Kluba zastupnika Centra i GLAS-a govorit će poštovana zastupnica Marijana Puljak.

Poštovani. Proteklih tjedan dana pali su brojni mitovi o HDZ-u, jedan od mitova je bio da je to monolitna i čvrsta organizacija koja ima brojno ljudstvo, organiziranu veliku vojsku koja je spremna pobijediti na bilo kojim izborima. Oni uvijek pobjeđuju na maloj izlaznosti, to je vrijedilo do lipnja ove godine. Završila je ta era i više se neće vratiti. Još jedan mit je bio da su svi drugi političari nesposobni, a samo su HDZ-ovi sposobni iako im se za prste lijepi korupcija, klijentelizam, nepotizam, ali barem su sposobni. A onda su krenule potrage za nestranačkim HDZ-ovicma jer se među 200.000 članova više ne mogu naći ministri, gradonačelnici, a uskoro vjerojatno ni premijeri. No mito sposobnosti, pa makar i za krađu, udžbenički je raskrinkao bivši potpredsjednik vlade i ministar Tomislav Tolušić Tole. On sada sjedi u istražnom zatvoru zbog sumnje da je na osnovu krivotvorenih dokumenata o porijeklu novca izvukao iz eu fondova 2,9 milijuna kuna, još jedan i pol milijun kuna nije mu isplaćeno jer se posumnjalo u papire o oranici na kojoj je trebao saditi vinograd iako je na njoj vinograd već postojao. Jednostavno rečeno on je čuo za ono famozno farbanje dva put pa je i on probao. Novac mu je isplaćen jer je kao pokriće priložio potvrde o pozajmicama koje su mu dali razni ljudi odnosno članovi obitelji. Članovi Tolušićeve obitelji najprije su prema podacima financijskih istražitelja na svoje račune uplaćivali između 100 i 300.000 kuna, a zatim bi taj novac tog istog dana ili dan kasnije prebacivali na račun njegovog OPG-a. Samo tako bahato ili glupo svejedno, mislio čovjek da je siguran ko medvjed u brlogu jer ima iskaznicu HDZ-a koja pokriva trag novca pred svim mogućim istražiteljima ovog svijeta. Međutim ta iskaznica ne vrijedi izvan RH, a nadam se uskoro ni u Hrvatskoj pa se naš vinogradar našao u neobranom grožđu. A razina gluposti tog kriminala toliko je visoka da je to nevjerojatno, zamislite to isti dan uplaćujete novce na tekući račun i isti dan ih prebacujete na drugi račun. Je li to glupost ili čista bahatost koja kaže nitko mi ništa ne može? Dakle, bivši potpredsjednik HDZ-ove vlade nije baš tako sposoban ili bistar. A takva je većina onih oko kojih se u Hrvatskoj gradi fama sposobnosti naspram nesposobne oporbe. Sposobnost je ovdje samo nadzor nad okupiranim hrvatskim institucijama koje im onda dopuštaju da mogu štogod zažele. Ali ne zadugo, izbori će doći pa makar oni redovne sorte. Na izborima redovne sorte opet će voditi nekakva kampanja i opet će se biračima slati poruke tko je kakav. Nama je već sada poručeno da umjesto mržnje trebamo HDZ promatrati kroz prizmu uvažavanja, blagonaklonosti ako ne i ljubavi jer tu ne vrijedi ona da mi mrzimo korupciju, kriminal, nepotizam, klijentelizam nego nam se odmah lijepi da mrzimo ljude kao takve. Takvi kršćani osim sedme božje zapovijedi ne znaju da ni u jednom obrascu kajanja za grijehe postoji ni manje ni više nego baš ovakva rečenica, mrzim na sve svoje grijehe i čvrsto odlučujem da ću se popraviti i neću više griješiti. Budući da u Hrvatskoj ipak ne smijemo mrziti pa čak ni mrziti zlo mi ćemo sada navesti nekoliko primjera ljubavi koju HDZ-ovci iskazuju svojoj domovini, da se ne vraćamo u prošlost FIMI Medije, HEP-a, HAC-a spomenimo samo izraze HDZ-ove ljubavi prema javnom dobru u doba Plenkovićeve vlade i spomenimo aferu Vjetroelektrane Josipu Rimac, spomenimo Dražena Barišića bivšeg HDZ-ovog gradonačelnika Velike Gorice, spomenimo bivšu HDZ-ovu ministricu Gabrijelu Žalac ili spomenutog Tomislava Tolušića. U ime izraza ljubavi prema svojem narodu i europskim fondovima milijune kuna i eura su stavili u svoje džepove i tako na desetke, stotine HDZ-ovih altruista svih političkih razina. Za pokoru nam je određeno samo da porazimo HDZ-e u ime ljubavi prema RH, do tada u Hrvatskoj će postojati samo dvije kategorije građana, oni normalni kojima je normalno da vlada HDZ ma što radio i one nenormalne kojima je to nenormalno. A pobijedit će nenormalni jer im se zgadila normalnost onih koji mogu i rade što hoće, a onda još za mržnju optužuju one kojima to nije normalno.

Prije svega poštovana zastupnice sigurno da vjerujem to što ste rekli da imamo normalno i nenormalno je ovo što vaši kolege u Splitu su radili u jednoj mržnji kakav se u povijesti genocid nije dogodio, vaš dogradonačelnik sa takvom jednom inercijom to je ogavno za čuti, a još je strašnije to što vi branite.

Evo, vidim da je kolegica Puljak još dosta euforična zbog pobjede njezinog supruga na izborima i vidim da su lijepo proslavili sa g. savršenim, evo meni baš to, srce mi je veliko zbog toga, ali ono što me smeta, ona ovdje docira kršćanima. Jedno 3 minute je posvetila kršćanima.

sada vidimo i Ministarstvo turizma i sporta konkretno. No, kada se radi o našoj djeci sve ovo dobiva još jednu dimenziju na koju smo svi mi osjetljivi ili bi barem trebali biti.

Vraćamo se na našu točku Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju, pojedinačne rasprave. I prvi će govoriti poštovani zastupnik Silvano Hrelja, izvolite. Ja ću prvu minutu ovog mog izlaganja na neki način posvetiti ovim izlaganjima u ime kluba i reći ću da, gospodine Lalovac vi ste u puno toga u pravu što ste rekli. Međutim, mali broj godina staža ne znači da imamo mlade umirovljenike. Treba jako dobro secirati statistiku. A drugo da i u pravu ste kad kažete da je država 80% odgovorna za najniže mirovine, ali 20% nije. I danas po autorskom djelu se može plaćati, što otprilike znači da ne bi baš bilo liberalizacija uplate doprinosa ne bi nam donijela neku veliku i svijetlu budućnost jer bi svatko gledao uplatiti što manje, a nakon 14 godina staža bi rekao čuj, 40 godina sam puno uplaćivao. Ne znam koliko, po minimalnoj stopi, a kaže sad imam svega 3000 kuna ili gotovo 3000 kuna mirovine. Dakle, o tom ja molim da se dobro pripremimo kad bude neko izvješće o mirovinskom pa da ga seciramo do boli. I Anka Mrak-Taritaš je rekla jednu stvar da je mirovinski sustav bremenit prošlošću i da je često puta u prošlosti bio socijalno sidro, socijalni amortizer za RH. Sjetimo se '99.-te kad je 70 000 ljudi otišlo u invalidsku mirovinu, jer su bili na skrbi mirovinski. Vraćam se na ovaj predmetni zakon i htio bih istaći ono što je važno za reći. Dakle, obiteljske mirovine u smislu će biti sve na dobitku u smislu ostvarivanja prava na dio mirovine preminulog, dakle odnosi se na one koji će u buduće biti u tom statusu i one koji su već u mirovini, već desetak godina kojima je partner ili partnerica preminuli. Da i važno je reći da ako je nekome partner preminuo pred 10 godina, a ostvaruje pravo na, u tom trenutku je ostvarivao pravo na obiteljsku mirovinu, ali je bila povoljnija mirovina nadživjelog on će sada svojim zahtjevom dobiti 27% obiteljske mirovine, ali ne one mirovine onog trenutka kada je netko umro, nego će se to izvesti na današnju razinu kroz usklađivanja kroz tih 6, 7 ili 10 godina nakon što je nastupila nesretna okolnost smrti. To je jako bitno reći, jer ljudi pitaju pa valjda nećete mi dati 27% od neke tamo mirovine koja je bila pred 10 godina 1500 kuna. Ne, sve će se to usklađivati na današnju razinu i onda će se odrediti tih 27% od pripadajuće obiteljske mirovine. Bitno i temeljno je da je netko u trenutku smrti partnera ostvarivao pravo na obiteljsku mirovinu. To je da je imao starost 50 godina ako su živjeli sami ili nešto ranije ako su imali djece. To je najbitnija činjenica. Sve ostalo da li je netko koristio mirovinu preminulog ili nije u tom trenutku, da li je dao zahtjev ili nije manje je bitna. Dakle, bitno je da je ostvarivao pravo, a uvijek u mirovinskom sustavu je, dakle temeljno načelo biranje povoljnijeg prava. Ako je netko imao veću mirovinu zašto bi bio, morao uzeti obiteljsku, ali su možda djeca koristila obiteljsku jer je to zaštita ponovno govorim zaštita obitelji, a sada to načelo dograđujemo i zaštita u obitelji u fazi nestajanja kad čovjek ostaje sam da nije siromaček jer obično je napušten, bolestan i star. Dakle, dajemo jednu drugu dimenziju zaštitu obitelji od njezinog nastajanja do kraja. Prema tome, to je veličina ovog zakona i zato ga treba cijeniti i poruka je vrlo emocionalna ovog zakona i reakcije su vrlo emocionalne u smislu da ljudi kažu drago mi je da ću nešto nakon 10 godina dobiti od mog preminulog supruga ili supruge. Sami ste sudjelovali u inicijativi i u prijedlozima za donošenje ovih izmjena Zakona o mirovinskom osiguranju i znate da su najznačajnije što će biti najzanimljivije i najznačajnije umirovljenicima je povećanje mirovinskog faktora za 10% i to će se rješavati automatizmom. Znači, umirovljenici će povećanje osjetiti na svojim iznosima mirovine u veljači 2023. godine. Druga stvar je pravo na dio obiteljske mirovine preminulog člana obitelj za kojeg će se trebati podnositi zahtjev i to je, ali napraviti i prethodni izračun da bi se vidjelo što je povoljnije za svakog pojedinog osiguranika. I sami ste spomenuli da ovaj sustav omogućava izbor najboljeg prava za osiguranika.

Da i jučer sam govorio o potrebi da mi ovladamo sa što više informacija jer će nas svih, ne samo mene ljudi na terenu pitati kakva će biti njihova prava i kakav će biti postupak. Dakle, naša radna skupina nije prestala sa radom. Došli smo do ove faze da vam prezentiramo što smo do sad napravili. Ali sigurno ćemo planirati svaki detalj, predvidjeti da ljudi što manje budu involvirani da moraju obilaziti šaltere ili ne znam šta, da sve riješe kroz jedan zahtjev a naravno da će to ovisiti o samoj kompleksnosti pojedinog slučaja. Ako je netko u svojoj mirovini nije koristio obiteljsku, a ima pravo to će vrlo jednostavno ići. Ali ako treba prelaziti iz sada obiteljske u svoju da bi dobio dodatak to je malo kompliciraniji sustav. To će nešto duže trajati kao što će trajati i potraga za nekim mirovinama i slučajevima koji su nastali negdje pred 20 Da bi se ostvarilo pravo na mirovinu postoje različiti kriteriji, različiti je broj godina i staža, radnog staža ali i godina starosti za različite mirovine. Jasno sve to jasno propisano određenim zakonom i propisima. Međutim, vi ste bili i član radna skupine kada se je donosio ovaj zakon najznačajnija je ova izmjena o kojoj sad govorimo ostvarivanje prava hajmo reći na dvije mirovine jednu plus taj dodatak. Da bi se mogao ostvariti taj dodatak treba imati točno određeni broj godina, dakle 65.

Uvažena kolegice Murganić to se nikako ne bi mogla smatrati diskriminacija iz razloga što mi kod ostvarivanja prava na obiteljsku mirovinu imamo rodnu jednakost, pa je u redu da imamo rodnu jednakost i kod ostvarivanja dijela po pokojnom.

To je 50 godina ili ranije ukoliko su djeca maloljetna itd. Dakle, tu imamo prisutnu rodnu jednakost. Ovdje smo postavili isto tako rodnu jednakost na 65 godini, a uostalom ja vas pitam jednu stvar mi možemo tu napraviti kompromis i popust. Ali da li popust rade inozemni osiguravatelji da vam daju mirovine prije 65, prije nego što ostvarite pravo na svoju mirovinu. Poštovani kolega, danas smo ovdje dosta govorili i o ovima koji imaju najniže mirovine pa me zanima bili ste član radne skupine. Znači ovo je jedan zakonski prijedlog koji više rješava pitanje obiteljskih mirovina. Da li postoje neki drugi instrumenti gdje se može pomoći onima koji imaju najniže mirovine?

Mirovinski sustav neće moći više nego što je sada odgovorio na najniže mirovine puno podizati najniže mirovine, jer onda one dolaze veće od onih koje su sami platili svoje doprinose. Ali postoje sustavi recimo u našoj susjednoj Republici Sloveniji koji su osmislili Strategiju borbe protiv siromaštva to znači da oni koji nemaju nikoga, oni o kome nitko ne brine, koji žive sami moraju po Ustavu imati pravo na dostojanstven život i na veća primanja. Dakle, tada bi se socijala nadogradila na mirovinska primanja da bi svi došli do određene granice.

O poboljšanju umirovljenika koji su svoje mirovine stekli radom i imaju više od minimalne mirovine ne predviđaju nikakva poboljšanja. Da, za sve one koji su zaradili mirovine veće od najniže jedino što ostaje je redovito usklađivanje o kojem je danas govoreno ovdje. To je dva puta godišnje. To je u odnosu na 70, 30 u odnosu na veći faktor da li je to inflacija ili rast plaća i to je mehanizam koji imaju gotovo sve zemlje da bi se održala kupovna moć mirovina. To da li je to sto posto ispravno rekao je ministar i ja mu vjerujem da će u suradnji sa svim umirovljeničkim udrugama napraviti raspravu, vidjet da li je možda košarica tih proizvoda koji ulaze u potrošačku košaricu ispravna ili nije sve se da propitivati kad je formula usklađivanja u pitanju da bi se što povoljnije održavala kupovna moć mirovina i vrijednost mirovina. Poštovani kolega zastupniče vjerojatno ćete znati odgovor na moj upit budući se radi provedbeno, a vjerujem da ste za to upoznati. Primjerice u slučaju kada udovica uz svoju mirovinu traži i 27% od obiteljske mirovine, a tu mirovinu već koristi osoba sa invaliditetom ili dijete sa poteškoćama. Kako će se to rješavati? Da li će osobi sa invaliditetom ostati ta mirovina, a udovici 27% te iste mirovine ili će se računati obiteljska mirovina za dva člana obitelji sa mirovinskim faktorom od 0,88. Rečeno je da se taj dio kod osobe sa invaliditetom može proteći na doživotno korištenje, a ovdje s druge strane imamo uvjet od 65 godina da netko osobno počne to koristiti. Po meni, s obzirom da se radi o relativno malom broju takvih kompliciranih slučajeva mislim da bi trebalo zaštiti i dijete i udovicu ali trebamo vidjeti, trebamo to još jednom pogledati, preispitati. Dobro je da ste spomenuli i ovaj zakon se odnosi na obiteljske. Bilo je slučajeva jako puno gdje su supružnici radili obadvoje, gdje je recimo udovica radila 20, 30 godina a koristila je obiteljsku mirovinu, dakle 70% I tada je taj minuli rad, njen zapravo otišao u solidarne svrhe. Dakle, na ovaj način se vraća upravo tim osobama koje su radile, koje su ostvarile minulim radom nešto da na taj način zaista imaju i jednu satisfakciju da u starosti imaju neku veću mirovinu od one koja je do sada po prijašnjem zakonu bila. Da, vi ste kolegice Perić u pravu. Međutim, tu smo isto postavili jedan limit. Postavili smo najveću zbirnu sumu mirovine i tog dijela po preminulom, iako tu isto ti koji danas koriste mirovinu preminulog ako je ona puno veća od njihove i sutra su na dobitku, jer njima se isto koeficijent diže 10% Dakle, nitko ovdje nije zbog nečega drugoga ugrožen zbog toga što smo postavili taj limit. I uvijek ostaje ono u mirovinskom da ima pravo izbor povoljnijeg prava. Tu bi bilo najbolje kad bi mogli urediti da se to jednim obrascem definira, jednim zahtjevom i da čovjek potpiše da mu se odredi povoljnije pravo. Prema tome, dakle bitno je da nitko nije oštećen i svi su na dobitku. Poštovani zastupnik Jakšić. Poštovani kolega Hrelja, u prethodnim raspravama svi smo se složili da je ovo definitivno jedan od koraka naprijed i da će poboljšati materijalno stanje naših umirovljenika poglavito oni koji su najugroženiji sa ovime svime što se događa oko nas. No ako uzmemo u obzir sve inflatorne pritiske, sve on što nam se najavljuje za jesen koja bi mogla politički i poslovno biti vruća, samo na žalost našim građanima hladna da li smatrate da su to dovoljni koraci ili jednostavno mislite da u narednom periodu će trebati još podosta intervencija u mirovinski sustav da bismo zaštitili standard naših umirovljenika. Da li će to biti prosječno 230 ili 250 kuna za one koji nemaju svog staža ili će to biti prosječno 510 kuna za one koji imaju pravo na dio mirovine po preminulom, ali su to značajni iznosi. Dakle, to je doprinos jednoj stabilnosti umirovljeničkog standarda, ali tu ne treba zaboraviti ni usklađivanje koje u rujnu će iznositi između 5 i 6% A slažem se da ukoliko bude dobro punjenje proračuna i da ako bude rastuća inflacija na mjesečnoj razini da se uvijek kao što sam napravio, kao što sam inicirao i spomenuo to u siječnju ove godine, da ćemo o tome razgovarati sa Vladom RH na sastanku parlamentarne većine. Iz ove dosadašnje rasprave vidi se da je visok stupanj podrške ovom Prijedlogu zakona sa svih strana u Saboru. Međutim, dobro je opet još jednom naglasiti, dakle hrvatski sustav prvi put uvodimo da netko može koristiti po dva osnova mirovinu, dakle može koristiti obiteljsku mirovinu i svoju mirovinu i to je jedan veliki iskorak koji dosad nismo imali, ali ono to je jako važno je da te obiteljske mirovine stvarno rastu 10% i kad još uzmemo uz to da je skoro pola milijuna umirovljenika obuhvaćeno ovim prijedlogom koji je, onda jednostavno ja moram i vama koji ste sudjelovali u svemu ovome, čestitati na onome što ste napravili. Krasno ste to rekli, ovo je jedna mirovina po dva osnova, znači po svojoj osobnoj mirovini i po dijelu mirovine preminulog bračnog partnera, što je pravno vrlo, vrlo, odnosno potpuno ispravno. Sada će govoriti poštovani zastupnik Boris Lalovac, izvolite. Poštovani ministre sa suradnicom. Pa evo, drago mi je danas da u Saboru, bez obzira s koje strane dolazi, ipak dolaze nekakvi konstruktivni prijedlozi i da, kada se ipak radi o pomoći najugroženijima, da postoji jedna vrlo visoka razina suglasja i oko svih ovih instrumenata koji zapravo Vlada ima pred sobom ovo je jedna od njih, danas ovdje se govorilo isključivo najvećim dijelom o obiteljskim mirovinama, mislim da je ovo, ajmo reći jedna, još jedna dobrobit što smo u EU. To ja cijelo vrijeme nekako k'o papagaj stalno ponavljam, jel mislim da još uvijek koji su bili skeptični o pristupu Hrvatske i euru i eurozoni i članstvu pokazuje da ipak se sa ovim standardima usklađivamo sa standardima zapadne Europe koji ipak, ajmo biti iskreni ima najbolji standard u svijetu, koliko god je da je, da su problemi svugdje u svijetu, ali standard u Kini, u SAD-u, u Latinskoj Americi vjerojatno nije takav kakav ima zapadna Europa i mi tu koristimo te dobrobiti i to su sigurno pozitivni efekti i na hrvatsko gospodarstvo, u konačnici i za, na hrvatske građane. Ono što dalje trebamo sigurno razmatrati je to je, ja sam, drago mi je danas što je ministar rekao da će uzeti cjelokupni komplet razmatranja usklađivanja, je li? To je stvarno sad pred nama jer dok nije bilo ovakve inflacije od 15, 20%, itd., moglo se, kakve god smo nekakve formule stavljali, one su mogle proći i nemojmo zaboraviti da u prošlim vremenima su plaće duplo više rasle nego mirovine i kada je ministar Marić radio poreznu reformu, kada je radio poreznu reformu, znači jedan dio dohotka oslobađao se je, odlazio je velikom dijelu građana, ali taj dio dohotka je odlazio u štednju, taj dio, veliki dio dohotka je odlazio u štednju i zbog toga danas imamo vrlo visoku akumulaciju štednje i to više nije toliki problem što se tiče financijskog .../nerazumljivo/... znači sad trebamo usmjeravati jer zapravo svake okolnosti nas tjeraju na nekakve drugačije instrumente da ovaj dio ode u potrošnju. Zašto? Jer ovo će donijeti zakon 1.1.2023. Ajmo bit iskreni, nitko ne zna kako će izgledati 2023., svi najavljuju hoće li biti recesije 2023., i ova sredstva koja danas možda izgledaju kao milijardu kuna koje možemo samo prikupiti preko ljeta, pitanje je kako će se prikupljati 2023., itd., tako da je dobro da se ovo danas još donijelo prije nego što i dođe, prije nego što dođe ta kriza. Ali, svakako je da ponovo razmišljamo kako i na koji način, kojim instrumentima poticati potrošnju, ali nemojmo zaboraviti da umirovljenici, sve ovo što ide iz proračuna, ovih 50 milijardi, oni vraćaju u potrošnju, oni nemaju šta štediti, je li. Za razliku od građana koji 20 ili 30 .../nerazumljivo/... 20% nekog svog dohotka ipak nekako koji imaju veća primanja, može uštedjeti, je li? I zbog toga, svaki, svako dodavanje umirovljenicima neće biti izgubljeno, neće se vratiti u nekakav dio štednje nego će ići u potrošnju i vratit će se u proračun. Tako da bez obzira na, kažem možda nekakve strahove da li se može ovo usklađivanje provesti po boljem faktoru i ono što je govorio kolega Hrelja, i da se pogleda zapravo stvarna košarica potrošnje umirovljenika, svakako može možda davati bolji izračun usklađenja jer sada ide opća razina cijena i sad normalno, u toj općoj razini cijena imate i energiju koja raste 40%, hranu 15%, a imate neke proizvode koji rastu 2 ili 3 ili 5% Međutim, ono što troše umirovljenici, možda u toj, nastavku te radne skupine, da se stvarno vidi ovo što se zapravo, na šta troše umirovljenici i da se u to usklađuje i ovo što smo ovaj dalje zapravo spominjali, da se kroz taj dio ipak najveći dio vraća u potrošnju i tu državni proračun to neće izgubiti.

Poštovani g. Lalovac, evo kao bivši ministar financija siguran sam da vidite kako imamo milijardu i 217 milijuna kuna za idući, milijardu i 470 milijuna kuna za 2024. i milijardu 706 milijuna kuna u 2025. godini. Spominjali ste i sami u uvodnim raspravama da bismo možda sa ovih sto milijuna kuna koliko imamo predviđeno svakako morali to povećati. Pa evo, kao bivši ministar financija i čovjek koji se i sada u financije jako dobro razumije možda eto da zajednički prokomentiramo, odnosno da nam vi kažete gdje bi u stvari država tu ipak mogla namaknuti malo više novca. Pa da, znači cjelokupni ovaj paket što ćemo ga zajedno podržati je negdje oko milijardu, milijardu i sto. I kao što je zapravo bilo navedeno negdje oko 350 milijuna kuna ide za jednu mjeru, 750 za drugu i oko 100 milijuna ide za ovu treću mjeru povećanja ove minimalne plaće. Mislim da će se do drugog čitanja pronaći pogotovo zato što nemojmo zaboraviti da neće biti i ako dođe do usporavanja ekonomije neće biti tako drastičnog pada cijena. Ipak ono što će se sad dogoditi, cijene su došle na jednu toliko visoku razinu i one i ako padnu negdje 5 do 10, 5% one su i dalje ostat će napuhane. I taj dio i bojimo se da onda taj dio građana ponovno ne budu morali odlazit u minuse na računima, bankovne minuse, ono preko šaltera, preko onih kada su ulazili u razno razne nedopuštene minuse.

I naravno da mi je drago da propitujete sve mogućnosti koje je moguće napraviti za dobrobit umirovljenika i da o tome jako ovako javno diskutiramo. Međutim, treba reći da ja sam ovdje 19 godina, u svih tih 19 godina se popravlja mirovinska reforma iz 1999. jer po kreatorima reforme Svjetskoj banci kad bi to bilo onako kako je zamišljeno mi bi danas bili na zamjenskoj stopi od 25% prosječne plaće. Ona je ipak na 40. Ja ne tražim nikakve hvalospjeve, nego samo da se kaže da se stalno popravlja taj mirovinski sustav od svih Vlada. To nije ekskluziva jedne Vlade. Možda još jedno što sam zaboravio reći, ja se nadam da ministar o tome prati. Govorimo i zapravo svaki dan i oni koji jesu u drugom mirovinskom stupu danas dobivaju izvještaje kako im zapravo u drugom stupu pada udio mirovine. To svi dobijamo kroz one izvještaje.

Ja se nadam da ćete i tu naći razloga i da im se dopusti možda, ali ponovo da ne idu u taj dio rizika. Poštovani kolega Lalovac s obzirom da imate dovoljno iskustva i kao ministar financija i kao definitivni stručnjak za javne financije moje pitanje za vas je zašto mislite da Vlada ne pribjegava bržem tempu usklađivanja mirovina i zašto jednostavno i na taj način ne pokaže da im je stalo, da kad krene jesen, kad krenu daljnji inflatorni udari veći obuhvat umirovljenika bude u tim mjerama i izravnanjima mirovina. Da li nema dovoljno u proračunu ili se čeka nakon turističke sezone da imamo erupciju od PDV-a u proračunu, pa da se nakon toga povuku daljnji potezi? Prvo to je rebalans proračuna, jer jednostavno tako idu prihodi a i rashodovna strana, da će sigurno morati do kraja godine vidjeti koliko novaca zapravo se više uprihodilo. Ja iskreno vjerujem budući da umirovljenici ono što smo rekli, em što su najizloženiji, em što jednostavno ne mogu naći nekakav drugi dodatni izvor prihoda ili rada itd. na tržištu da će Vlada do kraja godine s obzirom i na ovu energetsku krizu ne znamo kakva će biti sezona grijanja. Ja iskreno vjerujem, jer Vlada je to dva puta napravila da će napraviti kroz taj energetski dodatak jer je to nešto najbrže što može donijeti i donijeti određene efekte. Oni koji imaju najmanje da dobiju najviše, ali to su jednokratne interventne mjere koje ja iskreno vjerujem da će do kraja godine da će se naći

Ako ne možemo kroz ovo zakonsko rješenje, jer zapravo ipak kada povećavamo na taj način onda remetimo i nekakve ovo što ste rekli i nekakve uplate kroz više godina i zapravo i nekakav njihov i staž, da ne kažemo da ruši se taj cjelokupni sustav generacijske solidarnosti, onda se razvija kao Slovenija možda. I zato je to i ako imamo podršku i Europske komisije za taj dio borbe protiv siromaštva, ali da drugim instrumentima, jedan od tih instrumenata, hajmo bit iskreni borbe protiv siromaštva su ove jednokratne mjere energetski dodatak. Ja ne bih ništa imao problem da se jedanput godišnje za te ljude koji imaju minimalne mirovine, ako bi se dogovorili da jedanput godišnje nevezano bila kriza ili ne bila kriza, da im se isplati taj dio novaca dok se ne nađe neki bolji instrument. Zahvaljujem.

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre sa suradnicom. Ispred nas je zakon iznimno značajan za naše umirovljenike i ono na što bi ja skrenula pozornost da i EU komisija je objavila zelenu knjigu o starenju u kojoj se navodi da je zadnjih 5 desetljeća očekivani životni vijek pri rođenju, povećao se za približno 10 godina za muškarce i za žene. Dakle, demografski se profili regije razlikuju, nismo tu jednako mi kao neki drugi dijelovi Europe i medijan starosti, npr. u zemljama EU je 43,9 godina i on se u zadnje 2 godine, u zadnjih 20 godina povećao čak za 5 godina, a kada usporedimo taj medijan starosti u recimo, Africi, on je dvostruko manji. Upravo radi svih tih trendova, uvelike se mijenja život ljudi i utječe na naše društvo. Nadležnost za suočavanje s posljedicama starenja stanovništva uglavnom je u rukama samih država članica, dakle time upravljamo zaista samostalno. Tako i ovaj Zakon koji je predložen, upravo govori o tome da se želi djelovati na unaprjeđenju položaja i proširivanja materijalnih prava umirovljenika. Kada kažemo da je 1,23 milijuna naših umirovljenika, i da od toga ima jako puno onih koji su sa najnižim primanjima, onda mirovinama, onda je to itekako važno da se ovom mjerom njihov status poveća i poboljša. Nacionalni plan oporavka i otpornosti je upravo i to prepoznao i na taj način zapravo omogućio da idemo u smjeru podizanja i mijenjanja odnosa u obiteljskim mirovinama, gdje na taj način se izjednačavamo i sa onim državama EU koje su to imale puno, puno prije. Dakle na ovaj način zaista se rizik od siromaštva umanjuje i na taj način zaista korisnici obiteljskih mirovina mogu ostvariti dvije mirovine odnosno po dvije osnove i na taj način poboljšati svoj standard. Ono što je isto tako značajno napomenuti, da je upravo Vlada reagiranjem na odobravanjem Covid dodatka u 2021. osigurala preko 463 milijuna kuna za 710, preko 710 tisuća korisnika, a isto tako, energetski dodatak za 720 tisuća korisnika u vrijednosti od 480 milijuna kuna sredstava. Dakle cijelo vrijeme se vodi računa upravo o tome da taj najosjetljiviji segment društva bude na određeni način zaštićen, a osim toga, ovaj Zakon je omogućio da se i mirovine, npr. profesionalnim vatrogascima se mogu na jednak način, zapravo se tretiraju kao i vojno osobe i policijski službenici gdje su u mogućnosti uz mirovinu imati i ostvarivati pravo na pola radnog vremena i na taj način zapravo dopuniti ili isplatu mirovina od 50%, a puno radno vrijeme. Dakle sve to u ovom Zakonu je uključeno i moramo napomenuti da ovo je dodatno zahtjeva od 1,2 milijarde kuna u 2023. odnosno skoro milijardu i po' u 2024. i milijardu i 700 u 2025. g. Hvala. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče, poštovana zastupnice. Naravno, ovo je jedan vrlo značajan zakon i kažemo da je on usmjeren prema suzbijanju siromaštva i socijalne isključenosti naših najstarijih građana. Ja volim posebno istaći, onih starijih građana koji žive u samačkim domaćinstvima. Međutim, što bi uz financijska dobit koju će dobiti svaki korisniku mirovine, ja bih istakla i to da ta pomoć, taj instrument koji je Vlada učinila prema građanima radi smanjenja siromaštva nije socijalna kategorija, dakle nema narav socijalne pomoći već je to pravo koje je ostvareno na osnovu mirovinskog staža supružnika odnosno osobe s kojom je bila u kućanstvu i to je ta vrijednost. Međutim, iz proračuna postoje još druge mogućnosti, da se pomogne onima koji je pomoć potrebna odnosno i umirovljenicima. Hvala lijepo. Da, to je značajno za istaknuti, dakle ovo, na ovaj način nije socijalna pomoć nego sve te osobe to pravo koriste iz svog minulog rada ili minulog rada supružnika. Dakle to je ono što je značajno i time se stimulira zapravo rad svih u sustavu i to je zapravo i intencija i ove zelene knjige gdje se kaže EU, koja kaže upravo o tome da se nastoj biti što više u svijetu rada, dakle to je intencija ukupno cijele EU i EK, ali na taj način se zaista suzbija siromaštvo koje je potencijalno upravo u tim godinama kada je nemogućnost rada i ostvarivanja prihoda dodatno. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre sa suradnicom, kolegice i kolege. Pa ovaj Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju predstavlja značajni iskorak u hrvatskom mirovinskom sustavu koji do sada nije omogućava isplatu dvije mirovine nego samo jedne koja je bila povoljnija. Država i društvo ne smiju zaboraviti ili zanemariti starije osobe budući da su umirovljenici svojim prethodnim radom zadužili društvo, ulagali u njega i svakodnevno ga gradili i zaslužili time dostojanstvenu i sigurnu starost, odnosno poštovanje i primjeren društveni položaj. Vlada ovim Zakonom pokazuje da skrbi i brine o milijun i 230 tisuća naših umirovljenika. Ovim Zakonom negdje nešto više od 500 tisuća naših najosjetljivijih i najviše izloženih riziku siromaštva, posebno onih u samačkim kućanstvima, naših sugrađana, naših umirovljenika, povećat će mirovinski prihod. Visoku životnu dob ne smijemo smatrati ni opterećenjem nego prilikom za napredak društva, u prvom redu zbog bogatstva njihova iskustva i vještina. Upravo ove izmjene i dopune Zakona proširuju i krug umirovljenika koji mogu raditi do polovice radnog vremena, od profesionalnih vatrogasaca, vojnih osoba, policijskih službenika umirovljenim prije 1999. g. Naravno, oni mogu isto tako ostvariti pravo na pola mirovine ako rade puno radno vrijeme. Nemojmo zaboraviti da je ova Vlada jednako tako skrbila i u vrijeme Covida, tako da su korisnici mirovine sa najmanjim, najnižim primanjima do 4 tisuće dobili Covid dodatak i to je primilo preko 700 tisuća naših umirovljenika. Za tu namjenu izdvojeno gotovo pola milijuna kuna. Uvedena je i nacionalna naknada za starije osobe za one naše starije sugrađane koji nisu do sada ostvarili prihod po drugim osnovama. U 5 godina prosječna mirovina narasla je za 432 kune, u 4 godine obećano je da će se povećati mirovina za 5%, a već je povećano za gotovo 18% Unaprijeđen je prvi mirovinski stup, a ovim se Zakonom povećaju i mirovine od onih najnižih, jednako tako povećavaju se i obiteljske, bilo starosne, bilo prijevremene starosne ili invalidske. Podignut je i prihodovni cenzus sa 2000 po članu na 2000 kuna po članu domaćinstva odnosno 2500 za samce. Još, time je 120 tisuća osoba, uglavnom umirovljenika koje time nisu dobili pravo na besplatno dopunsko osiguranje ovim osigurano.

Možemo vidjeti i mišljenja pravobraniteljica za ravnopravnost spolova i pravobraniteljice za djecu. Naime i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova pozdravila je ovaj prijedlog jer općenito radi se o ženama koje čine jednočlana kućanstva i to u 2020. g. imamo ih preko 50%, a korisnice obiteljskih mirovina u 2022. su 92,5% i zato ovo predloženo povećanje mirovinskog faktora za izračun većine obiteljske mirovine, kao i uvođenje mogućnosti korištenja dijela mirovine preminulog bračnog ili izvanbračnog druga uz osobnu mirovinu smatra da će utjecati na ublažavanje rizika od siromaštva i socijalne isključenosti, pogotovo za žene starije životne dobi koje čine najosjetljiviju skupinu. Pravobraniteljice za djecu također, pozdravlja ovaj Prijedlog jer u njemu stoji i zauzima se za obiteljsku mirovinu koju koriste djeca da budu izuzeta od ovrhe, a sve u svrhu zadovoljavanja njihovih svakodnevnih životnih potreba.

U mojoj Šibensko-kninskoj županiji ih ima preko 60% aktivnih poslovnih subjekata koji ostvaruju sva prava preko Zakon o obrtu, a od toga preko 65% u uslužnim djelatnostima, bilo u ugostiteljstvu, turizmu, zanatstvu i ove izmjene i dopune u ovom Zakonu posebno im znači u ovo vrijeme pandemije kada brojni posežu za mirovanjima obrta, stavljanje obrta u mirovanje ili privremenu obustavu. Uvažena kolegice, do sada nije bilo mogućnosti isplate osobne i obiteljske mirovine, ovo je sada značajni iskorak, to ste i vi u vašoj raspravi spomenuli. Ujedno, ovim Prijedlogom zakona se podiže razina socijalne sigurnosti onih najosjetljivijih skupina koje su najviše izložene riziku od siromaštva. ... [[Govornik se ne razumije.]] u vašoj raspravi ste se osvrnuli na niz mjera koje je ova Vlada omogućila uz isplatu Covida i energetskog dodatka, ali niz toga je pozitivno što će ovaj novi Zakon donijeti, ali vrlo malo smo spominjali nacionalnu naknadu za starije osobe koja je zasigurno značajan napredak za one koji nisu imali i nisu mogli ostvariti pravo na bilo koju mirovinu. Hvala lijepo kolegice Maksimčuk, točno. Naknada, nacionalna naknada za starije osobe, to je novi institut u našem zakonodavstvu i upravo njime se štite osobe starije od 65 godina, one koje naravno imaju više od 20 godina neprestanog prebivališta u RH i takvih ima oko 60 tisuća. To su najčešće žene i to u ruralnim krajevima koje nisu imale mogućnosti najprije obrazovanja, a kasnije su imale i problema oko prijevoza do svojih radnih mjesta i da nije ove vrste zaštite, sigurno da bi u takvim slučajevima imali još veći rizik od siromaštva, a ova Vlada je putem tog instituta zaštitila i financijski svaki mjesec pomaže takve osobe. Uistinu moram pohvaliti vašu raspravu.

Znači najčešće supruga, žena sad ću sa svog gledišta reći, znači žene koje ostaju same, čiji supružnik je preminuo one najčešće biraju koja je to povoljnija mirovina. Znači uzimaju ili ostaju pri svojoj mirovini ako je ona povoljnija ili uzimaju od supružnika. Nije bilo moguće kombinirati jednu i drugu. Sada evo i ovom prilikom pozivam sve naše umirovljenike da od 1.1. podnesu zahtjev da im se izračuna što je to povoljnije, da li je povoljnije ostati pri tom starom ili uzimati svoju mirovinu uz 27% obiteljske mirovine odnosno svog supružnika ili ostati pri samo toj obiteljskoj mirovini kao i do sada. Naravno postoji limit koji će se svaku godinu ponovno revidirati i vidjeti.

Ma pod cijenu rizika opomene iskoristit ću ovu priliku samo da kažem ono što je istina.

Hvala lijepo. Kolegice Martinčev, ja pohvaljujem i ovaj prijedlog zakona izmjena i dopuna i vašu raspravu jer mislim da je pogodila bit onoga što mi danas želimo, a to je da jasno kažemo što on donosi i kome donosi benefit. Prošli smo vremena kada je samo indeksacija bila velika stvar, a isplaćena mirovina najbolje moguće što se moglo desiti umirovljenicima. Danas je to malo drugačije kada govorimo o ukupnom rastu mirovina u proteklih nekoliko godina, plus dodaci, plus indeksacije. Dolazimo do toga da se postavljaju pitanja sa strane oporbe kako će oni to saznati telefonom, televizijom, da smo mi neki obožavatelji. U stvari mi njima ne želimo dobro kako oni to kažu, nego eto malo se igramo reforme hrabrih ovakvih, onakvih. Radimo li mi na korist umirovljenika i ovaj zakon ide njima u korist ili rasprave naše strane druge, oporbe govore da mi ne radimo, da se hvalimo sa nečim što nije tako i ne znamo točno pogoditi u iznos koliko će kome pojedinačno narasti mirovina. Kolega Borić, pa je simpatično je čuti. U ime kluba svi su rekli da podržavaju prijedlog, da svi oni dižu ruke za sve ono što je bolje za umirovljenike, a onda evo problematiziraju na koji način će dobiti umirovljenik tu obavijest i informaciju. Evo i mi danas pozivamo ih sve da podnesu zahtjev. Ovo što kaže kolega Fabijanić istina je, ali ne znam koja bi to umirovljenica izabrala manju, nižu mirovinu kad već može višu. Ali u pravu ste. Tako da je smiješno slušati što je to sve loše i koliko je loše, ali da je nešto uopće loše sigurno da bi na ovoj strani bilo daleko više zastupnika nego što ih sad ima dva, četiri, šest.

Zahvaljujem. Povreda članka 238. budući saborski zastupnik, a i saborska zastupnica govori neistine usporedit ću to vezano za nacionalnu naknadu za starije osobe, gdje je bilo planirano prema vašim planovima kako ste to dobro i ciljano planirali 20000 korisnika od kojih sada imate 5800 korisnika te nacionalne naknade za starije osobe koju ste spominjali da je dobro ciljala najugroženiju skupinu [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] Kako je dobro ciljala to govori sami broj korisnika, a očito znači da vam je potrebna tu sugestija u svakom slučaju.

Poštovana kolegice jasno da pozdravljam ovaj prijedlog zakona koji zapravo zadire i možemo reći da je ovo svojevrsna i mirovinska reforma. Imajući na umu kontekst vremena u kojem se događa, znači kada nas sve više na globalnoj razini, pa i ovdje kod nas se to prelijeva jasno i na razinu naše Domovine negativne vijesti, negativne informacije. I sve ove ugroze kojima smo evo već dvije, tri godine opterećeni i upravo u tom kontekstu ova jedna pomoć jednoj najosjetljivijoj, ja bih rekao populaciji naše Domovine je zasigurno za svaku pohvalu i vjerujem da će se ovakav kontinuitet pozitivnosti prema upravo onim socijalno najosjetljivijim skupinama nastaviti i da će evo proći i ove ugroze, da će moći hrvatska Vlada još uspješnije nastaviti ovaj kontinuitet. Pa upravo tako u ovo vrijeme krize ova Vlada se odlučila i osigurala, odnosno osigurat će u narednim godinama za realizaciju svih ovih predloženih izmjena i dopuna milijardu i 217 milijuna kuna u 2013. U narednoj 2024. milijardu i 470 milijuna kuna, u 2025. dodatnih milijardu i 706 milijuna kuna. To dovoljno govori što ova Vlada radi i što čini da bi umirovljenicima bio što bolji položaj posebno onim najugroženijim sa najminimalnijim mirovinama. A moram ispraviti kolegicu, nikad nije Vlada baratala sa brojkom od preko 200 000 ljudi koji bi mogli ostvariti pravo na nacionalnu naknadu, nego do 60 000 osoba. Hvala lijepa poštovana kolegice. ... [[Upadica se ne čuje.]] Mislim da bi bilo dobro ... [[Upadica se ne čuje.]] Mislim da bi bilo dobro da uvažavate sve primjedbe koje kažemo i mi s ove strane sabornice. Kad je nešto dobro, naravno da ćemo pohvaliti i podržati, ali uvijek postoji ono ali. Može li se učiniti nešto bolje, je li? Pa da ono, prebrojavanje koliko nas je tu unutra je malo bez veze, je li? Dakle i sami ste rekli, a i podaci kažu da su zapravo najranjivija skupina žene starije životne dobi, pogotovo samačka kućanstva, dakle rizik od siromaštva je kod njih nekih evo, 50 i %, 50%, je li? Glede korisnika obiteljskih mirovina, 92,5% čine žene. Dakle, činjenica je da žene imaju manje mirovine, imaju puno manje plaće, kraći im je životni vijek, nešto naravno odlazi i na porodiljni dopust gdje također, ne primaju punu plaću, dakle, to su problemi koji postoje pred nama. Što će Vlada napraviti u smislu pojačanja ravnopravnosti žene i muškaraca, ne samo glede mirovine nego i u radnom vijeku. Pa kao što ste rekli, žene imaju kraći radni vijek, žene imaju niža primanja i sigurno da automatizmom time imaju i niže mirovine. To stoji. Najčešće žena je ta koja ne radi i zato smo kad smo govorili o nacionalnoj naknadi za starije osobe, također, tu se govori uglavnom o ženama. Vlada brine o toj kategoriji, o kategoriji žena i sigurno da će u dogledno vrijeme doći sa novim prijedlozima zakona gdje to neće zaboraviti jer kao što sam rekla, nacionalna naknada za starije osobe bila je također, ciljana, najčešće za žene. Evo, vidimo i stavove pravobraniteljice za ravnopravnost spolova koja također, pozdravlja ovaj Prijedlog zakona jer kad su u pitanju obiteljske mirovine, uglavnom je koristi žena jer opet da se ne ponavljam iz kojih razloga. Ja se nadam da će u dogledno vrijeme ponovno ćemo imati nove prijedloge zakona koji će dodatno zaštititi žene.

Hvala potpredsjedniče, poštovani ministre sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege. Kad raspravljamo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju možemo govoriti kao o dijelu i nastavku mirovinske reforme koju je pokrenula ova i prethodna Vlada kada je 2019. na snagu stupilo 6 mirovinskih zakona u cilju ostvarena pozitivnih efekata za sadašnje i buduće umirovljenike. Radi se o velikom sustavu koji je izložen i ovisan od demografskim promjenama, promjenama na tržištu rada i gospodarskim prilikama. Važan element je uz povećanje i osiguranje adekvatnosti mirovina osigurati i održivost mirovinskog sustava koji počiva na zaposlenim osiguranicima i radnicima koji izdvajanjima iz plaća osiguravaju sredstva za isplatu mirovina. Većina europskih mirovinskih sustava, pa tako i naš temelji se na međugeneracijskoj solidarnosti i to je tako već preko stotinu godina. To znači da radnici dok rade iz svojih plaća doprinosima financiraju mirovinski sustav, odnosno sadašnje umirovljenike. Sadašnji umirovljenici svojim mirovinskim doprinosima nisu financirali vlastitu mirovinu nego su financirali tadašnju generaciju umirovljenika. U tom je kontekstu broj radnika u odnosu na broj umirovljenika iznimno važan, a za umirovljenike je bolje da njihove mirovine financira što više radnika. U trenutku uvođenja takvog sustava radnika je bilo puno, a starijih osoba relativno malo stoga je Hrvatska, recimo, samo u zadnjih 40 godina znatno pogoršala svoj omjer radnika i umirovljenika. Idućih 10 godina, do '90. omjer je spušten na 3:1, da bi tijekom Domovinskog rata, nakon Domovinskom rata taj omjer pao na 1,8. Otada klizimo prema sve nižem omjeru, tako je Hrvatska dotaknula dno 2015. g. kada je na jednog umirovljenika radilo samo 1,1 radnik. Otada se situacija blago popravlja i u ovom trenutku je omjer radnika i umirovljenika iznosi 1,32:1. Takav je omjer je jedan od lošijih u EU i u njemu leži isto i dobar dio pojašnjenja zašto su mirovine relativno niske. Ključan prioritet vlada je osigurati socijalnu sigurnost svih našim sugrađanima, a osobito umirovljenicima s najnižim mirovinskim primanjima. Tako je u svibnju 2020. donesen Zakon o nacionalnoj naknadi za starije osobe kojim je u RH po prvi put uveden institut nacionalne naknade za starije osobe koju će, evo i ovaj mjesec dobiti oko 6 tisuća korisnika. Zatim isplaćivan je Covid dodatak tijekom 2021. g. za 710 tisuća korisnika, za što je izdvojeno 463 milijuna kuna sredstava. Tijekom svibnja 2022. g. izvršena je isplata jednokratnog novčanog primanja, tzv. energetskog dodatka koji je služio za ublažavanje posljedica porasta cijena energenata. Što se tiče današnjih prijedloga Zakona o mirovinskog osiguranje to su izmjene koje za cilj imaju unaprjeđenje položaja i proširivanje materijalnih prava umirovljenika. Povećanje mirovinskog faktora za izračun obiteljske mirovine, čime će se obiteljske mirovine povećati za 10%, ta povećanje će se ostvariti automatski i bit će vidljivo na računima umirovljenika u veljači 2023. g. Također se omogućuje da se korištenje dijela mirovine preminulog bračnog, izvanbračnog druga ili životnog partnera uz osobnu mirovinu ovisno o tome što je povoljnije i to u najvišem iznosu do 5850 kn. Također se izuzimaju od ovrhe obiteljske mirovine koju koriste djeca umrlog osiguranika kako bi ta djeca imala jednakopravan položaj jer im je mirovina prihod za uzdržavanje. Također se dodatno ... [[Govornik se ne razumije.]] predviđa dodatno postupno povećanje najniže mirovine u iznosu od 3% i to od 1. siječnja 2023. godine što će se također odraditi automatski. Također omogućuje se rad uz istovremenu isplatu mirovine profesionalnim vatrogascima, djelatnim vojnim osobama i policijskim službenicima koji su umirovljeni prije 1999. godine, mogu raditi pola radnog vremena i primati sto posto mirovine ili u puno radno vrijeme uz isplatu mirovine u iznosu od 50%

I sami ste u svojoj raspravi rekli da ove izmjene i dopune Zakona o mirovinskom sustavu zapravo predstavljaju i nastavak započete mirovinske reforme koju je Vlada Andreja Plenkovića započela i ono što je važno naglasiti one su između ostaloga fokusirane na redefiniranje modela obiteljskih mirovina. I ono što je potrebno zaista naglasiti da je ovim zakonskim aktom po prvi puta omogućeno kombinirano korištenje dviju mirovina osobne i obiteljske s naglaskom na jačanje obiteljske mirovine naravno uz korištenje osobne mirovine. I važno je istaknuti da će izmjene ovog zakona omogućiti povećanje obiteljske mirovine za 10% za gotovo pola milijuna naših sugrađana starije dobi, a posljedica će biti, dakle ublažavanje pada životnog standarda uslijed smrti supružnika i svakako [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] smanjenje rizika od siromaštva. Da, spomenuli ste dobar dio onoga što predviđaju predmetne izmjene i dopune Zakona o mirovinskom osiguranju i svakako one su na tragu one cjelovite mirovinske reforme koju prethodna i ova Vlada predviđaju i koju će i nastaviti. Ovo danas su pozitivne stvari za naše umirovljenike u ovom slučaju najviše za umirovljenike koji imaju niža primanja kao i za najviše možda će to osjetiti osobe udovice ili udovci koji nakon obiteljskog života ostaju u samačkim domaćinstvima, a najveći dio tih nekih fiksnih troškova kućanstva ili domaćinstva ostaje isti, a mirovina je prepolovljena.

Pričali ste o omjeru broja radnika i broja umirovljenika i znamo da je 2015. godine taj broj dotaknuo dno, da se radilo o broju 1,14. Sada i mjerama aktivne politike zapošljavanja taj omjer se dodatno poboljšao i on sada iznosi 1,33. Smatrate li da ćemo upravo tim mjerama aktivne politike zapošljavanja dodatno poboljšati taj omjer u korist radnika, te samim time ojačati mirovinski sustav i u budućnosti povećati mirovine. O povezanosti broja aktivnih osiguranika, odnosno zaposlenih radnika i broja umirovljenika i naravno da što je, ukoliko je taj broj izjednačen što se nama u nekim periodima gotovo i dogodilo to nije dobro što znači da jedan radnik bi uzdržavao jednog umirovljenika i taj sustav ne može dugoročno tako funkcionirati. Znači mi smo imali tu imamo lošiju demografsku sliku, stanovništvo je sve starije u zadnjih četrdesetak godina i životni vijek se produžio, manje je radne snage, kontingent je manje radne snage iako se u zadnje vrijeme, zadnju već godinu, dvije i povećava se broj zaposlenih radnika koji je sad oko milijun 600 i 40 000, pa je taj omjer sad 1:32 i svakako da mjerama aktivne politike i pojačanjem intervencija u gospodarstvu i zapošljavanjem što većeg broja radnika moramo raditi na popravljanju tog omjera. Uvažene kolegice socijalna sigurnost su i adekvatne mirovine i materijalna pomoć onima sa najnižim mirovinama. Znamo da su u programu Vlade bile predviđene ove mjere koje donosimo ovim zakonom. Danas dosta spominjemo neravnopravnost u mirovinama između muškaraca i žena što doista je tako, ali u mirovinskoj reformi iz 2018. godine je ušla demografska mjera kojima se roditeljima preciznije dodaje šest mjeseci radnoga staža po djetetu kako bi se na kraju ispravila ta nepravda koja dolazi zbog smanjenja mirovinske osnovice u razdoblju korištenja porodiljnog dopusta, a znamo da taj dopust najviše koriste žene. A jednako tako, evo ja ću se ponovno vratiti na nacionalnu mirovinu koju ste vi spomenuli svjesni da ju koriste najviše žene iz ruralnih područja bez obzira da li je taj broj pet ili šest tisuća od predviđenih možda 19 na početku. Hvala kolegice Maksimčuk.

Poštovana kolegice u vašoj raspravi osvrnuli ste se i na energetski dodatak za umirovljenike koji je bio namijenjen za ublažavanje posljedica porasta cijena energenata. Svi znamo da su tu vrstu dodatka naši umirovljenici željno očekivali i dočekali i ti prihodi su im koliko toliko popunili njihove kućne budžete, a važno je za reći da je većina umirovljenika i sretna i zadovoljna tim dodatkom.

Hvala kolegice Zmaić. Evo vi kao načelnica općine svakako ste u poziciji razgovarat sa svojim sugrađanima umirovljenicima i eto drago mi je da je taj energetski dodatak polučio pozitivne efekte među vašim i našim sugrađanima.

Sve je točno što je rečeno, međutim ne držimo se teme barem što se tiče replike pa tražim opomenu za kolegicu. A dobro, mnogi se ne drže … [[Upadica se ne razumije.]] dobro nemojmo dalje raspravljat, ok, neću vam dat opomenu imate pravo na svoje mišljenje i mislim da bi mnogo opomena trebalo davat onda, ali evo vama nećemo dat opomenu. Cijenjena kolegice dotaknut ću se nečega što ste i vi govorili u vašoj raspravi, a kolegica prije mene, riječ je o majčinskoj mirovini o demografskoj mjeri koja je na snazi i onom jednom dijelu koji se smatra diskriminatornim, znači žene do 2019. koje su rodile na njih se ne odnosi. Pa da li vi smatrate da je mjera diskriminatorna i ako da, da li postoji neki način da se i tim ženama izađe u susret?

Da, znam na što mislite, bilo je reakcija u javnosti da je ta mjera na neki način diskriminatorna.

Poštovana kolegice, mislim da je bitno naglasiti da je uz ove obiteljske mirovine o kojima govorimo da se dozvoljava do polovice radnog vremena njihov radni angažman. I evo znam pošto dolazim iz Splitsko-dalmatinske županije da je dosta njih angažirano u turizmu, znamo da je upravo u turizmu kronični nedostatak radne snage. Zanima me evo pošto vi dolazite iz Ličko-senjske županije i ovi prethodni programi koji su bili upućeni prema umirovljenicima kao i ovaj što sada spominjemo to je znači dozvoliti rad do polovice radnog vremena, imate li možda spoznaje kako se to reflektira u vašoj županiji ili imate možda ako ne informacije barem predviđanja? Hvala kolega Brčić. Da, spomenula sam kao dio te mirovinske reforme u jednom dijelu je predviđeno odnosno omogućeno je već još od 2019.g. rad u na pola radnog vremena uz istovremeno primanje mirovine i dobar dio naših sugrađana to koristi. Današnjim, evo da ne iziđemo iz teme, današnjim prijedlogom zakona to isto se predviđa profesionalnim vatrogascima kao i djelatnim vojnim osobama i policijskim službenicima koji su umirovljeni prije 1999.g., znači oni mogu raditi pola radnog vremena i primati 100% mirovine ili raditi puno radno vrijeme u iznosu od 50% što je svakako dobro i u kontekstu zadovoljavanja potreba na tržištu rada, ali i poboljšanja financijske situacije osoba koje su tada umirovljene. Poštovana kolegice.

Hvala kolega Ačkar, da svakako je potrebno neke stvari dodatno naglašavati, to smo i danas više puta rekli bitno je da informacije iz ovog kao i svih ostalih zakona, ali iz ovog naročito koji se tiče svake osobe ponaosob dođe do što više osoba. Isto tako i naši vatrogasci i svi ostali koji su umirovljeni po posebnim propisima i sada se izjednačavaju s ostalim umirovljenicima i moći će radit pola radnog vremena i primati 100% mirovine ili će raditi za pola mirovine u puno radno vrijeme.

Poštovane zastupnice i zastupnici. Ono što uvodno moram naglasiti jest da mi je jako drago da je ova rasprava pokazala visok stupanj usuglašenosti i konsenzusa vezano uz izmjene i dopune Zakona o mirovinskom osiguranju koji prema mojem mišljenju označava značajan iskorak i hrabar iskorak, ali isto tako i reformski iskorak vezano uz podizanje obiteljskih mirovina, ali isto tako i najnižih mirovina. Tako će kao što je već nekoliko puta naglašeno sve obiteljske mirovine biti automatizmom uvećane za 10% što u prosjeku znači oko 250 kuna mjesečno, a uvodi se i novo pravo, a to je kombiniranje mirovine osobne mirovine uz 27% obiteljske mirovine pokojnika što je novo pravo u hrvatskom sustavu i što će ustvari uvećati u prosjeku te mirovine za u prosjeku 510 kuna mjesečno. Isto tako najniže mirovine se povećavaju za dodatno 3% do 2025.g. E sada, kako umirovljenica ili umirovljenik koji je u svojoj osobnoj mirovini i koji gledaju ovu našu raspravu, što ustvari njih zanima? Njih zanima ukoliko imaju pravo po ovom novom prijedlogu zakona na obiteljsku mirovinu, njih zanima ustvari koliko će oni dobiti kolika je mogućnost tih 27% od obiteljske mirovine i kako da oni to jednostavno izračunaju, a da bude točno. To je vrlo jednostavno, uzme se iznos mirovine preminuloga pomnoži ga se sa 0,77 i onda se to pomnoži sa 0,27 i dođe se zaista do točnog broja u lipu. Pa ako govorimo recimo o mirovini pokojnoga od 3.000 koju pomnožimo sa tim faktorom 0,77 koju pomnožimo sa 0,27 onda dođemo do tog obiteljskog dijela mirovine odnosno onoga što može ostvariti onaj koji je u svojoj osobnoj mirovini od 623 kune i 70 lipa mjesečno na primjer. E sada ću se ja malo našaliti na svoj osobni račun i to s obzirom na brojke i kako meni brojke idu s obzirom da sam u petak napravila jedan lapsus odnosno gaf pa sam umjesto milijun kazala milijarda i fulala ne za jednu nulu nego za tri nule i ovom prilikom svima vama poštovani zastupnici i zastupnice se na tome ispričavam. To je moj gaf i moj lapsus, nenamjerna pogreška nesvjesna pogreška. Ja jako dobro znam koliko je zaposlenih u RH, zadnji podatak na 30.6. jest milijun 640 tisuća i 770 radnika što je 2,8% više nego lani odnosno skoro 45.000 zaposlenih više nego lani. U odnosu na predlani to je 6,43% ili 100.000 radnika više nego predlani. To govorim zbog toga jer se mirovine čuvaju i radnim mjestima i to je iznimno bitan pokazatelj i bitan je suodnos umirovljenika i radnika.

Posebice je bitno naglasit da je najveće povećanje zaposlenih upravo u prerađivačkoj industriji i mislim da je to isto tako jako bitan podatak. Osim toga ovdje valja naglasiti i mjeru za očuvanje radnih mjesta koja je sačuvala 700.000 radnih mjesta i stala iza 120.000 poslodavaca za što je osigurano oko 13 milijardi kuna u neto iznosu. U svakom slučaju svi ti rezultati od ovih današnjih povećanja obiteljske najniže mirovine pa i generalno pokazatelja gdje vidimo da je u mandatu vlade premijera Plenkovića da su sve mirovine rasle za 20%, a one najniže za više od 26%, svi ti pokazatelji nisu došli sami po sebi, nisu pali s Marsa, rezultat su vrlo ozbiljnoga, predanoga i sustavnoga rada, donošenja odluka u cilju poboljšanja pozicije hrvatskih umirovljenika i starijih osoba. Hvala vam lijepa. Poštovana kolegice, vi ste bili državna tajnica u resoru rada i mirovinskog sustava i ja zaista ni u kom trenutku ne sumnjam u to da vi jako dobro znadete koliki je broj zaposlenih u Hrvatskoj, jedno je gaf, jedno je lapsus, a drugo je stvarno znanje i stvarno poznavanje sustava. Naime, vlada Andreja Plenkovića u mandatu od 2017.g. do danas poseban senzibilitet je pokazala prema ženama, ne samo u pogledu njihove zaštite od obiteljskog nasilja, obiteljsko pravne zaštite nego i općenito u smislu poboljšanja statusa žene u hrvatskom društvu. Mene zanima koliko po vašem mišljenju i kako vlada Andreja Plenkovića kroz mirovinski, ali i ostale resore i ostale sustave poboljšava položaj žena, ne samo prilikom zapošljavanja nego i prilikom njihovog odlaska u mirovinu? Hvala vam poštovana kolegice Bedeković, jako mi je drago da ste spomenuli ovo pitanje. Dakle, moram se vratiti na mirovinsku reformu iz 2018.g. kad smo kad je vlada premijera Plenkovića osigurala šest mjeseci dodanoga staža za sve majke i posvojiteljice, a iznimno i za očeve što je u konačnici dovelo do toga da prilikom ulaska u mirovinu majka ili posvojiteljica ima u prosjeku 2% veću mirovinu po djetetu. Ono što danas vidimo iz ove perspektive jest da tu mogućnost i taj benefit već koristi malo manje od 50.000 umirovljenica.

Uvažena kolegice Burić. Kako na jednostavan, a i svima razumljiv način izračunati buduće uvećanje obiteljske mirovine, naravno uz uvjet da je osoba je u svojoj osobnoj mirovini i da želi iskoristiti 27% mirovine pokojnog supružnika? Hvala vam kolega Okroša. Ja se nadam da ovaj puta neću napraviti nikakav lapsus, još jedanput se ispričavam svima zbog one pogriješke u petak zaista nije bilo namjerno, govorimo o milijun i 640 tisuća i 770 radnika. Što se tiče ovog izračuna, dakle ajmo na primjeru sljedećem, ako je udovica korisnica starosne mirovine u iznosu od 3.040 kuna i ako je umrli korisnik mirovine imao tu mirovinu u iznosu 3.301 kunu e onda tu mirovinu preminulog korisnika množimo sa 0,77 i onda množimo sa 0,27 i dolazimo do iznosa od 686 kuna i 36 lipa koja je ustvari dio obiteljske mirovine na što će imat pravo ta gospođa s 1.1.2023.g.

Dodatni faktor koji produbljuje rizik od siromaštva u odnosu na žene jest okolnost da je stopa rizika od siromaštva općenito za žene koje čine jednočlana kućanstva u 2020.g. premašila 50% Lijepo vas molim, smatrate li da će navedene mjere utjecati na ublažavanje rizika od siromaštva i socijalne isključenosti osobito u odnosu na žene starije životne dobi? Hvala vam poštovana kolegice Ban Vlahek, dakle slažem se s vama da su žene u jednočlanim kućanstvima starije životne dobi u posebnom riziku od siromaštva i upravo zbog toga je ova vlada uvela institut o kojem su mnogi prije toga samo govorili, a ova ga je vlada ostvarila govorimo nacionalnoj naknadi za starije osobe od 65 godina koje nisu naprosto bili u mogućnosti imati niti minimalne uvjete za mirovinu dakle tih 15 godina, pa je to uvedeno. Dakle radi se o naknadi od 800, danas je to 820 kuna mjesečno. I ova obiteljska mirovina odnosno redefiniranja i povećavanja obiteljske mirovine koja zahvaća u principu većinom žene 93% korisnika su ustvari korisnice žene, udovice koje će [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] ovime sigurno biti više socijalno zaštićene. Poštovana kolegice, jednim dijelom ću se vratiti na onu repliku koju sam uputila ministru, ali i ovome što ste vi rekli. Prvo, čovjek mora biti dobro informiran, jel tako, znači rekli smo da ima niz ljudi koji žive u staračkim, samačkim stanovništvima kućanstvima koji pojma nemaju kakav se zakon donosi i koji će biti benefiti. Jedno je ovo što ide automatizmom 10% za obiteljsku mirovinu, ali drugo je ono gdje moraju podnijeti zahtjev. Ministar je rekao da će tu informiranost i to sve odraditi djelatnici Zavoda za mirovinsko osiguranje. Ja sam naišla na podatak da je njih 2.700, kako će djelatnici iz Zavoda za mirovinsko doprijeti do onih ljudi koji žive tamo negdje bez telefona, bez televizora, bez struje.

Ja ću biti vrlo pozitivna, HZMO je stoljetna hrvatska institucija koja se cijelo stoljeće bavi izazovima, rješava ih pa će znati riješiti i obavješćivanje javnosti vezano uz porast obiteljskih mirovina i najnižih mirovina. Uvjerena sam u to. HZMO je 100 godina radio i radi i činit će, to mu želimo, velike stvari, provodili su sve reforme, oni su bili provedbeno tijelo jasno, proveli su prošlu mirovinsku reformu iz 2018.g. provode nacionalnu naknadu, provode dječje doplatke, proveli su puno, puno veće izazove od ovoga o čemu mi sad pričamo. Sigurna sam da će jako dobro provesti i obavješćivanje javnosti. Dobro ne ulazimo u gafove kod baratanja brojki, znam ja i brkati datume, međutim kad govorimo o ovim podacima koje ste vi govorili, a upit je poslo i u onom dijelu koji je vezan u ime kluba u prvoj raspravi, dakle kad mi govorimo o tom omjeru dakle između radnika i umirovljenika da li su u nju uključeni i ubrojeni s obadvije strane i umirovljenici i oni koji rade na pola radnog vremena kojih nije malo, po nekim brojkama ih je oko 20.000. dakle, da li ih ubrajamo u obadvije strane i one koji rade i one koji primaju mirovine ili ne? Evo to je ono što nas interesira za šta nemamo podataka očito. Hvala vam poštovani kolega Fabijaniću. Dakle, što se tiče suodnosa umirovljenika i osiguranika odnosno radnika, on je u kontinuiranom blagom rastu s tendencijom daljnjeg rasta, govorimo o 1,32:1 umirovljeniku. Prije samo nekoliko godina taj odnos je u vrijeme neke druge Vlade bio 1:1,14 i to je ustvari najmanji suodnos u povijesti, a što se tiče osoba koje su uključene u kategoriju osiguranika, to svakako nisu studenti, a uključeni su svi oni koji plaćaju mirovinski doprinos.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, poštovana kolegice Burić, u svojoj raspravi, a i odgovoru na repliku, pokušali ste pomoći našim sugrađanima da sami vide na koji način mogu izračunati koji iznos mogu očekivati od te obiteljske mirovine, međutim, i u prvom i u drugom slučaju govorili ste o tome ako osoba ostaje sama, znači o jednom članu obitelji, o udovcu ili udovici. Međutim, naši građani trebaju znati da znatno više će dobiti ako se radi o dvočlanoj ili tročlanoj obitelji, odnosno ako udovac ili udovica ostaju sa jednim, dvoje ili više djece pa bi molila da evo tu još jedanput podcrtate i naglasite koliko oni mogu očekivat. Hvala vam kolegice Juričev-Martinčev. Dakle sve obiteljske mirovine će porasti za u prosjeku 10% odnosno 250 kuna mjesečno i to će ići automatizmom.

Evo, toliko o mojem snalaženju s brojkama.

Kolegice Burić, evo svatko kad se donaša zakon ili se nešto raspravlja, netko gleda formu, netko sadržaj, a netko gleda nekakve lapsuse, ali ja mislim da je bit ovog današnjeg Zakona da je predloženim izmjenama i dopuna Zakona o mirovinskom osiguranju šaljemo jasnu poruku da je u okolnostima krize prioritet Vlade osigurati socijalnu sigurnost svim našim građanima, a osobito umirovljenicima sa najnižim mirovinskim primanjima te smanjiti rizik od njihovog siromaštva i socijalne isključivosti pa vas molim za vaš komentar. Hvala vam kolegice Dreven Budinski. Slažem se s vama da je solidarnost iznimno bitna i da je jako bitno čuvati i kontinuirano njegovati socijalnu sigurnost, posebice naših starijih građana i umirovljenika. U tom smislu ja moram naglasiti da je ova Vlada u jednom, u roku jedne godine isplatila dvije jednokratne naknade. Prvo je to bio Covid dodatak, a drugo je bio energetski dodatak, oba su bila u visini do 1200 kuna za osobe koje imaju penziju manju od 4 tisuće kuna i to je koliko znam, primilo oko 700 tisuća umirovljenika, a izračun, a ispada preostalog energetskog dodatka za one koji primaju i inozemnu i hrvatsku mirovinu slijedi u 7. mjesecu. Kolegice Burić, kad govorimo o brojkama, postoje lapsusi koji se dogode u izgovoru i nisu namjera, a postoje i oni koji ih izgovaraju namjerno krivo kao što je jedan statistički ured jedne stranke Most koji uredno izgovaraju krive brojke i nije lapsus. Znači imaju politiku krivih brojki koje nema ni naš Zavod za statistiku ni Eurostat, samo oni. Recimo, oni izračunaju mirovinu po onom formuli koju ste vi ona bi bila manja nego ovaj što ste vi rekli, 100% jer je to politika i nama je da govorimo ono što umirovljenici znaju ili žele znati ili sigurno znaju, bez obzira što kolegica Marić misli da su oni neinformirani, formirani su oni, itekako znaju doći do onih potrebnih informacija za njih i neka se ona ne sekira oko toga.

Slažem se ja s vama vezano uz kolege iz Mosta, ali mi smo ovdje da prije svega imamo jako odgovaran odnos prema svim društvenim skupinama, a posebice prema posebno ranjivim skupinama kao što su starije osobe i umirovljenici. I ja držim osobno da smo dužni govoriti istinu i to kad govorimo o umirovljenicima na jedan puno jasniji način nego inače. Na puno, puno jasniji način kako bi shvatili sve ono što vi znate, a to je da će ovim promjenom zakona rasti obiteljske mirovine za u prosjeku 250 kuna mjesečno, a ako umirovljenik ima kombiniranu mirovinu, svoju + 27% obiteljske, e onda će ta mirovina u prosjeku rasti 510 kuna mjesečno. Svaki pojedinačni izračun je naravno, individualan i tu će pomoći drage volje HZMO odnosno Hrvatski [[Upadica: Vrijeme.]] zavod za mirovinsko osiguranje i njihovi zaposlenici.

Poštovani potpredsjedniče, uvažena djelatnice ministarstva, drage kolegice i kolege saborski zastupnici. Pred nama su izmjene i dopune Zakona o mirovinskom osiguranju, izuzetno bitne izmjene i dopune zakona za više od milijun i 230 tisuća naših umirovljenika, a konkretno koje će biti obuhvaćene ovim izmjenama i dopunama zakona direktno će se ticati povećanja materijalnih prihoda za više od pola milijuna naših umirovljenika. Ovih dana kroz i kroz rad matičnog odbora i kroz sastanke i sve ove vaše izlaganje ministra i sve ove iznošenje stajališta i pojedinačne rasprave već smo puno toga imali prilike čuti, a ja ću se ovdje u svojoj pojedinačnoj raspravi dotaknuti još jednom ponoviti brojke koje su ključne. Smatram važnim posebno istaknuti nekoliko ključnih izmjena i dopuna ovog Zakona o mirovinskom osiguranju, a to je da će se obiteljske mirovine povećati u prosjeku za više od 10% za više od 136.000 korisnika mirovina odnosno u prosjeku za oko 250 kuna i za to će vlada izdvojiti dodatnih 365 milijuna kuna. Isto tako omogućuje se korištenje dijela obiteljske mirovine uz zadržavanje osobne mirovine u slučaju smrti supružnika, to je jedan novitet i za to će Vlada RH od 1.1.2023.g. dodatno odvojiti 750 milijuna kuna. Izmjenama i dopunama zakona također dodatno povećavamo najniže mirovine i to od 1. siječnja '23. za 1,5% i od 1. siječnja 2025. za još dodatnih 1,5% za što će vlada izdvojiti dodatnih 100 milijuna kuna. Nadalje, izuzima se iz ovrhe obiteljska mirovina koja koriste djeca umrlog osiguranika radi jednakopravnog položaja djece kojima je obiteljska mirovina prihod uz uzdržavanje. Isto tako kao što su kolege prije mene istaknuli to je prema svim našim vrijednim i dragim vatrogascima što ih stavljamo u jednaki status kao što imaju i ostali. Uz sve navedeno i druge elemente ukupni efekti ovih izmjena i dopuna zakona na mirovinski sustav bit će dodatnih 1,2 milijarde kuna samo u 2023.g. Ako znamo da vlada godišnje izdvaja 48 milijardi kuna onda znamo da ovo nije beznačajan iznos. Iz izmjena i dopuna zakona jasno vidimo da Vladi RH održivost mirovinskog sustava uz povećanje adekvatnosti mirovina jedan od primarnih ciljeva i ključnih prioriteta kako se i navodi u programu Vlade RH do 2024.g., a kojim se podiže životni standard za više od 1,23 milijuna naših umirovljenika. Želim napomenuti kako je u Hrvatskoj u proteklim godinama poboljšan omjer umirovljenika i radnika koji se sada popeo na 1:1,32 konkretno 1,64 milijuna zaposlenih u odnosu na 1,23 milijuna umirovljenika. Ako znamo da se još 2015.g. taj omjer srozao i dotaknu dno od 1,14 vidljiv je definitivan napredak. Taj napredak nije došao sam po sebi nego je on i većim dijelom rezultat kvalitetnog rada kako resornih ministara tako i Vlade RH, ali i iz mjera aktivne politike zapošljavanja za što godišnje izdvajamo milijardu kuna i osigurali smo opstanak 700.000 radnih mjesta. Izmjena i dopuna Zakona o mirovinskom osiguranju je hrabar iskorak, posebice u okviru ovog vremena nesigurnosti i nestabilnosti u kojima živimo. Ova vlada je do sada od 2016.g. povećala mirovine za više od 20%, a one najniže mirovine za više od 26% Ti podaci ne odnose sa samo na usklađivanje već i na refleksne mirovinske reforme iz 2018.g. Pozdravljam daljnje provođenje reforme u korist sadašnjih i budućih umirovljenika.

Poštovani kolega Okroša, spomenuli ste mjere aktivne politike zapošljavanja za koje se godišnje izdvoji oko milijardu kuna, isto tako posebno ste naglasili mjeru vlade prilikom očuvanja radnih mjesta pri čem je vlada stala hrabro i odvažno iza svih radnika i poslodavaca i time ustvari sačuvala 700.000 radnih mjesta u jeku covid krize. A s obzirom da se mirovine, mirovinski sustav, stabilnost mirovinskog sustava čuva i zaposlenošću i brojem radnika evo ja vas molim da komentirate ustvari pozitivne trendove koji su posebice vidljivi u posljednjih šest godina gdje je ustvari i taj broj zaposlenih itekako utječe na stabilnost mirovinskog sustava, a posebice s obzirom na sustav generacijske solidarnosti Kao pripadnik i mlađe generacije političara jako sam zainteresiran i za sve mjere zapošljavanja tako i za mjere aktivne politike zapošljavanja kao što st rekli vlada je tu osigurala milijardu kuna svake godine i time osigurala 700.000 radnih mjesta. Ono što bih rekao da se radnim mjestima čuvaju mirovine, gospodarstvo, ali i cjelokupan mirovinski sustav i zato je bitno napomenuti i podsjetiti da mi koji danas radimo da se od naših plaća izdvaja 15% u prvi mirovinski stup, a da se upravo iz tih sredstava i mojoj baki i vašem ocu osiguravaju danas mirovine. Dakle, radi se o sustavu solidarnosti i samo očuvanjem radnih mjesta, poboljšanjem i ulaganjem u mjere aktivne politike zapošljavanja poboljšavamo i sadašnji mirovinski sustav, ali i onaj u budućnosti.

Međutim, postoji i ovo omogućavanje korištenja dijela obiteljske mirovine preminulog supružnika što se neće moći automatski ostvariti nego će se morati podnositi zahtjevi. Vjerujem da ste vi kao načelnik općine Dubrava svakodnevno susrećete sa svojim sugrađanima i da će oni sa odobravanjem pozdraviti ove predmetne izmjene zakona.

Da, naravno da i kao načelnik smatram da su naši stanovnici pripadnici treće životne dobi naši umirovljenici izuzetno bitni, pa tako i na broju stanovnika od 5000 ljudi u mojoj općini njih više od 1200 i s njima sam u svakodnevnom kontaktu, tako da ću sigurno i njima kroz njihove udruge umirovljenika ali i kroz neposredne razgovore, sastanke ja vjerujem da oni prate i rad Hrvatskog sabora i preko malih ekrana ali i društvenih mreža, da svi zajedno moramo se truditi pošto smo svi složni, većina nas barem da je ovo odličan korak, da je ovo bitno materijalno poboljšanje materijalnih prava naših umirovljenika. I smatram da svi trebamo raditi na tome da promoviramo i upravo naravno da ćemo i medijski objasniti kako ostvariti pravo na ono što nemaju automatizmom.

Da, godinama je taj broj padao, odnosno omjer broja radnika i umirovljenika se smanjivao. Te 2015. kao što sam rekao taj je broj dosegnuo dno i omjer je iznosio 1,14 radnika na jednog umirovljenika. Danas je taj broj 1,32. Imamo rekordnu zaposlenost od 1,64 milijuna ljudi. Rekordna zaposlenost unazad više od 20 godina, a i kao što sam rekao mirovine su sa 2016. godine povećane za više od 20% bez ovih izmjena i dopuna zakona, pa smatram s obzirom da se ove izmjene i dopune zakona tiču za više od pola milijuna naših umirovljenika što je gotovo 40% svih umirovljenika smatram da će se nakon provođenja tih izmjena i dopuna zakona i mirovine povećati za ove iznose koje smo rekli, a samim time će se i ukupne mirovine bitno Uvaženi kolega Okroša, naći sugrađani koji žive u samačkim kućanstvima oni su najviše izloženi riziku. Od jutra moram reći, jer vjerojatno tako i drugima ne prestaju dolaziti poruke naših umirovljenika koji pozdravljaju ovo što su jutros čuli što od ministra, što i u našim raspravama. Pozdravljaju te izmjene zakona, a i ono što mi još pišu poželim to i sa vama onda podijeliti je da je važno za istaknuti, da će obiteljske mirovine nastaviti rasti usklađivanjem dva puta godišnje. Dakle, to nije jedino povećanje koje će se dogoditi nego tako. Evo samo sam htjela jednu konstataciju, pa možete i vi. Hvala kolegice Grba-Bujević. Da, istina je da će se nastaviti usklađivati. Dakle, ovo što smo rekli povećanje tih mirovina nije samo refleks tog usklađivanja, nego i cjelokupne mirovinske reforme, tako da evo za sve umirovljenike naravno da će se uz usklađivanje koje je određeno, koje se provodi dva puta godišnje na njihov porast njihovih iznosa mirovina upravo i ove izmjene i dopune zakona vezati.

Kolega Okroša, omogućavanje istovremeno korištenje osobne mirovine i dijela obiteljske mirovine predstavlja značajan iskorak u hrvatskom mirovinskom sustavu, jer to do sada nije bilo moguće i mislim da se to treba stvarno ponavljati, da je to jedan veliki i dobar dio i veliki segment ovog zakona.

Što znače te mjere za naše umirovljenike? Da, velike su to brojke, broj ljudi kojima ćemo ovim izmjenama i dopunama zakona obuhvatiti i doprijeti. 750 milijuna kuna će biti upravo izdvojeno godišnje za korištenje dijela obiteljske mirovine uz zadržavanje osobne mirovine u slučaju smrti supružnika.

Poštovani predsjedavajući, poštovana ravnateljice, poštovane dame i gospodo. Evo u biti od 9,30 jutros mi raspravljamo o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju i ja mogu reći stvarno da sam prezadovoljan raspravom i tijekom čitavoga dana pa sve do sada. Naime, izgleda je očigledno Vlada Andreja Plenkovića i naše Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike pred naš Sabor donijela i jedne kvalitetne i dobre izmjene zakona, u ovome slučaju Zakona o mirovinskom osiguranju. Od jutros čuli smo obrazloženje Zakona, čuli smo što dobro donosi, čuli smo i konstruktivne prijedloge šta bi se još moglo popraviti, a čuli smo vrlo, vrlo malo kritika. Kritike koje su i bile uglavnom se nisu odnosile na srž i izmjene koje su danas na tapetu, no uglavnom su bile na nešto drugo za koje znamo da možda treba popraviti, ali ne mijenjaju se ovim Zakonom ili su bile totalno promašaj, čisto ubačene onako. Pa tako danas smo u tijeku naše rasprave čuli i točan broj, da hrvatska ima rekordnu zaposlenost, tj. da ima 1 640 770 zaposlenih i da je to rekord u posljednjih 20 godina. E sada, svi ti zaposlenih milijun i 640 tisuća, ja mislim, u biti dubokog sam uvjerenja, pogotovo oni koji su tek počeli svoj neki radni vijek, da oni vrlo, vrlo malo razmišljaju i govore o izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju. Ljudi su počeli raditi, ljudi su počeli zarađivati, njima je mirovina nešto daleko, neka tamo nešto će dobiti od toga svoga rada i ovih uplata koje daju sa svakom svojom plaćom. Neki su čak i razmišljanja zašto mi to sad plaćamo, dajte vi to nama sada, a mi ćemo s time bolje upraviti i sve ostalo. I to, to sam sigurno, tek oni koji su pri kraju svoga radnoga vijeka oni već malo razmišljaju pa koliko će im bit mirovina, kad im se isplati otići, da li čekati punu starosnu ili prijevremenu starosnu ili nešto drugo. Međutim, one koje vrlo, vrlo zanima ova naša današnja tema, evo to se pokazalo, to je ovih milijun 230 tisuća umirovljenika. Tih milijun i 230 tisuća umirovljenika danas smo .../nerazumljivo/... u biti, ako ćemo gledati na ukupnu našu broj stanovništva naše Hrvatske čini 32%, značajna brojka. E sada, od ovih milijun 230 tisuća čuli smo da ima 287 tisuća umirovljenika koji koriste najnižu mirovinu, da ima 136 tisuća onih koji koriste obiteljsku mirovinu i onda smo čuli još jedan značajan podatak, da od tih 126 tisuća koji koriste obiteljsku mirovinu, njih čak 80 tisuća koristi obiteljsku mirovinu bez da imaju jednoga dana radnoga staža. Čuli smo još tako da ima posebna kategorija od 155 tisuća umirovljenika koji koriste tzv. samačku mirovinu. To je gdje je bio nekad bračni par i ostaje sada udovac ili udovac i koristi samo jednu mirovinu, a čitav svoj radni vijek su uplaćivali i u mirovinski sustav i sada su ostali na jednoj mirovini. Ja mislim da njih izuzetno zanimaju ove izmjene i dopune Zakona o mirovinskom sustavu i također, da su oni pratili i sve ove druge promjene koje je Vlada RH donosila za njih, pa i slušali su izmjene iz 2019. kad je bilo 6 izmjena mirovinskog zakona i ja vjerujem da su oni unatoč svemu osjetili to da su najniže mirovine, od listopada 2016. do danas porasle za 26%, a ja vjerujem i da su osjetili da su prosječne mirovine od listopada 2016. do danas porasle za 20% i to triba spomenit, da je sada, čuli smo i taj podatak, prosječna mirovina sa 40 godina staža u Hrvatskoj iznosi 5000 kuna.

Izmjene i dopune ovoga Zakona upravo sada mijenjaju to i pridonose toj nekoj uravnoteženosti, u biti ispravljaju nekih nepravdi, tako da imamo povećanje obiteljskih mirovina za 10%, imamo omogućavanje korištenja dijela mirovine preminulog bračnog, izvanbračnog druga za iznos dijela obiteljske mirovine u visini od 27%, do imamo također, izuzimanje od ovrhe obiteljske mirovine koju koriste djeca umrlog osiguranika i dodatno, postupno povećanje najniže mirovine od ukupno 3% Također, istovremeno će se omogućiti i vatrogascima rad do polovice punog radnog vremena uz isplatu starosne mirovine u iznosu od 100% Sve su ovo značajke dobroga zakona i dobrih izmjena zakona i Vlada RH radi dobro. Evo, spomenuli ste u svojoj raspravi kako će Vlada kao i do sada nastaviti skrbiti o umirovljenicima, njihovoj zdravstvenoj, socijalnoj skrbi u svim dijelovima RH odnosno dužnost je svih nas je osigurati im kvalitetniji život. Evo, s obzirom da ste vi čovjek s terena, bili ste i gradonačelnik Makarske, smatrate li da će svi korisnici mirovina imati na vrijeme dostupne informacije, evo s obzirom kako smo već ranije čuli da su neke kolege skeptični oko toga. Ja vjerujem kao što sam i uvodno rekao, koga ovo zanima, a to je ovih milijun i 230 tisuća umirovljenika, pogotovo ima koji spadaju u ove mirovine ispod 4 tisuće kuna i ispod prosjeka, njih itekako zanima, oni će znati svaki detalj ovoga Zakona. Ja vjerujem da će se to prezentirati dodatno iz samoga Ministarstva, a inače, posao svih nas je da im objasnimo u biti koja su njihova prava i obaveze. Isto tako, vjerujem da kao i u raspravi, rekli smo, nema loših strana ovoga Zakona. Ako je nešto dobro, ja vjerujem da će se to čuti. A oni će osjetiti, vidli ste da puno stvari od 1. mjeseca kreće automatizmom, potrebno je samo možda napomeniti i možda dodatno objasniti da se pravo ostvaruje na zahtjev korisnika s produženim rokom od godine dana za ovaj dio obiteljske ... [[Govornik se ne razumije.]] koje mogu naslijediti od pokojnoga bračnoga druga u visini od 27% Poštovani kolega Brkan. I sami ste se dotakli teme financijske pismenosti, drago mi je što ste to spomenuli, naime, s obzirom da više od 90% novozaposlenih ne bira samostalno niti fond niti kategoriju odnosno portfelj toga fonda, a, b ili c, zaključak jest zaista da financijsku pismenost treba podizati. U tom smislu znam da puno radi i REGOS i HGK i mirovinski fondovi koji imaju i zakonsku obavezu u smislu podizanja financijske pismenosti, ono što ja ovom prilikom ustvari želim naglasiti jesu mirovinski informacijski centri koji su otvoreni u Rijeci, Zagrebu, Osijeku i Splitu u mandatu ove Vlade i koji ustvari služe kao servisi za informiranje građana, što studenata, zaposlenih, nezaposlenih, umirovljenika, itd., o hrvatskom mirovinskom sustavu i pravima mirovinskog sustava vezanih uz ostvarivanje, ne samo mirovine iz generacijske solidarnosti odnosno sustava generacijske solidarnosti [[Upadica: Vrijeme.]] individualne kapitalizirane štednje. To je zloupotreba bila. Mirovinski informacijski sustavi su svakako dobra stvar. Kao što ste rekli, u njima mogu dobiti savjet i planirati svoju mirovinu, od studenata, od onoga tko nije zaposlen, tko je zaposlen pa sve do umirovljenika. To je svakako dobra stvar. Ali ja i dalje tvrdim, manji je problem što milijun 640 tisuća zaposlenih, da li će raspravljati o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju, važnije da je milijun 230 umirovljenika zna koja su njegova prava i da osjeti promjenu u svoju korist na svome bankovnome ili tekućem računu. Isto tako, ja vjerujem da su i naši umirovljenici znali cijeniti i Covid dodatak i energetski dodatak koji je omogućila ova naša Vlada jer kao što vidimo, imali smo oko Covid dodatka 710 tisuća korisnika, a energetskoga 720 tisuća korisnika.

Zaista ne možemo govoriti o mirovinama ako ne govorimo o zaposlenosti i zaposlenima. Zaposleni imaju pravo na svoju mirovinu dok oni koji nisu bili zaposleni imaju pravo na obiteljsku mirovinu i upravo jedinima i drugima ovaj Zakon donosi, nešto, nekima nešto više, a nekima daleko više nego što su prije imali. Da li mislite da bi danas mogli govoriti o ovome da nije bilo Vladinih mjera za očuvanje radnih mjesta u koje je uloženo preko 12 milijardi kuna i spašeno oko 800 tisuća radnika i gotovo 126 tisuća poslodavaca. Da je isto tako, nismo imali Vladine mjere aktivne politike zapošljavanja u kojoj je uloženo od listopada 2016. do kraja '21. oko 6 milijardi kuna za aktivnu politiku zapošljavanja. Da li bi mogli govoriti sa ovome Zakonu i svemu onome što će dobiti naši umirovljenici? Upravo kao vi ste iznijeli točne podatke. U momentu kada je svijet bio suočen sa velikom krizom, pandemijom koronavirusa, kada je svijet bio u lockdownu, Vlada RH je donijela pametnu mjeru i povukla je tu mjeru za spas i očuvanje radnih mjesta. Ukupan trošak korone, kao što ste čuli, RH koštao 44 milijarde kuna. Veliki dio je otišao upravo na mjeru za spas radnih mjesta i onda je spasila radna mjesta, ta radna mjesta su ostala sačuvana, ti ljudi su ostali na svojim radnim mjestima i dandanas privrede, donose i uplaćuju svoje doprinose kako bi ovih milijun 230 stanovnika također, imalo koristi od toga i to je velika stvar koju je napravila Vlada RH. Samo jedan podatak, samo grad Split, 32 tisuće ljudi je koristilo mjeru za spas radnih mjesta i ona je Vladu RH koštala 650 milijuna kuna.

Izmjene su, kao što ste rekli dobre i kvalitetne i odnose se na pola milijuna umirovljenika koje, kojima će to sigurno omogućiti bolje sutra. Sa, oporba je danas nekoliko puta naglasila da će inflacija u narednom razdoblju pojesti ovaj dodatak koji je. Da li vi očekujete, ja očekujem, a da li vi očekujete da će, ukoliko bude trebalo, Vlada intervenirati, kao što je intervenirala i Covid dodatkom, kao što je intervenirala energetski dodatkom, uvijek kad je bilo, trebalo za najugroženije. Ja vjerujem u to jer Vlada RH osjeća potrebe svoga naroda i uvijek je pravovremeno reagirala, a s druge strane nije izgubila ono što je fokus, to da odgovorno raspolaže sa novcem svih nas građana.

Odgovorno Vlada RH raspolaže proračunom i zbog toga i s ovom mjerom smo osigurali da novac koji, 700 milijuna eura koje smo dobili u prvoj tranši, bude zajamčeno i u drugoj tranši. Znači kako se odgovorno ponašamo prema tim svojim obavezama, toliko ćemo biti odgovorni prema svojim građanima. U trenutku nevolje, Vlada će reagirati i omogućiti građanima lakši život.

Poštovane kolegice i kolege, potpredsjedniče, predstavnica Ministarstva. Ponovit ću ono što sam i rekao na Odboru za rad, dakle vrijeme je konačno da preuzmemo ono što stara Europa, dakle civilizirana Europa ima oduvijek, a to je da uz osobnu mirovinu po preminulom supružniku da se ima pravo i na dio obiteljske mirovine. Kriteriji su različiti svugdje u Europi pa tako i ovo što mi danas uvodimo. Međutim, ljudima bi bilo dobro reći ono što je realno.

To vas upozoravam. Dakle kad govorimo o obiteljskim mirovinama, onda vidim da u samom tekstu se govori o često puta dakle o prijevremenoj, starosnoj, invalidskoj mirovini, dovoljno je da nomotehnički to ispravimo na osobnu mirovinu jer su to sve osobne mirovine, bilo bi puno praktičnija i tekst bi bio kraći. E sad, što se tiče dobne granice, treba reći da, dakle nije da će sve udovice dobiti ovaj obiteljsku mirovinu one koje su zadržale svoju osobnu. Treba im to reći, nego tek kad navršiš 65. godinu života. Zašto 65. kada sada se u starosnu mirovinu žene idu ove godine sa 63, a iduće sa 63 i 3 mjeseca i tako do 1.1.2030. Tako da, evo, moja, moj prijedlog je predlagatelju vrlo jednostavan, da ne pišemo 65 godina jer se ono odnosi na muškarce, a nego kad se stekne dobna granica za starosnu mirovinu. Ne znam da li ćemo mi na tome izgubiti par stotina tisuća kuna, vrlo iskreno jer ovdje nije riječ o nekom velikom novcu. Sad, nemam stimulacije, nemam podatke, čak bi volio biti u radnoj skupini koja će doprinijeti boljoj mirovinskoj reformi od onoga što je sada. Drago mi je, drago mi je jedna stvar, zato što ovaj dio priče da uz osobnu mirovinu možete imati obiteljsku, vidite, to je bio program Restart koalicije, toga u izbornom programu HDZ-a nema niti ga ima u programu Vlade, imamo ovu nacionalnu .../nerazumljivo/... ali ovdje nema autorskih prava, što je dobro, dobro je, ali može biti i bolje jer kad mi recimo, npr. govorimo o Slovencima koji to imaju, di oni to imaju to 15%, ali sa navršenih 58 godina, ne sa navršenih 65. Dakle ono njihovo opterećuje možda proračun isto koliko bi opterećivao naš, ali činjenica je da ulazimo u nešto nepoznato, koliko god mi baratali milijardama i nekim brojkama, nama je to još uvijek nepoznato kako će se po primjeni, koji će financijski efekt imati i slažem se da treba pristupati tome ono što bi se reklo odgovorno. Govorim samo dakle o obiteljskim mirovinama. A može se i više odvojiti, međutim, moramo biti svjesni jedne stvari. Da kada što može nagrizati mirovinski sustav u onom dijelu u koji je uplata doprinosa, baš proširenjem prava na način na koji ga proširujemo i to je činjenica jer sustav generacijske solidarnosti je uplata današnjeg radnika današnjem umirovljeniku. Načelo i zdrav razum bi rekao da ako sam u mirovini, više nisam sposoban raditi i tom čovjeku treba isplatiti mirovinu, prije svega. Mi možemo proširiti pravo na način da dopustimo da nositelj mirovinskog, dakle da umirovljenik radi na pola radnog vremena i to je u redu, ali tog trenutka mi nagrizamo sustav generacijske solidarnosti i onda je sasvim prirodno da moramo iz proračuna dati ostatak novca koji nam treba za mirovinu.

Ja ću se malo osvrnuti malo na repliku maloprije kolegice iz HDZ-a, ona je nažalost izašla je vani, nisam se više stigao javiti jer nisam htio dizati povredu Poslovnika.

I onda dolje u tekstu nadalje piše koji je to izvor podataka. I onda u tom izvoru podataka piše da se podaci prikupljaju iz obrasca koji se JOPPD obrazac koji se predaje u Poreznu upravu. To vam sve govorim zbog toga što je tvrdilo se maloprije da se unutra ne broje studenti, a onda odemo na stranice studentskog centra gdje piše lijepo ovako.

Evo iz vaše replike ja bih mogao samo zaključiti jednu stvar, a to je da u tom omjeru umirovljenik i zaposlena osoba imaju studente koji se ubrajaju u zaposlene, ali da isto tako da oni koji rade na pola radnog vremena, da su ubrojeni i među umirovljenicima i među zaposlenima. To ne znam koliko je dobro, mislim bilo bi dobra jedna stvar, da baratamo svi istim brojkama da bi mogli donijeti kvalitetne odluke kad govorimo o mirovinskom sustavu, mirovinski sustav je izuzetno ranjiv i moramo izuzetno paziti šta radimo jer za svaku odluku koja ima i malo hajmo reći prizvuka jeftinog politikanstva to će na kraju krajeva ono što neće doći iz sustava generacijske solidarnosti morat će doći iz proračuna. Ali to nije milodar, jer i taj proračun pune hrvatski građani samo je pitanje kako ćemo mi to svi zajedno ovdje odlučiti da ga raspoređujemo. Uvaženi kolega pa definitivno kao što ste istakli ove izmjene i dopune imaju neke određene odnosno imaju određene prednosti i sigurno da svako povećanje mirovina treba pozdraviti. Međutim, isto tako treba pričati i o tome da preko 400 000 naših umirovljenika prima iznos koji je ispod granice siromaštva i da treba ubrzanim tempom ići naprijed kako bi ti umirovljenici prešli tu granicu siromaštva, odnosno primanja koja imamo. Ali isto tako čuli smo sa ove strane često se hvalimo da imamo najveći broj zaposlenih ikad u zadnjih 20 godina. Međutim, isto tako treba reći da bez obzira na najveći broj zaposlenih u zadnjih 20 godina imamo samo 1,28 radnika umirovljenika i taj sustav međugeneracijske solidarnosti vrlo brzo će bit upitan ako već sada i nije. Pa to je ono na što sam upozorio i činjenica je da vi ste jako dobro ukazali na ovih 400 000 koji ne mogu preživjeti sa svojom mirovinom, ali nakon toga postoje dodaci koji bi trebali biti vezani za prebivalište i na mirovinu koja im je obračunata i koja bi se itekako trebala usklađivati trebaju ići socijalne mjere. Dakle, moraju ići iz jednog drugog fonda, odnosno iz jednog drugog izvora sredstava, a ne iz sustava generacijske solidarnosti pogotovo jer bi onda to bilo demotivirajuće da tome nije tako, a pogotovo uzimajući u obzir što se ovaj Sabor, odnosno ova država se odlučila da u obračun mirovine, dakle da se obračunava po kontributivnom sustavu, a to znači da se uzimaju uplate doprinosa za svaku odrađenu godinu radnoga staža.

Hvala poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre sa suradnicom, kolegice i kolege zastupnici dobar dan svima. Ono što je već spomenuto u raspravi u ime kluba SDP-a je to da smo spremni podržati ove zakonodavne izmjene iako je sigurno da ćemo i do drugog čitanja imati određene prijedloge, primjedbe i želje da se neke stvari naprave još dodatno drugačije i bolje nego što su u samom ovom prijedlogu. No ono što je sigurno važno za naglasiti da je ovaj prijedlog dobar i korektan iskorak, da pokazuje da očito postoji volja da se podigne umirovljenički standard. Jedino što nam ostavlja mali gorak okus u ustima je to što je kolega Hrelja izabran u Sabor sa naše liste i žao nam je što ispada da se jedino kroz borbu kroz vladajuću većinu može doći do bistrenja ovakvih prijedloga koji onda na taj način stiču preduvjete da bi mogli biti usvojeni jednoglasno. Ne bi se ništa promijenilo i mislim da bi puno značilo za razvoj demokracije u Hrvatskoj da je ovaj prijedlog bio prihvaćen kad je bio pripreman i predlagan u nekoliko faza i u nekoliko situacija u nekoliko posljednjih godina i od strane oporbe. No dobro, ne možemo sad plakati nad prolivenim mlijekom. Ono što je definitivno je da i ovim zakonom ispravljamo jednu nepravdu koja nam je svima promakla u posljednjim izmjenama gdje smo vatrogasce i vatrogastvo kao takvo doveli u neravnopravan položaj u odnosu na policiju i vojsku, a znamo koliko nam sva ta tri sustava znače sa aspekta i nacionalne sigurnosti i sigurnosti naših građana i njihove imovine i jednostavno očito su u nekom lapsusu koji je svima promaknuo dogodilo to da tada vatrogasci nisu dobili status kao policija i vojska iako su to po svemu trebali imati ovim zakonskim izmjenama se i to popravlja. Naravno da nitko od nas ne može reći da je spreman biti protiv ovih izmjena, jer će pomoći i onima koji imaju najmanje mirovine, konačno se definiraju neke stvari koje se tiču obiteljskih mirovina, konačno se stvara jedan potpuniji okvir što želimo raditi u budućnosti sa mirovinama naših ljudi i sa mirovinskim sustavom i to je nešto što apsolutno pozdravljamo i što smo apsolutno spremni podržati. No ono što nam ostaje opet za naglasiti i danas se provuklo ovdje kroz nekoliko rasprava je samo jedno pitanje, ali to pitanje u svojim rukama ne drži resorni ministar sa ovog polja, nego ga drži resorni ministar financija, ministar gospodarstva, pa i sam predsjednik Vlade kao vrh je to da li će to sve skupa biti dovoljno za ono što se događa ne samo u Hrvatskoj nego i u Europi i svijetu. Jer sigurno je da uz ovo nas na jesen i zimu čekaju novi cjenovni udari i da će se tu umirovljenička populacija naravno uz ljude koji su na minimalcu ili ne daj bože ne rade naći najviše na udaru tih amplituda koje već danas dolaze i danas su ovdje među nama. Zato još jedanput apeliramo da ne čekamo uvijek sve što će doći iz Bruxellesa, nego da jednostavno uzmemo u obzir i da imamo erupciju u državnom budžetu od punjenja PDV-a, da imamo očito jako puno gospodarskih sustava od telekoma, bankarskog sektora, energetskog sektora koji jako dobro žive na račun građana ove zemlje, koji svoje dobiti i dividende isplaćuju u inozemstvo i da imamo još ponešto manevarskog prostora gdje sa malo drugačijim poreznim politikama, sa progresvnijim porezima, sa jačim oporezivanjem onih koji su bogati i koji imaju luksuz si možemo stvoriti još snažnije i još bolje temelje za to da na jesen, na zimu kad se nastavi ova spirala u koju je očito svijet upao imamo još veći manevarski prostor da možemo pokazati da smo spremni štiti umirovljenički standard, da nismo zaboravili ljude koji su stvarali i gradili ovu zemlju i društvo i da jednostavno na taj način možemo biti jedno društvo solidarnosti, jednakosti u kojem neće prevladavati tko ima više imat će više, tko ima manje neka propadne nego ćemo sa društvenom intervencijom voditi računa o tome da sačuvamo ljude koji su se našli na udaru krize, a oni su realno za tu istu krizu najmanje krivi.

Pozdravljamo ove izmjene, ali moramo ukazati na to da je stopa rizika siromaštva starijih osoba u RH znatno viša od one u EU. Dok je kod nas u 2019. godini za osobe starije od 65 godina stopa rizika od siromaštva iznosila 30,1% u EU je prosjek 16,1% Govori se ovdje o mirovinskim reformama no svjedoci smo da se parcijalno uključuju određene kategorije, odnosno korisnike, a niti se zapravo rješavaju konkretno problemi tih korisnika, a niti se sagledava ukupni mirovinski sustav.

Sada u ovim izmjenama se nije ponudilo nekakav zaštitni mehanizam upravo za prošle korisnike, odnosno korisnice koje nisu obuhvaćene sa tom izmjenom. Pa tu sigurno ima još prostora, ali premalo je vremena i otvorili bi dosta duboku raspravu jer u tumačenjima određenih odluka, odredbi i planova bi se mogli vrlo lako naći u koliziji sa time kako nešto tumačimo u Hrvatskom saboru bilo s kuta vlasti ili s kuta oporbe, a kako onda nešto recimo imamo dosta friški primjer se tumači u Zagrebačkoj skupštini, samo tamo su malo podijeljene uloge tko je vlast, tko je oporba. Ali bio bi zanimljiv zaključak kako padaju određeni komentari i kako se gleda na određene slučajeve. Ono što ste rekli u samom svojem pitanju činjenica je da mirovinski sustav treba puno dublju reformu i puno dublju promjenu. Svi smo svjesni da on u obliku u kojem traje već 30 godina nije održiv, slična je situacija i sa zdravstvenim sustavom, ali za to definitivno je da ovo može biti dobar početak, ali nikako ne bi smio biti kraj naših želja i nastojanja da napravimo bolji i kvalitetniji i održiviji mirovinski sustav.

Hvala lijepa. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre sa suradnicom, kolegice i kolege. Naš mirovinski sustav je već dosta dugo neodrživ. To su brojke koje jednostavno dugoročno nisu održive već sada. Mi znamo da je fiskalno opterećenje izuzetno jako. Iz doprinosa se prikupi polovina potrebnog iznosa za mirovine, druga polovina ide iz proračuna i dugoročno to jednostavno tako će teško biti održivo. To nam je svima jasno i tu dolazimo do ovoga o čemu je govorio i kolega Jakšić prije mene, a to je da smo mi uistinu zreli za jednu mirovinsku reformu. Žao mi je što nismo one dobre godine iskoristili kada je makroekonomska situacija u cijelom svijetu, pa tako i EU bila daleko bolja nego što je sada. Mi smo već dvije godine u nekakvim kriznim vremenima kojima se kraj ne vidi. Dapače sve se još više i teže komplicira i pitanje je koliko ćemo mi sada moći neke stvari promijeniti. Uvijek se postavlja pitanje i tog drugog stupa, naknade koje se isplaćuju onima koji upravljaju društvima, koja upravljaju sa tim sredstvima, osnovica koja nije samo zarada koju oni ostvare, nego isto tako cjelokupan iznos naknade su dosta velike. I to je ono što su problemi o kojima mi moramo razgovarati i na koje moramo konstantno ukazivati jer se one tiču skupine koja je izuzetno socijalno ugrožena. Mi imamo preko 400 000 umirovljenika koji imaju mirovinu manju od 2700 kuna i mi u principu imamo sve veći udio stanovnika koji su stariji od 65 godina. Znači i prema zadnjem popisu stanovništva njihov je udio ako gledamo po županijama svugdje negdje više od 20% sa tendencijom rasta što znači da mi ako razmišljamo kroz neku budućnost budući da su to tendencije u cijeloj EU naše društvo postaje sve starije i starije. Udio starijeg stanovništva je sve veći i veći i on se neće smanjivati. Ono na što sam ja i na početku kada sam tražila stanku upozorila, a to ću ponoviti još jednom su dva elementa koja su izuzetno bitna o kojima se ne govori dovoljno. Jedno su mirovine žena, odnosno umirovljenica koje su značajno manje zbog brojnih razloga od toga da imaju prekide tijekom svog radnog vijeka, do toga da su njihove plaće nego što su plaće njihovih muških kolega na istim radnim mjestima. Sve to u konačnici se akumulira i na kraju poluči sa manjim mirovinama nego što ih imaju muškarci. Stoga su ove izmjene i dopune u principu dobre, jer će budući da žene i duže žive ipak polučiti određene pozitivne financijske pomake za njih, ali pitanje je naravno jesu li dovoljne i onda tu dolazimo opet do ovih preko 400 000 umirovljenika, umirovljenica koje imaju uistinu vrlo, vrlo male da ne kažem mizerne mirovine koje su opet s obzirom na broj umirovljenika veliko opterećenje za državni proračun. Znači rodna nejednakost je taj jedan element o kojem se uistinu ne govori puno, a svi podaci i sva istraživanja pokazuju da je itekako izražen ne samo kod nas, nije to samo naš specifikum. To je prisutno i u drugim državama. Ono što je kod nas također bitno naglasiti to je teritorijalna nejednakost i razina mirovina koja nije ista u svim dijelovima a ona proizlazi upravo iz te regionalne nejednakosti po pitanju ekonomskog razvoja, po pitanju plaća.

I u konačnici vam to završi upravo sa ovim. To su stvari isto o kojima trebamo voditi računa jer troškovi života rastu i rastu daleko više nego što to u realnom iznosu znači rastu ne samo mirovine nego i plaće i ova inflacija koja je već dvoznamenkasta će otvoriti cijeli niz novih problema. Dakle, predloženo povećanje mirovina o kojem danas raspravljamo i koje smo svi pozdravili jer znamo koliko svakom umirovljeniku znači i ono najmanje povećanje, dakle to povećanje nastupit će od 1.1.2023. godine. Također, od 1. siječnja 2023. godine euro postaje zakonsko sredstvo plaćanja u RH pa smo danas trebali govoriti o povećanjima ne o 30 ili 250 kuna nego o povećanjima od 3 ili pak 33 eura. I kad s te strane pogledamo onda nam je još jasnije da ovim nećemo baš postići to da umanjimo nekome rizik od siromaštva jer život je skup bez obzira, bez obzira na valutu osobito jer znamo da jesen donosi povećanje i režijskih i općenito životnih troškova. Dakle, jasno treba reći i to da će od 1.1.'23. mirovina od 2.000 kuna na računu biti vidljiva kao iznos od 266 eura ili ona od 1.100 kuna kao iznos od 145 eura.

Hvala lijepa kolegice Opačak Bilić na vašoj replici na pitanju koje je ujedno i odgovor. Znači, živjeti se tim primanjima u Hrvatskoj nije moguće. No, ja ću vas podsjetiti da je Hrvatska po broju doznaka i po iznosu doznaka koje dolaze iz inozemstva u samom vrhu EU što znači da roditelji su ostali ovdje, djeca su otišla van, pomažu im tako što im šalju određene iznose.

Svi smo se složili da je prvi korak odličan, da smo krenuli dobro, pitanje je dokle ćemo doći, ali mislim da ćemo već u jesen imati veliki problem. Znači zakon stupa na snagu 1.1. slijedeće godine, sada imamo problem sa umirovljenicima. Imamo siromaštvo 400.000 umirovljenika koji ne mogu krpati kraj sa krajem, a na jesen kad se desi još ono što je već najavljeno i od strane premijera i od vlade i od naših ekonomista i analitičara mislim da ćemo imati još veći problem. Pitanje prema vama, za vas, što mislite vi koji bi trebao biti prvi korak nakon ovog? Hvala lijepa kolega Paviću, mi sa ovim izmjenama i dopunama mi ustvari ulazimo u jednu obitelj europskih država koja je ovo već riješila. Znači mi samo na neki način sada implementiramo u naš sustav određena pravila, normative koje druge europske države imaju već odavno u ovom ili onom obimu odnosno iznosu. Definitivno nije. Mirovine su u Hrvatskoj male, ovo će, ovo je pozitivan pomak i mislim da ćemo mi svi to podržati ali samo kao jedan prvi korak u daljnjem usklađivanju mirovina jer ako pogledate Državni zavod za statistiku i njihove podatke, znači mi ne pratimo rast, naše plaće i mirovine ne prate rast cijena i mi već sada realno zarađujemo manje zbog inflacije. Definitivno novi paket mjera napraviti za pomoć socijalno najugroženijim skupinama koji bi trebao stupiti već od 1.9., najkasnije 1.10. Poštovana kolegice Vesna razumijem jako dobro što ste htjeli reći, ali ja apeliram na vas da ovo promatrate kao sustav mirovinskog osiguranja jer od najnižih mirovina niže su samo uplate doprinosa kroz godine. Nažalost je to tako. Rečeno je ovdje da je država odgovorna 80% za takve niske, niske uplate. Nemojte misliti da je ovo naša ekskluziva. To i Njemačkoj se daje mirovina do 1.250 eura da bi ljudi mogli zadržati kupovnu moć i plaćat stanove jer inače će ti stanovi biti prazni.

Hvala kolega Hrelja, kao što sam i rekla, znači mi sam o ulazimo u klub država koje su to već odavno riješile i ne znam zašto mislite da ja mislim da je ovo nekakva ekskluziva, nije dapače tu smo se ovaj uskladili sa drugim europskim državama i svi mi to ističemo kao pozivno. Naravno problemi koji danas postoje se nisu dogodili preko noći. Oni su se kumulirali godinama.

Naravno tu se slažem s vama. Recesije su neizbježne i evo neki dan sam pročitala članak našeg poznatog ekonomiste Željka Lovrinčevića koji kaže da su one i dobre da se malo provjetri sustav jel, ali isto tako budimo svjesni dok god ima novaca neće se reforme raditi jer reforme su bolne i vidite malo je krenulo, ministar Beroš čim je par nekakvih naznaka izašlo van odmah su se javili jedni, drugi, treći, svi viču nemoj dirati ovo, nemoj dirati ono. Znači prava kad se krenu rezati, svi se bune, tako i sa reformama dok god ima novaca rupe će se krpati, a evo vidimo da nam dolazi iz EU preko 6 milijardi, 6,8 milijardi eura kroz fondove pa nacionalni plan tako da ja reforme ne očekujem bez obzira na recesiju s njom ili bez zastupnika Željka Pavića.

Poštovani predsjedavajući, poštovani ministre sa suradnicom, kolegice i kolege, evo danas smo čuli cijeli niz rasprava, mislim da ni jedan klub nije bio protiv ove reforme. Svi su rekli da su za to, ali gotovo kod svih je postojao jedan ali, svatko je imamo neko svoje obrazloženje zašto taj ali i što tu nije dobro. Mi smo jučer imali na odboru dosta žustru raspravu i mogu reći zdravu raspravu u koju se uključio i ministar i zapravo i zato jer smo ga i zamolili da nam odgovori na pitanja i mislim da smo dobili sve odgovore.

I taj paket mjera ja vjerujem da će se morati donijeti što je to prije moguće jer bojim se da će 11. mjesec biti prekasno s obzirom na najave koje nam stižu evo iz Europe. Čuli smo da i Njemačka ima problema s plinom, čuli smo da Rusija polako zatvara svoje ventile i da ćemo imati problema sa energijom i sa energentima. Kako će se to odraziti na umirovljenike možemo si samo zamisliti. E sad, imamo još jedno pitanje koje nam se postavlja, to smo i jučer isto tako postavili to pitanje, to je kako motivirati poslodavca da prijavi stvarnu plaću, bruto plaću za svojeg zaposlenika odnosno kako motivirati zaposlenika da prijavi ukoliko mu poslodavac nije prijavio onu odgovarajuću plaću. Naime, čuli smo jedan podatak, a to je da će svi oni koji imaju prijavljenu plaću od 6.700 bruto do 8.000 bruto zapravo imati istu mirovinu jer će se sve skupa izjednačiti zbog ovih zakonskih mjera koje nam dolaze. I sad se postavlja pitanje kako nakon toga privoliti zaposlenika da prijavi svojeg poslodavca ukoliko ga nije prijavio na puni iznos, a daje mu jedan dio novaca u, u gotovini. Naravno za sada jako teško zbog toga što poslodavci zapravo zaposlenicima objašnjavaju novac ćete dobiti u svoj džep, a nakon toga penzija će vam biti potpuno ista s obzirom da ide ona nivelacija minimalna penzija itd., itd. Imamo tu još jedan problem, a to je kako da drugačije rasporedimo sredstva. Pitanje je jesmo li spremni da nam se mirovina podigne odnosno pardon da se izdvajanja za mirovinski fond podignu za 1% pa da više ne budu 20% nego da budu 21% Imamo jedan problem isto tako sa, sa obračunima mirovina jer oni koji su u prvom stupu dobivaju 27% dodatka, oni koji su u drugom stupu imaju taj dodatak manje. Naime, za onaj dio koliko su izdvajali u prvi stup u cijelosti dobivaju novac isti postotak međutim za ostalo ono što su bili u prvom, drugom stupu dobivaju samo 20% pa je njihova mirovina manja, a bruto plaća im je bila ista. Znači još uvijek se nije postiglo to da se primjenjuju isti postoci i da nam mirovina bude ista iako smo imali plaće iste. Nadalje, s obzirom da imamo problem i sa tim drugim stupom ukoliko se ne želi raditi na tom izjednačavanju sa jedinstvenim nekim postotkom odnosno da to bude otprilike isto, imamo grafikone možete to pogledati na, na Ekonomskom institutu, imaju grafikon još iz 2018. godine gdje su prikazane simulacije kako bi to izgledalo ukoliko bi se to izračunavalo sa istim postotkom kako bi se to izjednačavalo, kako bi lijepo razlika bila puno manja pa bi bili svi sretniji i zadovoljniji. I sad je još jedno pitanje, jesmo li možda spremni da povećamo izdvajanja u drugi stup i da postepeno smanjujemo izdvajanja u prvi stup? Pitamo samo zbog usklađenja. Naravno imat ćemo nakon toga problema, imat ćemo nakon toga problema sa dodatnim sredstvima s obzirom na činjenicu da i ovako sad izdvajamo otprilike rekli smo 39% iz proračuna da bismo mogli isplatiti mirovine, to bi onda vjerojatno bilo nešto više osim u slučaju da se stvarno poveća broj zaposlenih i da se poveća bruto plaća odnosno da se poveća, povećaju primanja tih zaposlenika. Dakle, evo imamo puno pitanja pred nama, vidjet ćemo što ćemo napraviti.

Kolega Pavić namjerno ću zlorabiti Poslovnik i inkasirati opomenu, ali povećanje doprinosa znači smanjenje plaća. Doprinosi se plaćaju iz plaća.

Imamo slijedeću povredu Poslovnika, poštovani Željko Pavić. Naime, ovdje se ne radi o tome je li netko socijaldemokrat ili je nekog drugog opredjeljenja, svjetonazora. Radi se o tome da moramo razmišljati praktično, pragmatično ukoliko želimo pomoći našim umirovljenicima i ukoliko hoćemo napraviti održiv mirovinski fond i primanja naših penzionera jer će i ti koji izdvajaju za mirovine doći u mirovinu. Prema tome, to će im se sve vratiti jednog dana. Poštovani kolega Paviću otvorili ste dvije jako bitne teme. Jedno je znači isplata, ha kako mi to kolokvijalno volimo reći rada na crno koja je još uvijek prisutna, ima je dosta i kojoj eto nikako inspekcijske službe da stanu na kraj. Ne razmišlja se previše o tome da će mirovina doći jednoga dana i naravno da ona neće biti prevelika. Tu je jedan dio tih privatnih poduzetnika koji sebi isplaćuju relativno malu plaću pa se uvijek neugodno iznenade kada zatraže onaj prvi izračun kolika će biti njihova mirovina. To isto treba reći. I otvorili ste pitanje drugog stupa gdje znamo svi da Svjetska banka je tu reformu osmislila, nudila brojnim državama, neke su odustale, neke ju nisu ni primjenjivale, nažalost mi smo još uvijek u tome.

Da, neke istočne zemlje su odustale od drugog stupa još prije nekoliko godina, ali dozvolite mi samo da odgovorim gospodinu Hrelji, našem kolegi zastupniku. Zapravo on je zaboravio da imamo izdvajanja iz bruta i na bruto, tako da možemo o tome razgovarati, ne želim sad tu polemizirati sa vama, ali nemojte zaboraviti da ne mora radnik izgubiti apsolutno ništa od svojeg osobnog dohotka jer je to može raditi i poslodavac odnosno da se može povećati bruto i nakon toga to sve skupa ulazi u ugovor itd., itd. A što se tiče ovo što ste vi rekli gospođo Vučemilović slažem se s vama u potpunosti da moramo nešto napraviti da možemo krenuti i pogotovo sa ovima vlasnicima obrta, vlasnicima malih poduzeća koji uplaćuju malo novaca. Oni su danas bili evo ovdje spomenuti, to su oni koji imaju danas mirovinu i 1.000 kuna, 1.500 kuna i danas su i oni problem. Čitavog života nisu izdvajali ništa, sad moramo pomagati i njima da bi imali normalnu mirovinu, da bi mogli normalno živjeti. Poštovani, poštovani kolega, pa mislim da ste dobro stavili naglasak na koji način stvoriti uvjete kako bi poslodavac čim veći dio jer naravno imamo problem isplate plaće na crno, to je problem koji imamo, ali kako omogućiti odnosno stvoriti preduvjete da se čim veći dio plaća isplaćuje sukladno zakonu, pa evo ja vjerujem citirat ću i budućeg ministra financija koji je rekao da se treba staviti veći naglasak na rasterećenje plaća kako bi trošak rada za poslodavce bio niži, a neto plaća za radnike veća što sigurno će dovesti do toga da će radnici biti zadovoljniji što je sigurno u interesu i poslodavca. Međutim, isto tako mislim da je trebalo otvoriti temu jer radnik može utjecati na mirovinu, ne može umirovljenik na mirovinu, kako privući investicije, na koji način omogućiti povećanja plaća, kako staviti državnu imovinu u, u razvojne, u razvojni smjer i mnoge druge aktivnosti. Poštovani zastupniče zahvaljujem na ovoj replici, 100% ste u pravu i slažem se s vama u potpunosti. Ono što trebamo pomoći poslodavcu je da ga rasteretimo na drugi način, a to je da mu skinemo parafiskalne namete.

Prva je u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika poštovanog zastupnika Silvana Hrelje. Poštovani potpredsjedniče, cijenjeni ministre sa suradnicom, kolegice i kolege, moram priznati da me je dirnulo izlaganje odnosno replika kolegice Opačak jer na neki način umanjuje rezultate ovoga što mi radimo. Dakle, u Njemačkoj kad neko na prosječno 1.500 eura kaže da će biti povećanje 4% to 60 eura, mi ovdje govorimo o relacijama od 30 do 130 eura bez usklađivanja. Prema tome i u eurima to ne zvuči nimalo loše, ali nema smisla to umanjivati. Prema tome morao sam reagirati jer to jednostavno nije, nije istina što je izrečeno. Dakle, ja koristim svoju završnu riječ u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika da još jednom kažem da je ovo zakon koji je vrlo vrijedan za naše umirovljenike, da će taj zakon kao i svi zakoni imati svojih kritičara, da će bit uvijek nezadovoljnih koji će tražiti povećanje za sve 10% ali, ali mi moramo biti razumni, odgovorni, mudri i u ovom trenutku imati uporište za ono što radimo, ovo uporište, ovaj zakon ima uporište na ustavnim odredbama zaštite obitelji, ima uporište na uplatama doprinosa iz plaća kroz puno godina, kroz 10-ljeća rada, dakle a neiskorištene jer je jedan od partnera umro i ima uporište na tome što je procijenjeno, što smo svi zajedno procijenili da su obiteljske mirovine jedne od najnižih, od najnižih i da ih treba povećati, pogotovo zato što one gospođe i naše umirovljenice su u rasponu od 75 do 100.g. one koje nisu imale staža, a bogme su se naradile, ali staža nemaju jer nisu bile zaposlene, al su vodile računa o kući, o obitelji i svemu ostalom. Dakle ja bi na kraju ove današnje rasprave volio da ovaj zakon dobije lijepu podršku svih klubova u HS, doista svih onih koji deklariraju da se brinu o našim umirovljenicima i koji poštuju glasove za svoje i svoje stranke od strane umirovljenika jer ovo je naša na kraju zajednička briga za umirovljenike kad nešto stavimo u zakon. No siguran sam da bih ovdje na kraju zahvalio i na sporazumu o podršci Vladi RH u koji se realizira, zahvalio bi se još jednom bivšem ministru rada koji je isto tako dao svoj obol da dođemo do ove situacije, do ovih rješenja, sadašnjem ministru rada koji je u iznimno kratkom vremenu savladao cijelu, cijelu ovu problematiku i izvrsno barata kao što ste vidjeli svim pojmovima iako to nije njegov, njegov fah, zahvalio bih svim ljudima iz radne skupine koja je neprekidno radila od početka godine do danas, ali ću zahvaliti i svim onim kritičarima koji su me prozivali i stavljali na stup srama da ja tražim pravična rješenja, da sam zaboravio na solidarnost među umirovljenicima itd. Ja priznajem i to sam rekao na početku u ime kluba da sam startao sa inicijativom o strogo osiguravateljskom pristupu obiteljskim mirovinama, ali kad spoznate sustav koji je puno veći što ijedan od nas zastupnika može pojmiti, kad vidite kako je on kompleksan i kako, kakva su primanja naših umirovljenika i koja je to struktura onda je u redu korigirat svoje stavove i doći do kompromisa između socijalnog i pravičnog, dakle i onima koji su svojim kritikama utjecali da promijenim stavove itd. ja se isto zahvaljujem jer isto je njihov doprinos u cijeloj ovoj izradi ovog prijedloga zakona velik.

Danas smo raspravljali o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju. U ime klubova i u pojedinačnim raspravama govorilo se o položaju umirovljenika, prednostima i nedostacima mirovinskog sustava, dostatnosti mirovina za pristojan život, znači o različitim aspektima koji utječu na ekonomski status i položaj umirovljenika. Umirovljenici su značajna i osjetljiva kategorija stanovništva, to su ljudi koji su u svom radnom vijeku izdvajali dio plaće kroz doprinose kako bi tadašnjim umirovljenicima omogućili mirovine kao što rade i oni koji su trenutno zaposleni za postojeće umirovljenike. To je princip na kojem počiva sustav međugeneracijske solidarnosti i svi moramo biti svjesni da ćemo jednog dana biti umirovljenici i na nama je da sadašnjim umirovljenicima i budućim generacijama omogućimo dostojanstven život u starosti i mogućnost da mirovinama mogu pokriti životne potrebe, ali i da se istovremeno osigura održivost mirovinskog sustava. Današnji prijedlog zakona i upravo ide u tom smjeru, te predmetnim izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju vlada nastavlja djelovati na unaprjeđenju položaja i proširivanju materijalnih prava umirovljenika. Jedan od primarnih ciljeva i ključnih prioriteta u programu Vlade RH do 2024.g. je upravo ovo povećanje adekvatnosti mirovina uz održivost mirovinskog sustava kojim se nastavlja rad na ostvarivanju pozitivnih financijskih pomaka za sadašnje umirovljenike kojih je trenutno više od milijun i 200 tisuća. Najvažnija novina koja se predlaže je omogućavanje korištenja dijela obiteljske mirovine uz zadržavanje osobne mirovine bila to starosna, privremena starosna ili invalidska mirovina u slučaju smrti supružnika odnosno partnera. Hrvatski mirovinski sustav do sada nije omogućavao istovremenu isplatu dvije mirovine nego samo jedne koja je povoljnija i o tome je odlučivao korisnik. Korisnici mirovine nakon smrti bračnog i izvanbračnog partnera ostaju bez određenog dijela prihoda kućanstva, često ostaju u samačkim domaćinstvima i kao takvi su zbog toga više izloženi riziku siromaštva. Korištenjem dijela obiteljske mirovine uz osobnu mirovinu ublažit će se posljedice smanjenja prihoda. Ovom novinom bit će obuhvaćeno više od 155 tisuća korisnika s prosječnim povećanjem ukupnog prihoda od 510 kuna mjesečno. Također se predviđa povećanje mirovinskog faktora za izračun visine obiteljske mirovine čime će se obiteljske mirovine povećati za 10% za više od 136 tisuća korisnika time će se njihove mirovine povećati prosječno za oko 250 kuna mjesečno što će koštati oko 365 milijuna kuna tijekom iduće godine. Važno je istaknuti da će obiteljske mirovine nastaviti rasti usklađivanje, a korisnici će i dalje zadržati pravo rada do polovice radnog vremena. Uz redovno usklađivanje mirovina koje se vrši 1. siječnja i 1. srpnja svake kalendarske godine dodatno će se prema prijedlogu, navedenom prijedlogu zakona postupno povećavati najniža mirovina za ukupno 3% i to od 1. siječnja 2023. godine za 1,5% i od 1. siječnja 2025. godine za dodatnih 1,5% Samo u 2023. godini povećat će se mirovina za 287.000 korisnika najniže mirovine za što je vlada osigurala gotovo 100 milijuna kuna. Kroz navedene mjere velik broj umirovljenika odnosno više od 500.000 ostvarit će povećani mirovinski prihod. Prethodno navedenim izmjenama postići će se viša razina socijalne sigurnosti te smanjiti rizik od siromaštva naročito za umirovljenike s nižim primanjima što smatramo nužnim i još jednim značajnim iskorakom Vlade RH prema osiguranju adekvatnosti mirovina slijedom čega će Klub zastupnika HDZ-a podržati Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju.

Poštovani ministre sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege, prema statističkim podacima o riziku od siromaštva najugroženija su jednočlana kućanstva posebno osobe starije od 65 godina kod kojih je stopa rizika 52,1% odnosno svaka druga starija osoba u RH je u riziku od siromaštva. Stoga rizika od siromaštava starijih osoba u RH je znatno viša od prosjeka EU. Primjerice u 2019. godini za osobe sa 65 godina i više iznosila je 30,1% dok je EU prosjek 16,1%, a za osobe sa 75 i više godina iznosila je 35,9% dok je prosjek u EU 17,2% U starijoj populaciji naročito su ugrožene žene čiji je rizik od siromaštva znatno viši te je za žene sa 65 godina i više iznosio 33,6% dok je za žene sa 75 i više godina iznosio 40% Sve su to podaci koje moram navesti i koji zabrinjavaju ali i zahtijevaju posebnu pozornost u planiranju svih oblika skrbi, od mirovinskog, zdravstvenog i sustava socijalne skrbi za starije osobe budući starije osobe čine gotovo 23% ukupnog stanovništva RH. Možemo pozdraviti ovo minimalno povećanje naniže mirovine i mogućnost korištenja dijela obiteljske mirovine preminulog bračnog, izvanbračnog druga uz osobnu mirovinu no trebalo bi ukazati na nedorečenost u dijelu propisivanja dodatnog uvjeta, a to je navršenih 65 godina starosti preživjelog bračnog, izvanbračnog druga pogotovo ako uzmemo u obzir da je do odlaska u mirovinu za žene u 2023. godini 63 godine i 3 mjeseca. Nije logično da žena mora čekati još 2 godine za ostvarenje obiteljske mirovine, a od čega je bilo i komentara u javnom savjetovanju. U ove izmjene uključen je i poseban status vatrogasnim umirovljenicima koji će poput policijskih, vojnih i braniteljskih umirovljenika dobiti mogućnost rada dulje od pola radnog vremena uz zadržavanje pola mirovine što dovodi do različitih postupanja kod određenih kategorija umirovljenika. U javno savjetovanje povodom ovog prijedloga zakona se uključila pravobraniteljica za ravnopravnost spolova i pravobraniteljica za djecu. Ponovno ćemo istaknuti da starija populacija treba imati svog predstavnika koji će osigurati praćenje potreba starijih osoba, cjelovito planiranje i donošenje adekvatnih mjera u pogledu mirovinskog, zdravstvenog i socijalnog sustava, ali i drugih što zahtjeva bolju međuresornu suradnju. Institut pravobranitelja za starije osobe bi pružio mogućnost za pomno sagledavanje svih potreba starije populacije i preuzeo aktivnu ulogu zagovaratelja svih prava. Mjere koje se donose ne sagledavši stvarno stanje i ne koordinacije je primjerice dovelo do činjenice da unatoč najavi da će nacionalnu naknadu za starije osobe do kraja 2021. godine iskoristiti gotovo 20.000 osoba. Naknadu danas koristi svega 5.853 starije osobe. Govori se o mirovinskim reformama, ali ono što zapravo se radi je parcijalno uključivanje određenih kategorija kojima niti se rješavaju problemi tih korisnika, niti se sagledava ukupni mirovinski sustav, pa tako smo imali i majčinski dodatak na svako dijete po 6 mjeseci od 2019. godine, ali samo za buduće korisnice. Što je sa drugim korisnicima kojima je učinjena nepravda, a nije se uveo nikakav zaštitni mehanizam za sve druge korisnice. Žene su neravnopravne u više segmenata pa tako i u visini mirovine što dijelom proizlazi i iz porodiljnih naknada koje su primale, porodiljnih odnosno naknada za bolovanje radi njege djeteta i čuvanje članova kućanstava. I treba učiniti puno više za unapređenje njihova položaja. Pozdravljamo izmjenu da obiteljska mirovina koju koriste djeca u cijelosti bude izuzeta iz ovrhe, a sve kako se ne bi umanjivala sredstva nužna za uzdržavanje djece odnosno za zadovoljavanje njihovim svakodnevnih životnih potreba te predlažemo da radi zaštite interesa djece se propiše obveza isplate pripadajućeg dijela obiteljske mirovine svakom članu obitelji i u slučaju kada ne stanuju zajedno odnosno u slučajevima kada žive u istom kućanstvu o čemu se i izjasnila i pravobraniteljica za djecu. Vjerujem da postoji model da postojeći način isplate obiteljske mirovine se promjeni i na to apeliram evo ministra. Suočeni smo sa najvećom inflacijom, umirovljenici su ovdje najranjiviji i najugroženiji, pozdravljamo povećanja ali smatramo da nisu dovoljna pogotovo u ovom kontekstu povećanja ukupnih troškova života posebno cijene energenata, namirnica i svakodnevnih životnih potrepština, zastupnika Centra i GLAS-a poštovane zastupnice Anke Mrak-Taritaš.

U završnoj raspravi u ime kluba obično na određeni način podcrtamo ili podebljamo ili pojačamo ono što smo rekli u ime kluba kad smo govorili u pojedinačnim raspravama i damo neke naglaske šta nam se čini da nam je važno. Ono što ja želim naglasiti u završnoj raspravi je slijedeće. Kada imate pred sobom ovako jedan zahtjevan i kompleksan zakon onda uvijek polazim od slijedećeg da vidimo kako nam je postojeće stanje, što nam je cilj i kako možemo doći do tog cilja. Dakle, ideja da se dio obiteljske mirovine odnosno ideja je da se definira da dobijete iza bračnog druga dio i te obiteljske mirovine nije nova ideja, to je ideja koja je u nekoliko navrata i bila izražena u određenim predizbornim kampanjama i za to je trebala biti određena politička volja. Očito je ovo trenutak kad je politička volja bila dovoljno jako i dovoljno ustrajna da se to zaista i ostvari. Da li je ovo najbolji mogući način? Uvijek možemo diskutirati o tome da je možda trebalo ovako ili onako, ali mora bit, moramo biti pošteni i moramo biti korektni i mi koji smo u opoziciji reć okej dobro je da se ipak napravio pomak, dobro je da se ipak nešto napravilo. Naravno da moramo kritizirati i reći trebali ste još više, trebali ste još jače, ali i ovo je jedan pomak u odnosu na ono što imamo sad i u odnosu na realnost koja je i treba gledati i ovaj zakon u realnosti koji imamo. Realnost nam je slijedeća, dakle ja ne želim zaista s ove govornice, koristiti ovu govornicu da bilo kog s bilo s čim strašim i to tako ima jedna lijepa riječ čekaju nas izazovna odnosno rečenica čekaju nas izazovna vremena, nekad smo to rekli teška vremena, a sad se to zovu izazovna vremena. Neće biti jednostavno, bit će teško na jesen, dakle ovo je samo jedan mala pomoć koja će biti, stvarno će ministarstvo kojem je na čelu naš kolega, a ja svaki put nekako nastojim biti poštena i svaki put pohvalim ministra koji je s nama u raspravi cijeli dan, ja se nadam da to nije žal za ovim foteljama nego je stvarno želja da sudjelujete u raspravi, da čujete iz tog, ja iz tog čitam dvije stvari, kao prvo da mi je važno uz prijedlog koji predlažete da stojite iza njega, a druga stvar da ipak cijenite saborske zastupnike bez obzira što kome, ko što misli ili ne misli, ali cijenite ono što imamo za reći jer mi koji kritiziramo neki put imamo i reći neke stvari koje se po putu prihvate na dobro tlo. Ono što ja još hoću naglasiti je slijedeće, od 213 tisuća korisnika obiteljske mirovine 93% čine žene, dakle 93% korisnika obiteljske mirovine čine žene, to samo govori o nekoliko stvari. Govori o tome kakva nam je prošlost, govori o tome da bi nam budućnost trebala bit malo drugačija i da bi bilo nekako pohvalno da recimo kad je glasanje o EU, kad se glasa o jednakim plaćama za muškarce i žene ja bih voljela da imamo jedan iskorak, pa da recimo i kolege iz HDZ-a kad je glasanje koji su zastupnici u EU glasaju za iste plaće i za muškarce i žene što zadnji put nisu učinili jer na taj način onda ovaj mirovinski sustav će u budućnosti biti drugi. Ono što mislim da je dobro, a to je, nama je postojeće stanje slijedeće da nemamo dovoljno radne snage, postojeće stanje nam je slijedeće da ćemo umirovljenike koji su sada u mirovini trebati koristiti ili poticati one koji imaju takve poslove da mogu raditi da duže radi i da to ne bude penaliziranje nego da bude nagrada, dakle to je nešto što imaju neke druge države i ja često znam reći, ja recimo u nekim drugim stvarima volim ove skandinavske modele, ali da bi mogli imat taj model morate bit Skandinavac znate, mi smo ipak tu nekako malo ovaj mediteranski tip, dakle dobro je da to netko tko se odluči, koji ima mogućnosti i želi još dodatno raditi treba zapravo o tome vodit računa. I kao što sam završila raspravu u ime kluba tako ću završiti i ovu završnu, organizirajte dobro dakle kompletne stručne službe, nemojte da naše umirovljenice jer će glavnina bit oni stoje pred vratima i šalterima i čekaju u nedogled bez rješenja, to je važno za cjeloviti uspjeh ovog zakona, hvala lijepo. S ovim smo iscrpili raspravu, zaključujem raspravu, glasovat ćemo kad se steknu uvjeti, zahvaljujem ministru. Slijedeća točka dnevnog reda je Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 304.

Poslovnika prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvaćen je prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi po hitnom postupku. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave shodno čl. 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za obitelj, mlade i spor. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Poštovana državna tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju Željka Josić, izvolite. Poštovane saborske zastupnice, saborski zastupnici, evo pred nama je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama s konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje. Naime, predloženim zakonom usklađuje se nacionalno zakonodavstvo radi prenošenja Direktive 2019/1158 Europskog parlamenta i vijeća od 20. lipnja 2019. o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i pružatelja skrbi i stavljanju izvan snage Direktive vijeća 2012/18/EU.

I jedan od, jedna od važnijih smjernica je uvođenje novog prava, a to je plaćeni očinski dopust u trajanju od 10 radnih dana za zaposlene i samozaposlene roditelje za jedno dijete odnosno 15 radnih dana u slučaju rođenja blizanaca, trojki ili istovremenog rođenja više djece kako bi se omogućila veća uključenost očeva u skrb o djeci i sudjelovanje u ranoj dobi djeteta, a time i potaknuli očevi na korištenje prava na roditeljski dopust. Za vrijeme korištenja prava naknada plaće predviđa se u punom iznosu osnovice za naknadu plaće, a pravo se može koristiti nakon rođenja djeteta, a najkasnije do navršenih 6 mjeseci života djeteta te se istovremeno predviđa i mogućnost korištenja prava na očinski dopust za slučaj smrti djeteta. Također se povećava i najviši iznos naknade plaće koja se isplaćuje za vrijeme korištenja prava na roditeljski dopust za zaposlene i samozaposlene roditelje sa sadašnjih 5.654 kune na 7.500 kuna te se na istovjetan način uređuje i korištenje prava na roditeljski dopust za slučaj smrti djeteta zaposlene ili samozaposlene majke.

Također se povećava naknada plaće za vrijeme korištenja prava na roditeljski dopust zaposlenog ili samozaposlenog roditelja kao prava na rad s polovicom punog radnog vremena sa sadašnjih 2.328 kuna na 3.658 kuna. S obzirom na potrebu preciznijeg uređenja i razrađivanja prekršajnih odredbi propisuju se i prekršajne odredbe za korisnike pravne osobe i odgovorne osobe, a u svrhu osiguravanja učinkovitog nadzora nad provedbom zakona. Propisuje se nadležnost inspektora tijela državne uprave koji su prema posebnim propisima ovlašteni za nadzor u vezi s radom i zapošljavanjem svakog u okviru svoje nadležnosti sukladno posebnim propisima. Ocjenjujemo da će se predložena normativna rješenja kojim se predviđa povećanje materijalnih prava proizvesti i značajan pozitivan učinak kroz poboljšanje statusa budućih korisnika koji će to pravo moći ostvariti. Financijska sredstva koja su potrebna za provedbu ovog zakona za uvođenje novog prava na očinski dopust, ali isto tako i povećanja proračunske osnovice iznose za ovu godinu 90 miliona 882 tisuće kuna, a za naredne godine 272 miliona 646 tisuća kuna na godišnjoj razini. Ono što bih htjela dodati da analizom službenih podataka o rodiljnim i roditeljskim potporama u razdoblju od 2016. do 2021. godine ukazujemo na konstantan porast broja korisnika proračunskih izdataka. Ako usporedimo 2016. i 2021. povećan je broj korisnika za 8% i prošlu godinu smo završili sa 173.444 korisnika. U ukupnom broju korisnika, broj očeva nam je porastao, točnije 2016. je bilo negdje oko 3.400 korisnika, a 2021. 8.719 korisnika. Ako gledamo udio očeva u ukupnom broju korisnika on je porastao sa 2% na gotovo 5% I upravo zato smatramo kako i uvođenje očinskog dopusta plaćenog u cijelosti u odnosu na plaću korisnika neprenosivog dijela koji se koristi, koji koristi otac u sklopu roditeljskog dopusta je vrlo značajan poticaj povećavanja muških korisnika u sklopu rodiljnih i roditeljskih potpora. Nadalje ćemo u skladu s programom Vlade RH za 2020. do 2024. nastaviti provoditi mjere koje su bitne za cilj daljnjeg povećanja visine naknade plaće za vrijeme korištenja prava na roditeljski dopust. Ovo je osobito važno kako ne bi došlo do znatnijeg pada životnog standarda za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta, ali isto tako imajući u vidu da su nedovoljno visoke razine naknada jedan od uzroka i slabijeg odaziva korištenja roditeljskog dopusta majki i očeva.

Poštovana državna tajnice lijepo je što se ova direktiva implementira, što se želi više uključiti očeve, ali isto tako problemi EU i problemi Hrvatske puno puta nisu isti i ja ću se u ovoj replici osvrnuti na jednu kategoriju koju čini mi se da smo malo predugo zanemarili, a radi se o djeci odnosno roditeljima koji imaju djecu s poteškoćama u razvoju i nekako sam očekivala da ćemo ovim izmjenama i dopunama i njihovu naknadu korigirati. To je naknada koja se odnosi na ono razdoblje od navršene 1 godine života do 8 godina života i ona iznosi nekih 2.300 nešto malo više. Imamo čak i obećanje premijera Plenkovića da će se to korigirati, pa me interesira kada se to misli i zakonski riješiti, hvala. Zahvaljujem. Vi vjerojatno govorite o dopustu roditelja za dijete koje ima teže smetnje u razvoju, koja traje u stvari do osme godine života. U ovim izmjenama to nije obuhvaćeno jer se ovdje uvodi direktiva odnosno implementira se u naše nacionalno zakonodavstvo. Ono što nama predstoji je novi Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama gdje nećemo sigurno zaboraviti tu skupinu roditelja za koje znamo da imaju doista velike probleme i da novčane naknade su doista malene. No ono o čemu moramo i dalje voditi računa da ovaj zakon obuhvaća veliki broj kategorija i jednostavno lančano se povećava ne samo ta već i neke druge kategorije koje moramo obuhvatiti u slijedećim povećanjima, a samo povećanje iznosa naknade se planira za početak slijedeće godine. Poštovana državna tajnice, moje pitanje vama je da li je moguće kad roditelj koristi pravo na rad s polovicom radnog vremena radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju da se to poslodavcu uračunava u kvotu zapošljavanja osoba s invaliditetom. Na taj način bi se poslodavci lakše odlučili ostaviti takve osobe u radnom odnosu, hvala lijepo. Dakle prava iz radnog odnosa mi ne možemo u potpunosti riješiti ovim zakonom, ovaj zakon mora se nasloniti na niz drugih zakona i Zakona o radu i dijelom surađivati sa Zakonom o socijalnoj skrbi upravo zbog ovih kategorija, ali isto tako i nekim drugim zakonima kao što je Obiteljski zakon. S obzirom na pitanje koje ste meni uputili evo ja vjerujem da ova kvota bi trebala barem na neki način biti priznata po tom, po toj osnovi, ali evo možete nam uputiti konkretno pitanje jer ne znamo o čemu se radi, ovdje ste postavili općenito pitanje, pa ćemo svakako vam na to dostaviti odgovor. Poštovana državna tajnice, ovim sada zakonom po hitnom postupku usklađujemo se sa direktivom Europskog parlamenta i vijeća vezano za očinski dopust i to je nešto šta je sasvim novo u RH i svakako je za pozdraviti, međutim ja bih htjela sada svoje pitanje usmjeriti na tu činjenicu da već po sadašnjem zakonu očevi mogu koristiti ili rodiljni dopust uz suglasnost majke ili roditeljski dopust dijelivši ga sa majkom 4+4, dakle ako se otac uključi u korištenje roditeljskog dopusta ima korištenje ukupno ova oba dva roditelja mogu biti sa svojim djetetom 14 mjeseci, to je po meni jedan benefit i to je odlično za dijete i za roditelje, ali me zanima da li imate podatke koliko je očeva to koristilo i ako niste s time zadovoljni koji su razlozi. Ja bi možda krenula od ovog zadnjeg zašto nismo s time zadovoljni, vi znate da smo mi još uvijek tradicionalna sredina gdje najveći dio obaveza i skrbi o djetetu i drugim članovima obitelji preuzimaju same majke. Ovo je nešto što je možda neću reći novina, ali nešto što će ipak očinski dopust u RH kao novo pravo omogućiti očevima da više sudjeluju upravo u skrbi o djetetu u tim najranijim mjesecima, ali isto tako da podjele i obiteljske obaveze. Ono što smo analizom podataka koji su nam dostupni jer pratimo naše korisnike uočili smo da sa povećanjem naknada koje su krenule od 2017. bilježimo i porast očeva koji su se uključili u roditeljski dopust. S tim da moram reći da onaj dio neprenosivog dijela je puno atraktivniji za naše očeve, još uvijek broj korisnika u rodiljnom dijelu, u dodatnom rodiljnom dijelu je malen. Poštovana državna tajnice dobro je naravno da ovim izmjenama zakona rastu roditeljske naknade sa ovih postojećih 5.654 kune na 7.500 međutim svjesni ste, razgovarali smo i na odboru o tome da itekako ima mjesta za dodatna poboljšanja i izmjene, pa jedno od toga je činjenica da radimo malo sve skupa u zadnji čas jel, znači do 1. kolovoza smo obavezni se uskladiti sa eu direktivom, to je prva stvar, druga stvar mi smo izabrali najmanji onaj broj dana gdje očevi mogu koristiti dakle 10 dana odnosno 15 dana. Primjeri drugih država u Europi su puno bolji, imate ne znam Austrija očev mjesec, Finska 54 dana, Slovenija 30 dana itd., pretpostavljam naravno da je to financijske prirode, ali brojni prijedlozi su vam iznijeti evo kažem i na odboru da bude recimo barem dva mjeseca i da od toga mjesec dana bude recimo obavezno, kada ćete ići u dodatne izmjene zakona koje smo vam predlagali i na odboru, a i u javnom savjetovanju, hvala. Što se tiče samog očinskog dopusta mi ga jesmo sada stavili na 10 dana i o tome smo raspravljali i na odboru da nije to zabetonirano, dakle to je dapače pravo oca koje se može i dalje povećavati. S druge strane da vi ste tu naveli Austriju, ali postoje i druge zemlje koje su uvele pravo 10 dana isto u visini plaće ne znam Švedska, Italija, koje isto tako imaju to pravo. No cilj i je očinskog dopusta da potaknemo roditelje da sudjeluju u većoj mjeri u onom drugom dijelu odnosno u rodiljnom ili roditeljskom dopustu. Ovo pravo vjerujemo da će nam u tome pomoći, vi znate da prema direktivi mi moramo poslati izvješće kolika je učinkovitost bila samog uvedenog novog prava. Poštovana državna tajnice, evo ga, vidjeli smo da je zakon stupio prvi puta 2008.g. i da je već 6 puta mijenjani, znači da se uvijek teži da se poboljša, a mi koji smo i prije rodili znamo kakva smo prava uopće imali i što smo mogli ostvariti, pogotovo roditelji koji su bili samozapošljivi, pa bi vas ja ovoga evo imam jedno pitanje vezano za ovo predloženo povećanje maksimalnog iznosa naknade plaće koje se isplaćuje za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta za zaposlene i samozaposlene roditelje sa sadašnjih 5.654 kune 20 lipa to je znači 170% proračunske vrijednosti osnovice na 7.500 kuna to je 225,5% proračunske osnovice. Ja itekako mislim da je to i dobra i demografska mjera pa bi vas molila za vaš komentar.

Dakle, tu moramo imati cijeli jedan niz mjera koji se nastavljaju na ovu potporu. Poštovana državna tajnice pozdravljamo izmjene zakona koji idu u prilog roditeljima i povećanju roditeljskih naknada i svakako prilika za očeve da iskoriste taj očev dopust od 10 dana. Međutim, smatramo da je zakon možda trebalo donijeti puno ranije, da nije trebalo čekati podne jer više niti nije pet do podne nego je podne. I zanima me također činjenica da će sa 1. kolovozom stupiti na snagu i da li će sa novim zakonom trenutni roditelji koji koriste roditeljsku i rodiljnu naknadu imati nekakve osnove za povećanje iste ili ćemo ne daj Bože doći opet do nekakve vrste diskriminacije između roditelja. Naravno da nećemo nikoga diskriminirati, po službenoj dužnosti će se svim korisnicima postojećim obračunati povoljnija naknada koja je za njih povoljnija. Isto tako tu ćemo voditi, tu vodimo računa i o onima koji su predali zahtjev, a još nisu dobili rješenje i za te korisnike će biti povoljniji uvjeti. Uvažena državna tajnice pozdravljam svaku mjeru koja će doprinijeti podizanju životnog standarda obitelji s djecom, a obzirom da se svi kunemo u mlade da su naša sadašnjost i budućnost o njima moramo posebno skrbiti. U sklopu ovih hvale vrijednih mjera trebali bi se okrenuti njima kao krajnjim korisnicima te voditi računa o tome kako su mladi, a posebno žene u lošijem položaju. Ovim zakonom propisani su uvjeti za korištenje roditeljskog odnosno rodiljnog dopusta za samozaposlene i zaposlene majke, a vezane su uz mirovinski staž i trebaju ispunjavati minimalno 9 mjeseci u kontinuitetu odnosno 12 mjeseci s prekidima u posljednjih 2 godine. Obzirom da su na početku radnog i roditeljskog staža možda bi im trebali pružiti mogućnost fleksibilnijih uvjeta, umanjiti ove minimalne propise koji su ovaj sada u ovom prijedlogu zakona i smatrate li odnosno ima li možda prostora u nekakvim izmjenama i dopunama [[Upadica: Hvala.]] poboljšati te uvjete za mlade. Hvala na pitanju, što se tiče samih uvjeta da oni su propisani kako ste ih naveli, no oni su se 2020. sa zadnjim izmjenama mijenjali. Sada su 9 mjeseci u kontinuitetu odnosno 12 sa prekidima unutar 2 godine. Prije je to bilo puno više 12 u kontinuitetu i 18 u ta 24 mjeseca. Ima li prostora, dakle ako govorimo o mladima i o budućnosti ove zemlje svakako o tome trebamo razmišljati. I ovdje vam ne mogu obećati ali u svakom slučaju vaš prijedlog ćemo uzeti u razmatranje. Poštovana državna tajnice, moje pitanje će se odnositi na očinski dopust i posvajanje. Dakle, prošle godine prema podacima ministarstva je bilo posvojeno 145 djece, pretprošle 130 što je više nego u godinama prije i što zapravo taj povećani broj posvajanja apsolutno podržavamo i sad je tema očinskog dopusta.

Odgovor. Hvala. Vi znate da što se tiče naših posvojitelja, oni koji posvajaju dijete do 8 godine imaju pravo na onih 6 mjeseci roditeljskog dijela odnosno do 18 se uzima onih 6 mjeseci prvih. Što se tiče samog očinskog dopusta mi smo vrlo jasno to propisali da je od rođenja ustvari do 6 mjeseca djetetovog života. Hvala. Hvala vam lijepa. Poštovana državna tajnice ovim se izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim naknadama povećava najviši iznos plaće koja se isplaćuje za vrijeme korištenja prava na roditeljski dopust za zaposlene i samozaposlene roditelje i kao što ste rekli dakle sa sadašnjih 5.654 na 7.500 kuna. Ja ću podsjetiti, a i sami se u svom uvodnom izlaganju rekla da je ovaj iznos u mandatu vlade Andreja Plenkovića povećavan sad po treći puta. Točnije 2016. godine ovaj iznos je iznosi 2.600 kuna, zatim je išlo prvo podizanje 2017. godine na 3.990 kuna, pa drugo podizanje 2020. na 5.654 i sada treće na 7.500 kuna i ovo je povećanje izuzetno važno koliko god se smatralo da je mali iznos [[Upadica: Hvala.]] ali je ovo izuzetno važna demografska mjera. Slijedeća replika kolegica Jeckov. Zahvaljujem. Uvažena državna tajnice već ste spomenuli međutim nije na odmet ponovno da nam pojasnite na koji način će se uspostaviti odnos između trenutno važećeg zakona odnosno prava koje se koriste i novog zakona koji je svakako povoljniji za korisnike, kao što sam rekla, nije naodmet da se to pojasni svim onima na koje će se novi zakon odnositi. Naravno da to nikad nije na odmet za ponoviti jer nama su naravno bitni naši krajnji korisnici. Korisnici koji su u tijeku korištenja, ne moraju podnositi nikakav zahtjev već će im se po službenoj dužnosti naknada uskladit sa novim zakonom. Govorim o zaposlenim i samozaposlenim roditeljima. Oni koji su podnijeli, a nisu dobili rješenje, oni će se riješiti isto u skladu sa novim zakonom po onim uvjetima koji su im povoljniji. Poštovana državna tajnice. Pa evo dosadašnjim zakonom smo imali kolektivni ugovorom da nakon rođenja djeteta otac dobije 5 dana dopusta, 5 znači radnih dana i često puta je morao koristiti odmah nakon rođenja, dan nakon rođenja djeteta, tako da često puta supruga još ne bi ni izišla iz bolnice, a to vrijeme bi prošlo, ja vjerujem evo, da će ovo sada ovih u okviru očinskim dopustom, okviru 6 mjeseci koliko sam razumio, da će se iskoristiti upravo najbolje vrijeme kada je suprug najpotrebniji djetetu, a ne da bi za to vrijeme, primjerice, iskoristilo samo za slavljenje rođenja djeteta, što je jako dobro, ali u svakom slučaju najbitnije u tom vremenu kad supruga iziđe iz bolnice i dijete da budu upravo kod nje. Naime, očinski dopust se koristi u trajanju od 10 dana i koristi se unutar prvih 6 mjeseci. Obaveza poslodavca je da korisniku omogući korištenje tih 10 dana unutar tih 6 mjeseca od rođenja djeteta do 6 mjeseca djetetovog života i mi smo tu propisali da je preporuka, naravno, za roditelje da koriste očinski dopust, a obaveza za poslodavca i ono što je razlika u odnosu na zakon koji ste spomenuli je da se ova potpora plaća iz državnog proračuna, a ovo što ste vi spomenuli je bilo na teret poslodavca, ali evo, mi vjerujemo da će poslodavci ipak zadržati i tih, i te dane jer to nam isto pokazuje koliko su onda osjetljivi za obitelj. Sljedeća replika, kolegica Puljak, izvolite. Evo zahvaljujem. Evo, loše je to što je to u zadnji čas i možda bi bilo bolje da nismo minimalno nego smo krenuli sa nekim većim brojem dana, ali evo, neke su zemlje EU poput Luksemburga reformama svog zakonodavstva čak uvele nekakve poticaje da očevi koriste ovaj, da tako nazovem, roditeljski, je li, dopust, tako su uveli nekakve financijske stimulanse, recimo čak u Bugarskoj imate slučaj da očevi imaju 30% veće naknade u odnosu na majke koje koriste isti taj dopust, pa jeste li razmišljali o tako nekakvim dodatnim stimulansima da zapravo potaknemo, je li, očeve da koriste evo i sad ovaj očinski dopust, ali i ranije ovaj roditeljski. Da, to ste dobro primijetili, da se koristi stimulansi. Samim povećanjem roditeljske naknade za korištenje roditeljskog dopusta, mi smo primijetili da je to već bio jedan od poticaja koji je, koji su, koji je natjeralo, na neki način naše roditelje, očeve da koriste i taj dio naknade. Svakako povećanje samog iznosa naknade je stimulans jer znamo da i očevi imaju često veće plaće od same majke i dogovor unutar obitelji je takav da onaj koji imaju manju plaću ustvari je i korisnik naknade no nama je cilj daljnje povećavanje naknada iz razloga da one budu dostupne i jednako da se koriste između oboje i oca i majke i da majke ne ostavljamo previše izvan tržišta rada. Plan i program u mojoj Vladi RH svakako je demografska revitalizacija, a to je jedna od mjera i strateških ciljeva za budućnost naše lijepe Hrvatske. Ovim Zakonom o rodiljnim i roditeljskim dopustima uvode se neka nova prava od plaćenog očinskog dopusta, povećanja roditeljske naknade i druga prava, iako živimo u vremenu izazova gdje su još uvijek prisutne posljedice Covida-19, krize uzrokovane ratom u Ukrajini, jesu sve veći troškovi života, ali unatoč tome, Vlada RH osigurala i planira još osigurati dodatna financijska sredstva u proračunu kako bi se ove aktivnosti mogle provoditi u djelo. Može li te to malo prokomentirati i reći da to ipak nisu mala financijska sredstva iz proračuna RH? Pa ako ćemo govoriti o ukupnom iznosu koji je isplaćen za rodiljne i roditeljske naknade od 2016. do sada, onda vidimo da je to u stalnom porastu. Naime, 2016. smo koristili za ove naknade oko 1,8 milijardi kuna, a sada koristimo, evo, 2021. isplaćeno je oko 2,8 milijardi kuna za ukupno rodiljni i roditeljsku potporu. Naravno da bez obzira na sve što se događa, jesmo, svjesni smo i situacije u kojoj smo se našli, no, moramo isto tako bit svjesni da ulaganje u roditelje je nešto što je investicija za našu budućnost, odnosno time ulažemo i u našu djecu, tako da sva povećanja koja smo najavili, mi ćemo ih i ostvarit jer to i je ustvari naša budućnost. Sljedeća replika, kolegica Vlašić Iljkić, izvolite. Zahvaljujem poštovana potpredsjednice, poštovana državna tajnice. Ovim Zakonom se povećava naknada plaće za rad s polovicom punog radnog vremena za 2328 kuna na 3658 kuna, što je dobro za poboljšanje standarda osoba sa invaliditetom i njihovih roditelja. Također, ako gledamo cjelovito probleme osoba s invaliditetom i djece sa poteškoćama, a oni su brojni, pogotovo ako uzmemo i smještajne kapacitete, da li ste predvidjeli mogućnost da pravo na rad s polovicom punog radnog vremena, koriste osobe koje vode brigu i žive u kućanstvu sa osobom s invaliditetom, odnosno sa djetetom, a da se ne radi o roditeljima.

I sami ste rekli da Zakonom o socijalnoj skrbi je predviđeno u sklopu naknade koja se isplaćuje za roditelja njegovatelja, dakle radi se o djetetu sa teškoćama u razvoju koje je primarno u sustavu socijalne skrbi. Što se tiče ovih prava, ona su namijenjena u ovom ranom dijelu otprilike negdje do 8 godine, ali ja bih tu htjela naglasiti da ovo pravo koje se koristi sa polovicom radnog vremena u sklopu zakona rodiljnih i roditeljskih potpora nema ustvari vremensko ograničenje nego da se ono koristi dok god roditelj ostvaruje ta prava s obzirom na njihov radnopravni status.

Morat ćete se zaustavit. Hvala potpredsjedniče, državna tajnice. Malo sam se bavila analizom drugih zemalja. Mi smo se odlučili za model 10 dana 100% financirano od strane države. One države koje su, imaju manje, a pročitat ću ih da ne bi neš preskočila, npr. Mađarska, Švedska, Latvija, Luksemburg, Nizozemska, Rumunjska. One su se odlučile za isti takav model kao mi samo imaju manje dana, a oni koji imaju više dana, oni su izabrali model koji kaže da će imati više dana, ali neće snositi u 100%-tnom modelu ili su to limitirali, kao što je recimo, Slovenija, kaže imat će 30 dana, ali je limitirano na 763 eura koji će dobiti netko tko je na tih 30 dana. Jesam ja u pravu kad mislim da smo mi izabrali model da budemo u sredini i da za to snosi 100% država, a ne da opterećujemo, bilo poslodavca, bilo samog čovjeka da dobiva manje novca. Sad jesmo li u sredini ili ne, evo ja bih voljela da smo malo iznad te sredine, ali u svakom slučaju naše mišljenje je da očev dopust mora biti plaćen u visini, u iznosu same plaće i to je ono s čim smo se odlučili krenuti, mislim da je to dobar put jer ovo samo, vi ste sami spomenuli da neke zemlje su se odlučile i na duže trajanja, ali ta naknada nije u potpunosti plaćena, to su iznosi 70, 80% ili je plaćen 1. tjedan ili prvih nekoliko dana i ono što je isto tako bitno, o kojim danima ovdje govorimo. Mi govorimo o radnim danima, recimo, Slovenija ima kalendarske dane, tako da postoje velike razlike. Razlike su naravno vezane i za samo stanovništvo, kulturološke i druge karakteristike. Hvala lijepa. Poštovana državna tajnice, vidimo da se radi što veće fleksibilnosti korištenja roditeljskog dopusta uvodi mogućnost korištenja onako kako se partneri dogovore, ili pojedinačno ili čak istovremeno ili naizmjenično i mislim da je to dobro. Uvođenje očinskog dopusta također je sigurno novina koja će doprinijeti što više jačanju uloge oca u tim prvim danima nakon rođenja djeteta i mislim da je to pozitivno jer su sada mnogi očevi morali uzimati godišnji odmor u te dane jer nisu mogli drugačije biti, pripomoći svojoj supruzi, pogotovo u situacijama gdje nema pomoći roditelja, mislim da je to vrlo značajno. Međutim, smatram da to neće biti dovoljno za što veće uključivanje očeva na način da što više koriste roditeljski dopust. Smatram da tu i poslodavci trebaju odigrati značajnu ulogu, a i mi i svi zajedno kao društvo trebamo slati poruke da je bitno da se očevi uključe u taj što raniji razvoj [[Upadica: Hvala.]] pa vas molim da mi kažete [[Upadica: Odgovor.]] da li ćete u tom pogledu imati još kakve mjere? Sami ste spomenuli da poslodavci su isto tako ključni partneri u cijeloj ovoj priči. Mi smo u ovom Zakonu uredili ovih 10 odnosno 15 dana očinskog dopusta no svakako u korištenju, ne samo očinskog dopusta nego bilo kojeg drugog prava, poslodavac je tu ključan čimbenik i treba prepoznati samu bit današnje obitelji i koliko je potrebno fleksibilizirati i određene uvjete rada. Evo ja ću samo kratko spomenuti, mi smo proveli, već nekoliko godina zaredom provodimo jedan natječaj Poslodavac prijatelj obitelji za mikro, male, srednje i velike poduzetnike, gdje su sami poslodavci, čak najviše i oni mali prepoznali upravo obitelj kao ključnu i bitnu i počeli su mjere u svojim malim poduzećima, svojim malim firmama usmjeravati upravo prema svojim korisnicima, tako da smo ove godine imali prvi puta da su radnici [[Upadica: Hvala.]] nominirali svoje poslodavce. Prije svega, želim pohvaliti ovu mjeru koju ste prepoznali, mlade ljude na državnoj razini. Mlade ljude koji žele osnivati obitelj, osnovati, sigurno da je to jedna mjera koja daje jedan poticaj i sva ta povećanja koja ste, ovih nekoliko godina uspjeli napraviti, evo želim i vjerujem da će to duboko i u ovom dijelu očevi ući u jednu novu situaciju da mlade ljudi imaju jedan drukčiji poticaj i da je to partnerstvo dvoje mladih ljudi, imaju jedan drukčiji sustav i kao otac, evo baš se uistinu se radujem, a raduje me i činjenica i vjerujem evo, da ćete i poticaj dati vlasti Grada Zagreba da uistinu dobiju jednu novu poticaj uključivosti i ne rušenja na mladim obiteljima, na obiteljima koji grade Hrvatsku.

Lokalna samouprava mora nam isto tako biti partner u kreiranju određenih mjera iz vrlo jednostavnog razloga jer je lokalna samouprava najbolje prepoznaje svoje stanovništvo i potrebe svog stanovništva i to koristi u donošenju mjera. Poštovana državna tajnice, preokretanje demografskih trendova sigurno je jedno od najvažnijih pitanja oko kojeg bi bilo dobro da imamo društveni konsenzus. Uvjerena sam da upravo ove izmjene i dopune zakona će u ovom visokom domu dobiti jednoglasnu podršku. Međutim, osim ovog zakona baš središnji državni ured kao i vlada nizom mjera žele ojačati obitelj stoga imamo i populacijske, ali i porezne, socijalne i stambene mjere. Samo kad je u pitanju poboljšanje materijalnih uvjeta u vrtićima preko 500 vrtića dobili su određene iznose sa kojima su se ili gradili ili rekonstruirali i renovirali i slično.

Što se tiče samog ureda, ured je horizontalan i mora surađivati sa svim ostalim resorima. Ja bi samo napomenula nekoliko mjera koje su se provodile od 2016. do danas i koje su se u stvari uvele. Od onih mjera koje su bile usmjerene na aktivne politike zapošljavanja, zašto sam krenula odovuda, ako pogledamo mlade ljude oni vrlo jasno verbaliziraju svoje probleme, a to su obrazovanje, zapošljavanje, tržište rada, stanovanje kako bi mogli formirati svoje obitelji. Zatim tu su porezne olakšice na mlade ljude, za mlade ljude do 25 i do 30 godine odnosno u potpunosti i u 50%-nom iznosu, snižena stopa PDV-a za dječju hranu, sjedalice, pelene, besplatni udžbenici, ulaganja u stambeno zbrinjavanje recimo kroz APN-ov sam sustav potpora u smislu stambenog zbrinjavanja i sufinanciranja kredita [[Upadica: Hvala.]] veliki broj djece oko 5, više od 5.000 djece kroz tu potporu prođe. Poštovana državna tajnice Josić, kad govorimo o roditeljskoj naknadi odnosno o drugih 6 mjeseci nakon što se dijete rodi onda u stvari govorimo o naknadi koja je unatrag 5,5 godina povećana za skoro 5.000 kuna u mandatu ove vlade i na tome vam ja državna tajnice čestitam. Dakle, ona je sa 2.600 kuna povećana ovim izmjenama i dopunama zakona za 7.500 kuna. To me iznimno raduje i veseli.

Izvolite. Pa evo zahvaljujem vam na poštovana zastupnice, da ovo je pravo koje je nužno za uvesti i u smislu očinskog prava koje je novo pravo kod nas od tih 10 odnosno 15 dana za blizance, treće, trojke i one obitelji koje dobiju u isto vrijeme više djece. Ono što je možda u ovom svjetlu u kojem ste htjeli me vjerojatno i pitati mladih ljudi koliko će ta mjera biti poticajna za mlade obitelji, ja vjerujem da hoće iz vrlo jednostavnog razloga jer u današnje vrijeme doista je privilegija da u vrijeme rođenja djeteta oba roditelja budu zajedno kod kuće i da se o njemu brinu. Poštovana državna tajnice hvala vam na uvodu i ono što mogu reći ispred SDP-a da je sigurno da svaki ovakav iskorak smo spremni podržati i na njemu čak i čestitati. No, ono što bismo voljeli dobiti kao odgovor je zašto smo izbjegli rješavanje pitanja naknada za blizance i za tamo gdje imamo troje i više djece, što ćemo s onim poslodavcima gdje ima roditelj mogućnost raditi na pola radnog vremena, a imamo nekih prijava da ih onda svjesno šalju van mjesta prebivališta na rad pa to ne ispade 4 sata nego više sati.

Što se tiče samih poslodavaca ovdje smo propisali i mogućnost da se svaki korisnik nadležnom inspektoratu obrati jer ako imaju pravo, a to je njihovo zakonsko pravo na polovicu radnog vremena onda to pravo trebaju i koristiti. Ovo drugo što ste me pitali dakle u sklopu, ako me pitate samo u sklopu ovog zakona za roditelje koji imaju blizance, treće i svako slijedeće dijete planirano je povećanje naknade. Mislim da se tu možemo svi složiti da je naknada od 2.300 prilično malena. Ono što ćemo dalje planirati, unaprijedit ćemo ovaj zakon ali potpora nije jedino što možemo dati i što možemo propisati ustvari našim stanovnicima već i cijeli niz usluga i suradnja sa lokalnom, regionalnom samoupravom je tu izuzetno bitna. Poštovana državna tajnice sva istraživanja pokazuju da će očevi vrlo rado koristiti roditeljski dopust ukoliko imaju adekvatnu naknadu za izostanak s posla i kompenzaciju onoga što u svijetu rada u financijskom smislu gube. E sad, ovo je plemenita intencija, međutim mi smo svjedoci toga da je izostanak delimitiranih naknada odnosno još uvijek postojanje gornje granice koja definira naknade vrlo često prepreka u korištenju punih roditeljskih dopusta i bojim se da bi se to moglo dogoditi i ovdje jer su očevi upravo ti koji češće nažalost bolje zarađuju i ovo bi ih moglo odmaknuti.

Ja vam ne mogu reć da smo mi odustali od toga, ali evo samim time što smo već tri puta povećali ove naknade vrlo jasno govorimo u tom smjeru da ta naknada mora bit veća i da mora bit prihvatljiva i majci i ocu. Ja sam spomenula već u početku kako je samo povećanje od 2017. na samo 3.900 kuna već potaknula jedan dio očeva koji su se odlučili na korištenje roditeljske naknade, a svako slijedeće povećanje blago povećava taj udio očeva. Evo ja vjerujem da će i ovo sada povećanje ipak potaknuti naše očeve uz sam očinski dopust da nastave koristiti roditeljski dopust i samo iz činjenice da smo ga maksimalno fleksibilizirali i dobili su ta dva mjeseca neprenosivog dopusta koji mogu samo očevi koristiti. Hvala lijepo, gđo. državna tajnice vi se možete malo sada opustit na svom mjestu prije nego krenemo u Sisak i počinjemo sa, ići ćemo zajedno, počinjemo sa raspravom u ime klubova, prvi je Klub zastupnika SDP-a, kolegica Sabina Glasovac će govorit. Poštovana državna tajnice dobar dan još jednom sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege. Razlog donošenja ovog zakona je obveza države da se do 2. kolovoza ove godine, znači za 20 dana uskladi s Direktivom 2019/1158 Europskog parlamenta i vijeća koja je donesena prije 3.g. znači 2019. Navedena direktiva govori o ravnoteži između privatnog i poslovnog života kojom se treba osigurati provedba načela ravnopravnosti žena i muškaraca s obzirom na njihove mogućnosti na tržištu rada, ali i ravnopravnu podjelu prava i obveza skrbi između oba roditelja. Do 2. kolovoza 2024. moramo se uskladiti s direktivom u pogledu plaće ili naknada plaće za posljednja dva tjedna roditeljskog dopusta, nadam se da taj dio nećemo isto raditi ovako 20 dana prije isteka roka. Navedena direktiva jasno propisuje da države članice moraju osigurati da svaki zaposleni radnik odnosno radnica ima pojedinačno pravo na roditeljski dopust u trajanju od 4 mjeseca od čega su dva mjeseca neprenosiva i to nevezano uz radnopravni status roditelja, naglašavan nevezano uz radnopravni status roditelja. Ovaj zakon u čl. 9. kojim se mijenja čl. 13. i st. 3. i 4. je u neskladu s direktivom jer se pravo oca na korištenje roditeljskog dopusta uvjetuje rodnopravnim statusom majke i pravima koje je ona koristila ili za čije korištenje je ispunjavala uvjete. Time se mimo duha direktive diskriminiraju očevi u odnosu na majke jer majke odnosno žene za razliku od očeva mogu dopust koristiti neovisno o radnom pravu statusa očeva. Drugo, sustav roditeljskih potpora bi trebao biti u interesu djeteta uvažavajući stvarnost koja sadržava različite obiteljske i životne prilike. Ako se ovim propisom uređuju prava roditelja i njemu sličnih osoba nedopustivo je da se zakonom ne obuhvaćaju sve vrste obitelji, partnerstva i korisnika. Pri tom mislimo na bračne i izvanbračne, životne partnere i partnerice, jednoroditeljske obitelji i u određenim slučajevima i druge osobe koje žive u zajedničkom kućanstvu. U praksi se javljaju situacije da biološki otac više nije prisutan odnosno ne živi s majkom djeteta, a njezin bračni odnosno izvanbračni drug ili životni partner ili partnerica žive u istom kućanstvu i u naravi stvarno skrbe o djetetu svakodnevno. Ne možemo se praviti da takve situacije ne postoje i te situacije iako možda iznimne moramo obuhvatiti zakonom i propisati mogućnost prenosivosti tog prava na navedene osobe, te omogućiti dostupnost ovog prava onima koji zaista skrbe o djetetu. Pri tom treba uzeti u obzir činjenicu da se ponekad očinstvo utvrđuje na temelju priznanja, te da formalne procedure ne smiju utjecati na odgodu početka korištenja prava. Isto tako smatramo da pravo na očinski dopust ne bi trebalo biti dostupno odnosno da bi trebalo biti dostupno i posvojiteljima i udomiteljima, te ostalim osobama kojima je dijete povjereno na skrb posebno ako se posvojenje odnosno povjeravanje na skrb događa unutar prvih 6 mjeseci djetetova života. Pravobraniteljica za djecu je također upozorila da treba razmotriti proširenje dobne granice za korištenje roditeljskog dopusta i za djecu koja su posvojena nakon osme godine života, što bi u jednu ruku bio motivirajući faktor za posvojenje ove skupine za koju znamo i kažemo pod navodnicima da je teže posvojiva, ali primarni cilj i primarni razlog bi bio taj jer je kod te djece prilagodba na nove životne uvjete puno dugoročnija, složenija i treba otvoriti mogućnost da posvojitelj bude uz dijete i nakon isteka posvojiteljskog dopusta. Četvrto, poseban slučaj su jednoroditeljske obitelji koje su u odsustvu partnera ili partnerice u drastično nepovoljnijem položaju u odnosu na sve druge. Samohrani roditelj ima manje dopusta nego roditelj u braku, a s obzirom da sam skrbi o djetetu za njega ili nju bilo bi povoljnije da ima mogućnost dopusta u barem jednakom trajanju kao i osobe koje skrbe o djetetu zajedno s partnerom ili partnericom. Roditeljima iz jednoroditeljskih obitelji bi trebalo isto tako omogućiti korištenje čitavog dopusta uključujući dva inače neprenosiva mjeseca da samohrana majka odnosno otac imaju pravo koristiti dopust u maksimalnom propisanom trajanju do 8 mjeseci, proširiti krug osoba na koje se može prenijeti dva mjeseca dopusta na osobe iz šire obitelji ili osobe koje žive u istom kućanstvu. Istraživanja pokazuju da će očevi koristiti dopuste, to je ovo što sam vam rekla u replici, samo ako imaju kompenzaciju na izostanak s posla i nadoknadu adekvatnih prihoda. Mi pozdravljamo povećanje maksimalne visine iznosa naknada na 225% proračunske osnovice mjesečno, međutim držimo nužnim ukinuti gornju granicu naknade za roditeljski dopust odnosno delimitirati konačno naknade. To je između ostalog bilo i vaše predizborno obećanje. U slučaju da ga odlučite i dalje ne ispunjavati i da inzistirate na ostanku gornje granice smatramo da nju nikako ne bi trebalo vezati uz proračunsku osnovicu kao što je slučaj sada nego uz prosječnu plaću u Hrvatskoj, potpuno je jasno zašto. Proračunska osnovica se ne indeksira s troškovima života i već dugi niz godina se ne mijenja. Uz to u praksi se često događa to da očevi ne koriste pravo na roditeljski dopust i dva mjeseca dopusta prenose na majke upravo iz financijskih razloga jer nerijetko imaju veće plaće od svojih partnerica. Na to upozoravamo već godinama. Prosječna plaća je realniji indikator stvarnog stanja i potrebno je naknade vezati uz upravo taj parametar ne samo kod utvrđivanja gornje granice naknade za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta u polovici punog radnog vremena nego isto pravilo primijeniti i kod korištenja prava na rad u polovici punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta. Problem niskih naknada javlja se i kod roditelja osiguranih na temelju drugog dohotka odnosno ugovora o djelu ili autorskog prava i roditelja poljoprivrednika koje je zakonodavac svrstao u istu kategoriju kao nezaposlene roditelje te propisao da za vrijeme korištenje prava na rodilju i roditeljsku poštedu od rada imaju pravo na 70% proračunske osnovice mjesečno iako za razliku od nezaposlenih roditelja sami uredno plaćaju doprinose i imaju veće prihode. Takva odredba se ne čini smislenom i pravednom te bi ova skupina roditelja trebala imati tretman kao i zaposleni roditelji. Ako to nije moguće onda i tu treba ići u smjeru približavanja ili izjednačavanja visine njihove naknade s prosječnom zaradom navedenih osoba. Posebno oštećena kategorija su paušalni obrtnici odnosno obrtnice kojima se visina naknade određuje prema osnovici za plaćanje doprinosa te iznosi 2.937 kuna mjesečno tijekom cijelog rodiljnog ili roditeljskog dopusta ako ga koriste u punom radnom vremenu. Iako imaju više prihode naknade su im minimalne te ih u praksi onemogućuju da koriste dopust sa, dopuste u pravom smislu. Iako pozdravljamo i povećanje naknade na maksimalno 110% proračunske osnovice mjesečnu u prvom slučaju nelogičnim vidimo to da se isto pravo ne primjenjuje i na korisnike iz Članka 16, a drugo smatramo da bi svrsishodnije bilo to da se ova dva prava o iznosu naknade usklade na način da iznose 50% prethodno ostvarene plaće prihoda i na način da budu dostupna svim kategorijama roditelja. Ako to nije moguće onda učiniti sustav pravednim jer ako naknada za puno radno vrijeme iznosi 225,5% proračunske osnovice onda bi bilo logično da je naknada za roditeljski dopust u polovici punog radnog vremena polovica od tih 225,5 odnosno 112,75%, a ne kako ste predložili 110% proračunske osnovice mjesečno. To nije polovica. Dalje, roditelji koji koriste pravo na dopust radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju dva puta su zakinuti. Prilikom izmjena zakona 2017. godine, ali i usklađenja 2020. kada su značajno povećane sve naknade zajamčene istim zakonom, naknada za korištenje prava na dopust radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju povećana je samo simbolično sa 65% na 70% osnovice. Istovremeno su sve druge naknade povećane za 20%, a neke i za 40% osnovice. Ovo pravo od iznimne je važnosti za skrb o djeci s teškoćama u razvoju, to ne treba posebno naglašavati. Svima je nama to jasno i mišljenja smo toga kako iznos ove naknade nužno mora pratiti povećanje drugih srodnih naknada iz zakona kao i realno povećanje troškova života kojemu gotovo svakodnevno svjedočimo. Dalje, ono što istraživanja pokazuju je da plaćeni dopusti u trajanju od oko godinu dana vode pozitivnijim učincima vezanim uz sudjelovanje i položaj žena na tržištu rada te dobrobiti djece. Dobro se plaćenim dopustima smatraju oni dopusti koje prati zamjenska stopa dohotka od 80% ili više prethodne plaće, fleksibilna mogućnost korištenja roditeljskih dopusta, pravo na rad u nepunom radnom vremenu, jedan dan u tjednu ili rascjepkani u više dijelova nužno ne doprinose boljem usklađivanju obiteljskih obveza i plaćenog rada te da on njih koristi ima primarno samo radno okruženje. Situacija u kojima su očevi koristiti kao roditeljski dopust rad u nepunom radnom vremenu ili kao jedan dan u tjednu nisu doprinijeli većoj rodnoj ravnopravnosti u skrbi. I istraživanja pokazuju također kako roditelji s nesigurnim ili nestabilnim radnim karijerama često ostaju bez prava na pune roditeljske naknade jer ne mogu ostvariti uvjet prethodnog staža osiguranja npr. 12 mjeseci neprekidno prije početka dopusta. I bilo bi dobro da se prije odlaska u ovaj zahvat, ali ovo to govorim i zbog pripreme novog zakona da pogledate jednu analizu nastalu u sklopu projekta radnica rodna jednakost u svijetu rada kojega provodi CEST i u partnerstvu s pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova i najstarijom islandskom organizacijom za ženska prava.

Izvolite. Hvala predsjedavajući. Poštovani gospodine Bukarica, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege i hrvatska javnosti, jedna od glavnih osobina suptilno nesigurnih ljudi je hvalisanje. Zapravo ono što cijeli dan ovdje u sabornici slušamo. Hvalimo se s čime? Što smo narodu vratili samo dio onog što smo uzeli.

Ostaje nam pitanje postotno povećanje ovih naknada koliko je manje od povećanja koštanja mjesečne košarice. I mogli bismo mi to tako nabrajati u nedogled, ali volim kad ljudi pokušavaju jer da se davno počelo pokušavat vjerojatno danas ne bismo imali demografsku kataklizmu kakvu imamo i kakvoj svjedočimo. Ono što mi je odmah na prvu drago je super da su se prepoznali ili da se shvatila važnost očeva u životu određenog djeteta. Ono što također što me raduje da je ova naknada u drugih 6 mjeseci solidna i da velika većina žena iz, koje su u radnom odnosu će zasigurno ostati tamo gdje sigurno su u tom vremenu najpotrebnije, biti majke, biti odgojiteljice u svojoj obitelji. Ono na čemu ću koncipirat, ono što ću vam danas državna tajnice reć i to ne vama osobno, vama sam zahvalan jer sjedite tu, slušate, bilježite i ne bi bilo dobro da vi budete topničko meso bilo kome ovdje od nas. Jedan sam od njih i ono što sigurno u ovoj državi je neću reć nakaradno, ali je daleko od nekakvog statusa kojeg bismo mogli okarakterizirati kao onim koji je ljudski, kao onim koji vodi računa o čovjeku, to definitivno nemamo, reći ću vam i u čemu. Dakle ako krenemo od samog porodiljnog dopusta od 6 mjeseci kojeg netko treba iskoristiti do 18.g., mislite li da je dovoljno 6 mjeseci za razvijanje osjećaja privrženosti, ključnog osjećaja koje određeno dijete koje je došlo u određenu obitelj treba razviti, ključnog osjećaja koji postaje poluga za odrastanje i formiranje u zdravu osobu. Kad bih vam i tu mogao staviti kvačicu onog gdje vam je definitivno ne mogu staviti jest rodiljni dopust za posvojitelje do navršene osme godine djetetovog života. Ono što vas pitam je što kad netko posvoji dijete od 10.g., što kad netko posvoji dijete od 12.g., što kad netko posvoji dijete od 13.g. i dok vas dvije to raspravite međusobno ja ću vam nabaciti na forhend još jednu stvar. Koliko košta državu rodiljna naknada za posvojeno dijete od 2.500 kn? Znate što imamo trenutno, ako je biološki roditelj iskoristio rodiljnu naknadu od države posvojitelj je ne može iskoristiti na administrativno novo stvorenje.

Kad i dok se ideološki raspravljamo tko bi mogao posvajati, a tko ne bi, kome odgovara u našoj Hrvatskoj stanje da imamo preko 1.500 educiranih posvojitelja, educiranih posvojitelja koji su prošli ono što bi vjerojatno trebao svatko od nas, psihološku procjenu mentalnog zdravlja, mentalnog stanja. Tih 1.600 posvojitelja stoji u registru dok istovremeno imamo pretrpane domove sa 4.800 djece. Znam da možda se to ne tiče vas i spomenuo sam da nije upućeno vama, ali mi ne možete reć da niti vi, niti bilo tko od kolega koji sjedi sa desne strane ove sabornice ne može na ove brojke utjecat i to već cijeli niz godina. Mi od 2015. imamo jednak postotak posvojenja u onom kojeg imamo u 2021., mi od 2015. do 2021. imamo udvostručen ako ne i utrostručen broj djece u domovima u koje se primaju samo hitni slučajevi. Što je hitni slučaj, kad je djetetu ugrožen život i iz te dimenzije govorim da ovo nije vrijedno pljeskanja. Istina je da će, mjere koje vi donosite ovdje trebale su bit donesene davno, ali bolje ikad nego nikad. Ali ne razumijem da u sklopu ovih izmjena ostavljate jedan cijeli niz nelogičnosti, dakle nelogičnosti koje su mogle biti promijenjene, mogle su biti izmijenjene, a nisu. Nisu jer očito u našoj Hrvatskoj ovakvo stanje nekome odgovara, očito u našoj Hrvatskoj odgovara stanje da se curice iz određenog doma u Slavoniji podvode i onda ćemo se uredno ustat, pogledat u ogledalo i ako smo vjernici prekrižit se i otić na svetu misu, ako nismo vjernici opet ćemo se pogledat i promislit o svome danu, vidjet što smo napravili dobro i vjerojatno ćemo uvečer leć zadovoljni sa onim svojim bahatim ja, ja koji je izgubio svaki korak dragi ljudi sa stvarnosti. I možda vam ovo, završit ću, može zvučat populistično ovako ili onako, ja vam ovo govorim iz srca i govorim iz ljudske želje da ovo stanje promijenimo i zato nam ne treba puno, ne treba nam silna pamet nikome ovdje od nas. Vama ponovno čestitam i zahvaljujem na ovom dobrom što ste ovdje donijeli, nemam s tim problem, no najavili ste da ćete ić u jednu sveobuhvatnu izmjenu spomenutih prava. Ja se radujem ljudski i očekujem da ste napravile bilješke, a i da ih niste napravile, znate to i da ćete svojim autoritetom i vi i kolege, a i ja se stavljam na raspolaganje bez imena i prezimena u svemu što znam, al ajmo barem u ovom najbazičnijem, najelementarnijem dijelu promijeniti sustav, to sigurno možemo, hvala vam. Sljedeći na redu je Klub zastupnika Hrvatskih suverenista u ime koga će govoriti uvažena zastupnica Vesna Vučemilović, izvolite.

Ovim izmjenama se usklađuje nacionalno zakonodavstvo radi prenošenja Direktive o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i pružatelja skrbi. Novina je, kao što je poštovana državna tajnica i rekla, uvođenje novog prava, plaćenog očinskog dopusta u trajanju od 10 dana za zaposlene i samozaposlene roditelje. Nadalje se povećavaju i naknade plaće za vrijeme korištenja prava na roditeljski dopust. Navodi se kao razlog povećanja ovih naknada kako je demografska revitalizacija strateško pitanje budućnosti Hrvatske te je nastavak rada na preokretanju negativnih demografskih trendova i boljeg položaja obitelji jasno definiranom pronatalitetnom politikom. Moramo se zapitati svi zajedno je li to dovoljno i može li samo Središnji državni ured za demografiju bez međusektorske suradnje i potpore svih ostalih ministarstava uistinu napraviti nešto na strateškoj razini. Ja ću se u svom izlaganju osvrnuti na ono što je bit ovog Zakona, a to je demografsko stanje odnosno demografska devastacija Hrvatske jer u Hrvatskoj su danas gotovo svi demografski pokazatelji negativni i oni ukazuju na ulazak u klasični demografski slom. Udio starijih od 65 godina rapidno raste, smanjuje se udio mlađih od 14 godina, smanjuje se udio radno sposobnog stanovništva i ubrzano se smanjuje broj stanovnika u ruralnim krajevima.

Tome treba pribrojiti negativan migracijski saldo, mi smo od ulaska u EU u samo 5 godina samo u Njemačku je otišlo 10 puta više ljudi, znači to je prvih 5 godina nakon ulaska. Danas Hrvatsku napuštaju mladi i visokoobrazovani ljudi što dugoročno vodi siromašenju i gubitku socijalnog kapitala te ugrožava sustave od mirovinskog i zdravstvenog preko obrazovnog do sustava sigurnosti. Danas je to i sigurnosno pitanje jer nam se rapidno prazne pogranični krajevi. Što se navodi kao glavni razlozi iseljavanja? Nedostatak pravne sigurnosti, ekonomski prosperitet, mogućnost profesionalnog razvoja, zatim nesposobno državno vodstvo, nesposobna vodstva političkih stranaka, skupa i loša organizirana država, kriminal, bankarska pohlepa, neučinkovito pravosuđe, korupcija. Znači problem nije jednoznačan pa ga nije ni jednako tako, lako riješiti. Ono što želim istaknuti, to je da ulazak u EU 2013. g. nisu pratile mjere koje bi ublažile iseljavanje u razvijenije državne EU kao što je to bilo u nekim drugim državama, pa je tako Vlada Zorana Milanovića tada uvela zabranu zapošljavanja u javnom sektoru, što je dovelo do iseljavanja zdravstvenih djelatnika, a sa posljedicama tih odluka suočavamo se i danas kada nam nedostaju u zdravstvenim ustanovama medicinske sestre, liječnici i općenito djelatnici u zdravstvu. Sve navedeno kod naših stanovnika stvara mentalitet nemoći i mirenja sa ovim demografskim slomom, stoga i ovi napori u ovim izmjenama i dopunama su nešto što treba pozdraviti jer treba krenuti u tom smjeru, pa makar i sada, bez obzira što demografi kažu da nam je 5 do 12 već odavno prošlo. Neslavni vrh ljestvice po broju iseljenih drže upravo slavonske županije pa stručnjaci procjenjuju kako je u Slavoniji i Baranji više od 100 tisuća praznih kuća sa svim pratećim objektima i gospodarskim sadržajima. Osječko-baranjska županija bilježi u proteklih 10 godina prema zadnjem popisu stanovništva nominalno najveći pad broja stanovnika, malo više od 45 tisuća, a Vukovarsko-srijemska županija najveći pad u postotku, nekih 19%, ako se ne varam. Malo smo čuli od vladajućih proteklih tjedana kako je kod nas u Slavoniji i Baranji sjajno, situacija je sve bolja i bolja, ali evo, pitajte seljake što misle o otkupnoj cijeni pšenice od 2 kune i 20 koja je najniža od svih država u okruženju. Mnogi razmišljaju hoće li uopće ići u jesensku sjetvu. No, vratimo se ovom materijalu koji je pred nama i kao što sam već rekla, za ovo je uistinu već prošlo odavno 5 do 12. No, naravno nikada nije kasno, ove promjene treba pozdraviti i moram napomenuti da bi mi uistinu ove nagomilane probleme riješili i stvarno krenuli u demografsku revitalizaciju, nisu nužne samo promjene koje može pokrenuti Središnji državni ured za demografiju. Nama su nužne i promjene porezne politike koja će privući investicije u ruralna područja i ostanak stanovništva jer danas struktura i broj stanovnika u određenim županijama postaju ograničavajući čimbenik rasta. Navest ću vam samo primjer grada Osijeka u kojem se snažno razvija IT industrija i kojoj kronično nedostaje kvalificirane radne snage. Nama je samo prošle godine 1700 informatičara otišlo u inozemstvo, vjerojatno i porezna presija prema paušalcima je dala svoj obol tome. Iz svega navedenog, očigledno je da je ovo uistinu tek početak i kao što sam rekla, dobrodošle su ove izmjene, no neće riješiti ovaj ozbiljan problem demografskog sloma kojem svjedočimo. Ono što Vlada RH mora učiniti i to pod hitno, to je da demografska problematika mora biti postavljena kao strateško pitanje od nacionalnog značenja, o kojima ovisi opstanak države i očuvanje opstojnosti naroda jer upravo je stanovništvo temeljna osnova za izradu društvenih, gospodarskih, prostornih i regionalnih planova. Nužno je odmah krenuti u konkretnu populacijsku politiku i mjere kroz uvođenje naknade za svako novorođeno dijete na nacionalnoj razini trenutno imamo jednu šumu različitih propisa na razini jedinica lokalne samouprave gdje svaka to rješava na način kako misli da je najbolje. Zatim doplatak za svu djecu u Hrvatskoj, besplatan gradski ili prijevoz do škole za svu djecu te porezne olakšice za sve županije koje imaju pad stanovnika viši od 10% Naravno trebalo bi uvesti i porezne olakšice za mlade kod rješavanja stambenog pitanja APN nije polučio čak ono što je trebao, čak i iz Europske komisije upozoravaju da trenutno ima vrlo negativan utjecaj na tržište nekretnina. Sve su to mjere koje demografi predlažu već godinama i uistinu nije potrebno ništa izmišljati već primijeniti ono što se pokazalo i u drugim državama kao učinkovito. Kažu kad je useljenička politika u pitanju treba vidjeti što rade Irska i Poljska. One su od iseljeničkih države postale useljeničke, a kada je u pitanju pronatalitetna politika vidjeti što radi Mađarska, nije daleko treba samo pogleda malo sjevernije. Ono što je ključno naravno to je politička volja za provedbu koja još uvijek nije na onoj razini na kojoj bi trebala biti. Osobno se nadam da su ove izmjene i dopune ipak početak ozbiljnog pristupa demografskim mjerama koji nam je nužan ako želimo zaustaviti ove negativne trendove. Klub Hrvatskih suverenista će podržati ove izmjene i dopune kao naznaku pozitivnih promjena u demografskoj politici i nadamo se da će ova tema dobiti značaj koji joj pripada i da će ovom problemu konačno pristupiti ozbiljno i sustavno, ne samo na razini Središnjeg ureda za demografiju nego i na razini svih ostalih ministarstava poglavito Ministarstva financija. Hvala vama zastupnice Vučemilović. Nastavljamo s klubovima, Klub zastupnika IDS-a je slijedeći koji će iznijeti svoj stav. Izvolite. Poštovana potpredsjednice, kolegice i kolege, danas je pred nama Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama. Možemo reći da smo konačno dočekali njegove predložene izmjene jer se već godinama apelira na vladu i resorno ministarstvo da se roditeljima na roditeljskom dopustu poveća naknada što je istina učinjeno 2017. i 2020., ali ne u dovoljnoj mjeri. Klub IDS-a pozdravlja predloženo povećanje naknade sada kada inflacija doslovno divlja i kada smo u globalnoj krizi jer svako povećanje naknade roditeljima je od iznimne važnosti pogotovo kad uzmemo u obzir da su cijene hrane, odjeće, obuća pa i potrepština za djecu u stalnom porastu. Voljeli bi vjerovati kako ovaj zakon dolazi danas u raspravu jer je ministarstvo napokon odlučilo saslušati navedene apele roditelja, ali ipak tome nije tako. Ove se izmjene i dopune predlažu danas po hitnom postupku i to isključivo radi usklađivanja sa EU i radi činjenice kako je rok za prenošenje EU direktive u naše zakonodavstvo 2. kolovoz 2022. Dokaz u prilog toj tezi je činjenica kako u ovoj godini nedostaju proračunska sredstva koja bi pokrila trošak implementacije ovih izmjena zakona. Naši demografski trendovi toliko su loši i zabrinjavajući posljednjih godina da smatramo kako je to trebalo napraviti već davnih dana, no što je tu je. Čekali smo signal EU-a, ali dobro kako se kaže bolje ikad nego nikad. Nažalost posljednjih godina znalo se događati da je majka nakon navršenih 6 mjeseci djeteta prekidala roditeljski dopust i vratila se na radno mjesto upravo zbog velike razlike između plaće i naknade. Osim toga i očevi su izbjegavali koristiti roditeljski dopust isto tako zbog vrlo niskih naknada i zbog velikih razlika između plaća i naknada. I tako su roditelji umjesto da u najranijoj životnoj dobi djeteta budu s djetetom morali tražiti druga rješenja poput baka servisa ili nekih drugih načina jer jednostavno financijski si nisu mogli priuštiti ostanak na roditeljskom dopustu. Naknade na roditeljskom dopustu zaista su preniske i često bi dovele do pada životnog standarda upravo tih djetetovih potreba u smislu higijenskih ali i ostalih potreba, a život je svakim danom sve skuplji. Upravo zato IDS podržava povećanje naknade za vrijeme roditeljskog dopusta s dosadašnjih neto malo više od 5.600 kuna na 7.500 kuna. Ostaje nam samo vidjeti hoće li to proaktivno djelovati u smislu stvaranje pozitivne obiteljske politike i poboljšanja demografskih trendova. Nadamo se da hoće. Moram svakako pohvaliti prenošenje EU direktive da se očevima omogući plaćeni očinski dopust u trajanju od 10 dana za zaposlene i samozaposlene roditelja. Nažalost dugo se čekalo na to pravo jer znamo da dosada nije zakonom bilo utvrđeno pravo oca na očinski dopust. Dosada su očevi većinom morali uzimati godišnji odmor kako bi u prvim danima djetetova života mogli biti uz svoje supruge odnosno partnerice i dijete odnosno djecu. Smatramo da je uvođenje ovog prava vrlo bitno zbog uključivanja očeva u skrbi u onoj najranijoj dobi djeteta ali kao što sam rekla to je jako bino i za majku da ipak u prvim danima oporavka ima potporu što onu fizičku u obliku neke konkretne pomoći za skrb i njegu djeteta, što i onu psihičku. Moram se osvrnuti i na činjenicu da u današnje vrijeme sve više očeva uzima roditeljski dopust što je pohvalno kao što sam već rekla zbog sudjelovanja u skrbi od najranije dobi djeteta odnosno djece. Dobro je što se je prestalo na to gledati s čuđenjem jer ima dosta primjera gdje su poslodavci bili u najmanju ruku zatečeni takvom odlukom oca jer je nažalost uvriježeno pravilo da majka bude s djetetom. Potrebno je to i dalje mijenjati kako kroz zakonske norme tako i kroz svijest današnjeg društva. Nadamo se da će se u budućnosti i povećati broj dana, da neće biti samo minimalno 10 koliko je sada namijenjeno za očeve. Također nadamo se da će uvođenje očinskog dopusta postati i najnormalnije da očevi odlaze i na roditeljski dopust, a ne samo ovaj u trajanju od 10 dana. Također dobro je što država je preuzela obvezu financiranja očinskog dopusta jer znamo da je bilo govora da će možda taj dopust morati financirati poslodavci, a za to ne znamo koliko bi baš naišlo na plodno tlo. I da rezimiramo, pozdravljamo izmjene zakona koji idu u prilog roditeljima na način da im omogućuju veće roditeljske naknade i plaćeni dopust za očeve, ali smatramo da su ove izmjene samo jedan manji korak prema poboljšanju demografske strukture jer je proces dugotrajan i složen, a zahtjeva izmjene još nekoliko zakona, propisa, uredbi i drugoga, dok je najvažnija promjena koja nam je neophodna promjena percepcija roditeljstva u društvu i na tome moramo svi zajedno raditi, hvala. Slijedeći je Klub zastupnika Centra i GLAS-a, u ime tog kluba govorit će uvažena zastupnica Anka Mrak-Taritaš, izvolite.

Pred nama je u hitnoj proceduri izmjena i dopuna Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama. Zašto je u hitnoj proceduri? Zato što postoji jedna direktiva EU koja se treba preuzeti, postoji rok, imamo saborsku stanku i da bi se taj rok mogao ispoštivati mi imamo u hitnoj proceduri. Mi oporbeni zastupnici često dajemo određene prijedloge, često govorimo o tome i od vladajućih onako jednom lakoćom ti prijedlozi budu odbijeni. Postoji jedna uzrečica koja kaže da nešto, zašto negdje kasnite, ne zato što je nešto daleko nego zato što ste kasno krenuli, pa dopustite da vas s ove govornice podsjetim na zakonski prijedlog br. 644.

Naravno da je bilo lakoće kojom su vladajući koji su tad i sad isti vladajući koji su taj prijedlog odbili iz razloga što se je čekalo jedno cjelovito rješenje. I vidi prođe 3.g. i evo sad nas par dana prije saborske stanke da bi u hitnoj proceduri to isto donijeli. E to vam je tako, postoje vam oporbeni prijedlozi koji nas svjetonazorski ne dijele, oporbeni prijedlozi samo oni koji prate propise i koji nekako misle da našim građanima treba pomoć i to je bio jedan od ovih prijedloga. Kolegice i kolege, ja znam da je već kasno, već smo danas imali svašta, da se baš međusobno ne slušamo, ali nekako bi nekad bilo pametno se malo i poslušati. 1991.g. u Hrvatskoj je bio 51.829 rođene djece, 2021.g. 36.505, manje rođene djece u Hrvatskoj je 15.324, prema zadnjem popisu stanovništva grad Čakovec bez ovih naselja je bio 15.300 stanovnika, dakle od '91. do 2022. u Hrvatskoj je manje rođene djece po broju stanovnika koliko ima grad Čakovec. Dakle, neću reći nikakvu novost kad kažem da je 2,1 stopa koja dakle fertiliteta koja jamči zamjenu generacija. U Hrvatskoj smo mi na 1,48, usput nismo najgori u EU ako nas to veseli, al nema nas što veselit. Francuska 1,86, Rumunjska 1,77, Švedska, Češka, Irska 1,71 i Danska 1,70. Ako želimo bilo što učiniti i poboljšati tu sliku onda nas za to obavezuje i traži set zakona, ovo je samo jedna mala, jedna mala mjera. Naravno da ćemo podržati da bude 7,5 tisuća kuna da ne kažem, da ne napravim grešku, rodiljna naknada. Naravno da svaka, svaka takva poboljšica je naša zadaća koji sjedimo u ovom saboru da ju podržimo i da ju naglasimo i da kažemo ajde i da tjeramo da oporba, oporbeni zastupnici tjeraju budite još bolji, ali to je samo jedan mali set, tu su vam porezne politike, tu su vam gospodarske politike, tu vam je niz politika, tu je odgovornost i naših zastupnika u Europskom parlamentu. Kolege koji su u Europskom parlamentu koji pripadaju HDZ-u kada je bilo zadnje glasanje o izjednačavanju plaća muškaraca i žena glasali su protiv, glasali su protiv jednakih plaća, jedna od elemenata je jednake plaće će utjecat na povećani broj rođene djece u Hrvatskoj. Politika vrtića, politika vrtića koji rade u dvije smjene, ne zato da djeca budu cijelo vrijeme u vrtiću nego mladi ljudi različito rade. Niz politika koje morate imati da bi ih uopće potakli cijelu priču. E sad dolazimo do nečeg što je dosta bitno i dosta važno, a to je vraćam se ponovno na ovaj očinski dopust koji je u trajanju od 10 dana, kako je on nastao? Ne zato što su sad neko nije imao pametnijeg posla, pa se je sad smislio, pa je rekao baš bi bilo dobro i to, ko je potakao? Skandinavske zemlje. Dakle jedna od zemalja koje su napravili analizu i radili su analizu među djecom dakle dobi do 1. razreda osnovne i pitali su tu djecu kroz tu analizu kako oni percipiraju, tko je njima važan, od kog nešto uče, tko im priča priče, tko im je važan u odrastanju? Prvo su djeca u principu rekle mame. Onda su tu bile odgojiteljice, bez obzira da li u jaslicama, vrtiću ili negdje, onda su bili djedovi i bake i tamo negdje 4., 5., 6. mjesto, kako gdje su bili očevi i ovo je bila jedna od mjera gdje je važno da se očevi uključe od najranije dobi u život svoje djece. Dakle, tema je uključivanja očeva u rano odgajanje djece, dakle uključivanje uopće u odrastanje i svega ostalog i naravno, omogućavanje majkama da one nastave zajedno sa svojim dakle, da ravnopravno se sudjeluje žena na tržištu rada. Ja nisam još vidjela osim u jednom filmu i kolega Raspudić je tu jednom prilikom rekao, da muški mogu roditi, to još nisam vidjela, na ovom svijetu i ovom našem životu, žena može roditi i nema drugačije opcije, nema drugačije varijante. Prema tome, ono što je zadatak svih nas, zapravo, da omogućimo da žena dakle da žene se odluče za rađanje. Danas se žene odluče za rađanje sve u kasnijoj dobi. Medicina je strašno napredovala i puno toga je napravila, ali fertilna dob žene je fertilna dob žene. Dakle ja sam jedna od onih žena koja je, moji su danas već djeca velika, ali koja sam svoje trudnoće odležala na odjelu za fertilitet i točno znam što to znači i kako je teško to napraviti, a bila sam u odnosu, dakle ja sam rodila svoje prvo dijete s 28 i tad sam bila onak, malo su me gledali, malo je starija. Danas se žene odluče prvo dijete imati sa 40. Dakle, ono što vode računa, vode računa o karijeri, o poslu i svemu ostalom i naša uloga i zadaća je da im pomognemo, da im ne otežamo ovaj dio posla nego da im, dakle da im pomognemo u njihovom odlučivanju, dakle u ovim svim gospodarskim elementima koji su važni da se odluče na imati, na to ... [[Govornik se ne razumije.]] to je samo jedan dio demografske politike koji je relativno mali, ali o tome moramo voditi računa i moramo imati niz mjera. Ovo je samo jedna od tih mjera. Dakle, ono što zaključno u ime kluba hoću reći, zamislite da ste slučajno, kojim slučajem se zabunili pa recimo, pred 3 godine donijeli ovu izmjenu i dopunu zakona, bila je samo jedna odredba koja otprilike izgleda kao i danas. Kroz te 3 godine, zamislite koliko bi očeva u Hrvatskoj bili na, koristili svoju mogućnost da imaju od najranije dobi, da budu sa svojim djetetom doma. Koliko bi se pomoglo uopće toj jednoj zajednici koja je odlučila imati dijete i sve ostalo. Ali, nema nama naprijed dok ovakve nekakve stvari ne napravimo, a ja sam se odlučila ništa ne govoriti o posvojiteljima u ime kluba, ali u pojedinačnu raspravu ću posvetiti i općoj temi posvojenja, posvojitelja i činjenici da u ustanovama imamo sve više i više djece i sve starije djece koja je vrlo, vrlo teško posvajati, ali to ću u pojedinačnoj. vama kolegice Mrak-Taritaš. U ime Kluba zastupnika HDZ-a govorit će uvažena zastupnica Nada Murganić, izvolite. Zahvaljujem poštovana potpredsjednice HS-a, poštovana državna tajnice, kolegice iz Ureda za demografiju, poštovani i cijenjene kolegice i kolege. RH se je opredijelila za to da potiče ravnopravno roditeljstvo, da potiče ravnopravni položaj žene i muškarca na tržištu rada, da omogućava usklađivanje poslovnog i privatnog života svih članova zajednice, pogotovo obitelji i roditelja, da jača naknade koje su usmjerene na jačanje materijalnog položaja obitelji i njihovih članova sa posebno potpore koje se odnose na djecu, na to da jača usluge koje će omogućiti upravo jedan ujednačen i uravnotežen poslovni i privatni život. Svakako da kada govorimo o ravnopravnom roditeljsku, onda ova direktiva Europskog parlamenta i Vijeća koja je došla sada pred nama, koja će biti usvojena u Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim naknadama. Upravo zbog toga između ostalog je i zakon će se donositi po hitnom postupku budući je vezana za rokove i primjenu i umjerena je upravo na jačanje ravnopravnog roditeljstva. Uvodi se novo pravo očinskog dopusta u trajanju od 10 radnih dana, odnosno 15 ako se radi o dvoje ili više djece i ono što treba posebno naglasiti, biti će u potpunosti 100% plaćeno i to plaćeno na teret države, a ne na teret poslodavca i to je svakako jedna novina i već mi tradicionalno očekujemo i znamo da po kolektivnom ugovoru zaposleni očevi imaju velika većina, gotovo svi, pravo na korištenje slobodnih dana kod rođenja djeteta, međutim, ovo je jedan drugi cilj i jedan drugi smisao. A smisao je da dijete bude sa oba roditelja i da se u potpunosti jača uloga .../nerazumljivo/... oca u najranijim danima razvoja djeteta. Ja bih htjela posebno naglasiti da mi kao država već tradicionalno dugi niz godina imamo rodiljni i roditeljski dopust od 12 odnosno 14 mjeseci, ako se na drugi dio roditeljskog dopusta odluče podijeliti oba dva roditelja. Mislim da je to vrijeme koje je značajno za rani razvoj djeteta i značajno je za njegov psihički i kognitivni razvoj i da je jako dobro da su oba dva roditelja sa njime. Svakako da ono što treba voditi jasno računa, a to je materijalni položaj tih obitelji. Zbog toga ovaj drugi dio zakona, a to je povećanje roditeljskih naknada dakle naknade za korištenje roditeljskog dopusta, govorim o ovih drugih 6 mjeseci su podizane će se usvajanjem ovog zakona na, biti na 7.500 kuna. Eto svi govorimo eurima pa je to blizu 1.000 eura. Kada se spominju roditeljske naknade naravno od strane kritike, ali i mi smo svjesni toga da to nisu delimitirane roditeljske naknade, ali da je za veliki dio naših roditelja mogu reći su ipak delimitirane, radi se o iznosu od prosječne plaće u RH i to je veliki napredak. Zato što je 2016. godine smo zatekli da su nezaposleni imali 1.660 kuna roditeljsku naknadu, da su i prvi dio korištenja, a da su je bio 2.660 kuna, da smo 1.7.2017. godine prvi puta ju povisili sa 2.660 na 3.991 kunu. A prije toga 9 godina, dakle ponavljam 9 godina nije bila povećavana roditeljska naknada, a sada u mandatu prijašnje vlade i ove vlade HDZ-ove vlade, vlade Andreja Plenkovića povećana je već 3 puta. Da li je to malo ili puno, da li je to dostatno, ali cilj prema delimitiranju je vrlo, naknada roditeljskih naknada je vrlo očit i značajan. Ovaj zakon još uvodi i neke promjene, a to je lakše i ujednačavanje i dogovaranje, dogovorno korištenje roditeljskog dopusta.

Kao novina je su uvedene i ajmo reći kaznene ili prekršajne odredbe za poslodavca koji ne udovoljava onim obavezama koje ima prema svojim zaposlenicima. I evo moram isto reći tragično ali tako je i pravo za roditelja koji, kojemu je dijete preminulo. Kada govorimo o roditeljskim naknadama prva asocijacija nam je da je to svakako demografska mjera, mi smo ju tako predstavljali voljeli bi da ima i takav demografski učinak, međutim postoji još puno faktora koji ovoga utječu na to da li se roditelji odlučuju na stvaranje obitelji. Jedno dijete ili eventualno dvoje svakako je sve češće prisutno kod mladih roditelja, ali nama treba poticati na rođenje i više djece odnosno trećeg djeteta. Stoga je jako dobro što je državna tajnica najavila u donošenju cjelovitog zakona da će se i prava odnosno naknada na, pravo na veću naknadu da će se povećati naknada na, za roditeljsku naknadu koja je za drugo, za blizance, drugo odnosno treće dijete do 3 godine i mislim da je to zaista neophodno tim više što se radi onda o višečlanim obiteljima odnosno o više, više djece. Ono što ću se je Klub HDZ-a založio i hoće državna tajnica je to obećala premijer je to javno i izrekao da će se u slijedećem zakonu za koji očekujemo da će i biti do kraja godine u raspravi, da će stupiti sa 1.1. slijedeće godine povećati i naknade roditeljima djece sa teškoćama u razvoju koje imaju to kao naknada za njegu djeteta do 8 godina starosti. To se spada u ovaj zakon iz razloga što ta djeca se očekuje da će se naravno njihovo zdravstveno, psihofizičko i mentalno stanje poboljšati i da će kod konačne kategorizacije, vještačenja biti ovoga zdrava djeca ili će morati evo biti u sustavu socijalne skrbi i koristiti oni i njihovi roditelji neke druge naknade. Također, ovaj cjeloviti zakon treba urediti zato šta je preživio puno izmjena, dopuna, vrlo je nepregledan, teško je čitljiv. Ono što je važno to je da je zakon usmjeren roditeljima, mladim obiteljima, dakle jednoj općoj populaciji i trebao bi biti na taj način i razumljiv, trebao bi svatko u njima prepoznati sebe i mogućnost ostvarivanja svojih prava. Tu je bilo u rasprava i kroz repliku, ali i u odgovorima od državne tajnice vidim da su kolege i zastupnici problematizirali još neke teme i neka područja koja su obuhvaćena nedostatno u ovom zakonu ili bi ih trebalo ovoga uvesti kao novinu za neke korisničke skupine, za neku djecu odnosno naše građane. Stoga i ja očekujem da će taj novi, cjeloviti zakon ići u tome pravcu, ali isto tako da će se i kroz neka problematika možda bolje urediti kroz druge zakone jer ne može ovaj zakon to sve odrediti ovoga urediti. Međuresorna suradnja je svakako potrebna, ali ono što trebamo izreći imamo dvije fantastične novine, roditeljska naknada je 7.500 kuna i isto tako imamo očinski dopust, pa eto ja čestitam svim mladim očevima. I mi se pridružujemo čestitkama. Idemo dalje u rasprave po klubovima, slijedeći je Klub zastupnika Socijaldemokrati u ime koga će govorit kolegica Udović, izvolite. Zahvaljujem. Obiteljske politike verzus crni statistički podaci, evo tako možemo uvodno predstaviti ovaj zakon. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama je upućen u raspravu po hitnom postupku iako je bilo i više nego dovoljno vremena da se uskladi sa eu direktivom i da se kroz savjetovanje sa javnošću pripreme kvalitetne izmjene odnosno donese novi zakon uvažavajući primjedbe široko zainteresirane javnosti za ovu temu. Naime, Vlada RH konstantno kaska sa pripremom prijedloga zakona i provedbenih akata, pa od usvajanja strategija, planova i politika prođe previše vremena i onda nam statistički pokazatelji konstantno upozoravaju da politike koje provodi ova vlada nisu proaktivne politike. Tako je i sa obiteljskim politikama u koji i spada ovaj Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama. Analitička podloga za izradu Nacionalne razvojne strategije RH do 2030.g. je pripremljena još tijekom 2019. U njoj je dana kvalitetna ocjena postojeće situacije u RH i svojevrsne preporuke kroz primjere dobre prakse u ostalim europskim zemljama. No hrvatsko stanovništvo stari, prazne se dijelovi Hrvatske, neke općine i gradovi ostaju potpuno bez djece, e to je crna hrvatska realnost. Mjere koje vlada poduzima nisu sveobuhvatne i tu je veliki problem. Da bi Hrvatska riješila posljedice demografskih promjena, povećala stopu fertiliteta mora provesti paralelno puno više mjera obiteljske politike, to ne smije čekati. Povećanje zaposlenosti i djelotvorne mjere za povećanje stope fertiliteta kao što su politike roditeljskog dopusta, obiteljski doplatak, rani predškolski odgoj i obrazovanje za djecu mlađu od 3.g. su nužne kako bi se učinili minimalni pomaci. Kako bi se žene koje su zaposlene i samozaposlene odlučile uz poslovne obveze i na one obiteljske potrebno im je osigurati kvalitetnu ekonomsku zaštitu, ali i omogućiti im ravnopravnost i u poslovnom, ali i u obiteljskom okruženju. U Hrvatskoj su javna ulaganja u obitelj i dalje niska i ne potiče se ravnomjerna raspodjela obveza u obitelji. Nove mjere koje se predlažu zapravo neće pomoći demografskom oporavku Hrvatske jer ovim mjerama 30% žena koje imaju veću plaću od novo propisane naknade neće dobiti naknadu svoje plaće u 100%-tnom iznosu već bi se na roditeljskom dopustu trebale zadovoljiti sa nekoliko tisuća kuna manje mjesečnih primanja. Mahom se radi o visokoobrazovanim ženama koje su ulagale u svoje obrazovanje, kasnije su pristupile na tržište rada i samim time se kasnije i odlučuju na majčinstvo, na njih ova mjera sigurno ne djeluje poticajno. Neću niti govoriti o samozaposlenim ženama koje su se izložile poduzetničkom riziku i koje mahom ostvaruju dohodak na način da nemaju zaposlenih osim sebe. One su ili prisiljene zatvoriti svoju djelatnost ili se na posao vratiti vrlo brzo nakon rođenja djeteta, a na prste jedne ruke možemo nabrojati vrtiće u Hrvatskoj koji su u mogućnosti primati djecu staru 6 mjeseci. Što se tiče očinskog dopusta nije nam valjda Europa trebala reći što činiti, očito jest, ali mi opet gledamo kako to učiniti minimalnim, pa ćemo se sa ovih 10 dana očinskog dopusta opet pozicionirati na začelje europskih zemalja. Za nezaposlene žene također je potrebno osigurati naknadu koja će zapravo pratiti životne troškove, a ovaj zakon to ne nudi. Klub zastupnika Socijaldemokrata je još u studenom prošle godine kroz svoj Prijedlog zakona o izmjenama i dopuna zakona htio ukazati na nepravedan položaj u kojem su roditelji koji koriste dopust radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju do navršene osme godine djetetova života. Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama zadnji je put mijenjan 1. travnja 2020.g. kada su se izmjene odnosile na povećanje materijalnih prava korisnika novčanih potpora za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta. Vezano uz pravo korištenja dopusta radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju do navršene osme godine djetetova života zakon je zadnji puta mijenjan prije 5.g. i tada je iznos novčane naknade za puno radno vrijeme povećan čak za 5% proračunske osnovice mjesečno. Konkretno, kada roditelj koristi pravo na dopust radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju novčana naknada za puno radno vrijeme prema važećem zakonu iznosi sramotnih 2.328 kuna i 20 lipa. Vlada je naš prijedlog minimalnog povećanja naknade odbila. Napominjem, to je bilo u studenom prošle godine, sada više od pola godine, godine u kojoj troškovi hrane i energenata enormno rastu, kada se svi boje za svoju egzistenciju u ovom zakonskom prijedlogu ovu skupinu roditelja, roditelja djece s težim smetnjama u razvoju, naglašavam težim smetnjama u razvoju jednostavno stavlja na čekanje. Taj članak se ne mijenja, oni sa bolesnom djecom, djecom sa težim smetnjama u razvoju … [[Govornik se ne razumije]] mogu preživjeti sa 2.328 kuna, mogu platiti režije, najam stana, hranu, kućanske potrepštine, osigurati sve ono što je njihovom djetetu potrebno, a zapravo ne mogu dobiti kroz sustav zdravstvenog osiguranja. Evo pa neka ministar ili premijer žive sa ovakvom naknadom. Kakvo čekanje druge godine kako je izjavio naš premijer, tko će preživjeti ovu i dočekati drugu godinu i sve dok zamjenik državne tajnice Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade izjavljuje da država za osobe sa invaliditetom kroz prozor baca 200 milijuna kuna mjesečno vidljivo je da razumijevanja za ove roditelje nema. Klub Socijaldemokrata traži od predlagatelja da odmah podigne kroz predloženo zakonsko rješenje naknadu zaposlenim i samozaposlenim roditeljima djeteta s težim smetnjama u razvoju i da zapravo prekine konstantu diskriminaciju roditelja i djece sa invaliditetom. Slijedeći klub zastupnika koji će iznositi svoj stav o ovom prijedlogu zakona je onaj SDSS-a. U ime Kluba SDSS-a govorit će kolegica, uvažena zastupnica Dragana Jeckov. Zahvaljujem potpredsjednice sabora. Uvažena državna tajnice sa suradnicom, šteta je što o ovako važnoj temi govorimo u, govorimo tek danas i govorimo u ovom ne baš atraktivnom terminu i na kraju 11. zasjedanja i to u hitnoj proceduri, a izmjene su hvalevrijedne i važne su i tiču se direktno roditeljstva.

I taj rok nam se opasno približio i šteta je što smo toliko čekali da ispoštujemo te europske uzuse odnosno da se ova direktiva inkorporira u naše zakonodavstvo. Zato je šteta da i ovako brzo moramo odraditi i ovu raspravu, kao što rekoh o ovoj stvarno životnoj i važnoj temi. Za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta roditeljima treba biti osigurana socijalna sigurnost kroz odgovarajuću visinu naknade, plaće ili novčane naknade, a osim te naknade koja treba biti izdašna važan je i utjecaj samog trajanja dopusta i fleksibilnosti odnosno mogućnosti njenog korištenja kako bi se omogućilo roditeljima primjereno vrijeme za brigu o djetetu poslije njegovog rođenja te tokom njegove najranije dobi. Jedna od važnih odredaba predloženog zakona svakako je uvođenje novog prava, plaćenog očinskog dopusta u trajanju od 10 dana za zaposlene i samozaposlene roditelje. Svrha ovog instituta koji se uvodi u pravni sustav je omogući veću uključenost očeva u skrb o djeci i sudjelovanje u ranoj brizi o djetetu. Intencija je povećati broj očeva koji koriste roditeljski dopust, a u svrhu usklađivanja privatnog i poslovnog života kako to kaže direktiva. Predložena je mogućnost prava na očinski dopust nakon rođenja djeteta u neprekidnom trajanju, a najkasnije do navršenih 6 mjeseci života djeteta te se radi o pravu koji otac koristi neovisno o radno pravnom statusu majke. Za novo pravo očinski dopust predviđena je naknada plaće koja iznosi 100% od osnovice za naknadu plaće utvrđene prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju. U ovom trenutku u našem zakonodavstvu ne postoje posebne odredbe o pravu na očinski dopust, a uvođenje takvog prava imat će pozitivan utjecaj na podjelu odgovornosti u pogledu brige između žene i muškarca. Jasno je kako očinski dopust očevima neće biti obaveza već dano pravo, ali je svakako dobro da će to biti i obaveza i poslodavcima koji očevima svakako treba da osiguraju korištenje prava. U tom kontekstu ipak treba spomenuti jedan poražavajući podatak koji je iznijela pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, a to je da se u njezinom uredu često javljaju očevi kojima njihovi poslodavci ne odgovaraju na zahtjev ili ne odobravaju pravo na korištenje roditeljskog dopusta jer to nerijetko vide kao financijsko opterećenje svojeg poslovanja. Sigurno da takvo ponašanje poslodavaca nije korektno i zaslužuje svakako da bude sankcionirano. Na plaćeni očinski dopust trebamo gledati kao na iskorak jer smo među rijetkim državama, ako ne i jedini u EU koji još nemaju definirani očinski dopust i koji će ga uvesti u zadnji čas i to kako rekoh u najkraćem mogućem trajanju. Slovenija recimo nama susjedna zemlja ima ovaj dopust već godinama i on traje 25 dana, Španjolska recimo 28 dana, a daleka Finska na dalekih naravno za nas dalekih 63 dana. Mislim kako srž problema nekorištenog rodiljnog odnosno roditeljskog dopusta od strane muškaraca leži u nečem drugom, a to je svakako naš mentalitet. Očevi u RH i dalje su opterećeni patrijarhalnim rodnim ulogama te se od njih primarno očekuje ekonomska skrb za djecu tako da kako se to kaže otac treba da donese novac i tu se otprilike njegova uloga završava što svakako nije nešto što je, nije nešto što je korisno zapravo jeste korisno ali nije nešto što treba podržati, nego kolega Deur treba promijeniti ako ne na 63 dana barem. Nije na odmet spomenuti da je u 2020. roditeljski dopust koristilo 2.039, a u 2020. 1.870, iako je još od 1.4.2020. porastao iznos naknade plaće za korištenje prava na roditeljski dopust navedeno ipak nije pridonijelo povećanju korištenja roditeljskog dopusta od strane očeva. Neka iskustva govore da roditeljski dopust u pravilu koristi onaj član obitelji čija su primanja manja kako se ne bi ugrozila financijska stabilnost. Mislim ovo je inače, ovo se zaista događa, ovo nije izmišljeno. Predloženim zakonskim rješenjem definirat će se pretpostavke za povećanje maksimalnog iznosa naknade plaće koja se isplaćuje za vrijeme korištenja dopusta za zaposlene i samozaposlene. Mi u Klubu zastupnika SDSS-a to pozdravljamo odnosno pozdravljamo povećanje maksimalnog iznosa naknade plaće koja se isplaćuje za vreme korištenja roditeljskog dopusta za sve zaposlene i samozaposlene sa sadašnjih 5 654 na 7 500 kuna. U korelaciji sa očinskim dopustom, upravo je relativno niska naknada od 5 600 kuna za drugih 6 mjeseci dopusta u dijelu slučajeva, gdje je bila zapravo i glavni razlog zbog kojeg obično bolje plaćeni očevi nisu koristili pravo na roditeljski dopust nego je cijelu godinu koristila žena. Od 2017. g. treba istaći da je Vlada u 2 navrata povećala naknadu za drugih 6 mjeseci pa je onda s nešto više od 2 600 kuna dosegnula 5 600. Ja se i sad naježim kad se sjetim drugih 6 mjeseci svojeg porodiljnog odnosno rodiljnog dopusta i bijednim 1 800 kuna koje sam dobijala.

Ja sam namjerno ovaj podatak iznijela i osvrnula se na 2016. i na godinu u kojoj se nalazimo i treba reći da to ne znači da naknade ne olakšavaju život novim roditeljima, mladim roditeljima, ali očito same po sebi nisu dovoljno zato da otklone sve dvojbe koje imaju budući roditelji kada je u pitanju odluka o povećanju članova obitelji. Iskoristit ću priliku i izraziti podršku građanskoj inicijativi roditelja djece s teškoćama u razvoju koji zahtijevaju poboljšanje svojeg statusa, govorim o djeci sa težim teškoćama u razvoju, naročito dakle dijelu inicijative koja se tiče povećanja novčane naknade za dopust za njegu da minimalno 4 hiljade kuna. Svi ovdje trebamo biti svjesni kako iskoraci koje ćemo napraviti u pozitivnom smjeru sigurno nisu čarobni štapić za lošu demografsku sliku u našoj zemlji i neće riješiti sve probleme, ali su iskorak i osigurat će pozitivne pomake. Iz tog razloga, Klub zastupnika SDSS-a će podržati ovaj novi prijedlog. Hvala vam lijepa. Kolegica zastupnica Sandra Benčić sada će govoriti u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka. Izvolite. Zahvaljujem se predsjedavajuća. Poštovane kolegice i kolege, predstavnici Ministarstva. Dakle još negdje u prvom dijelu ove godine, udruga CESI je napravila analizu postojećeg zakona i svih nedostataka koje on ima. Jednako tako, različite udruge, uključujući i CESIce, ali i inicijativu radnica, dale su izuzetno važne primjedbe na ovaj tekst zakona. Prvo, ja bih rekla nešto dakle u ime našeg kluba, a to je da smo očekivali da, s obzirom na brojne izmjene koje treba napraviti, da će doći novi zakon, a ne da idemo ponovno na izmjene i dopune. Nekoliko puta sam već ovdje govorila da brojne izmjene i dopune određenih zakona zaista otežavaju mogućnost korisnicima da se snalaze u zakonskom tekstu, a da ne govorimo o da to otežava zapravo samu primjeni i da vrlo često niti tijela državne uprave niti općenito javne uprave nisu onda sigurni kako i šta implementirati i da bi zbilja mogli poraditi na tome ubuduće.

Mislim da kao prvo, ovakav zakonski tekst ne bi smio ići u hitnu proceduru jer se radi o pitanjima i pravima koje su od važnosti za apsolutno svaku obitelj u Hrvatskoj, a drugo, da nemamo opravdanja jer ne može biti opravdanje da se 3 godine nismo našli vremena sjest i razmotriti na koji način implementirati direktivu. Naša ključna polazišta kod ovog su da smatramo da osim što cijeli sustav traži temeljitije izmjene, da je i sam Zakon potrebno poboljšati u više područja, kao prvo, smatramo da bi Zakon trebalo pisati inkluzivnim jezikom i pristupom, odnosno ravnopravno obuhvatiti sve vrste obitelji i partnerstava. To nažalost nije slučaj ni u ovim izmjenama i dopunama. Dakle kada govorimo o inkluzivnom jeziku, tada mislimo na to da sam tekst zakona treba navoditi bračne, izvanbračne i životne partnere, jednoroditeljske obitelji, partnere i partnerice u određenim slučajevima samih jednoroditeljskih obitelji i druge osobe koje žive u zajedničkom kućanstvu. Ideja je da sustav rodiljnih, očinskih, partnerskih i roditeljskih dopusta bude fleksibilan i da daje mogućnost prilagodbe različitim obiteljskim i životnim prilikama, a u svrhu dobrobiti i roditelja i djeteta, kao i ostvarenja načela ravnopravnosti spolova, uključivanja žena na tržište rada te usklađivanja privatnog i poslovnog života. Naknade za korisnike i korisnice svih prava trebaju biti, naravno, što više, odnosno što usklađenije sa onime što su zapravo realni troškovi života, kao i sa prihodima koje su korisnici ostvarivali prije početka korištenja prava. U tom smislu smatramo da postojeću shemu dopusta treba izmijeniti na način da se broj kategorija dopusta smanji te da se uvedu prava za 2 vrste korisnika i korisnicima. Oni koji ostvaruju primitak i oni koji su neaktivni. I da imamo čišću zapravo sliku i prohodniji zakon po tom pitanju. Navedeno bi značilo da se zaposleni i samozaposleni roditelji objedine u istu kategoriju s roditeljima koji ostvaruju drugi dohodak i roditeljima poljoprivrednicima također naravno i onim roditeljima koji su samozaposleni recimo po osnovi paušalnog obrta itd. Dakle, to su sve kategorije roditelja koji zapravo zbog ove različite regulative ostvaruju različite vrste naknada, a neki od njih kao što su poljoprivrednici, paušalci itd. ostvaruju zapravo izrazito niske, niske naknade. To je ono što bi bio naš temeljni zahtjev da se prvo uvedu dvije kategorije i da se naravno osigura približavanje tih vrsta naknada i kod onih koji ostvaruju drugi dohodak poljoprivrednika i paušalaca. Kod uvođenja očevog ili partnerskog dopusta, samo da se vratim još na ovo prije, e kada govorimo o ovim dakle dvjema kategorija jako je bitno dakle isto tako da se prepozna nezaposlene roditelje koji jesu radili 12 mjeseci prije nego, nego je došlo do potrebe za dopust. O čemu, na što želimo staviti naglasak? Svjesni smo da u Hrvatskoj još uvijek postoji problem otpuštanja trudnica. Postoji ozbiljan problem u privatnom sektoru sa otpuštanjem trudnica pri čemu ne, nemojmo onu klasičnu situaciju davanja nezakonitog otkaza zato što je žena trudna nego imamo situacije ne produživanja ugovora na određeno. Mi znamo da je Hrvatska u vrhu EU po broju ugovora na određeno, a posebno među mladom populacijom, posebno među mladima. I koju situaciju onda imamo onda? Ženama se uglavnom ne produži ugovor na određeno jel i mislimo da je to nešto što pri ovome treba uzeti u obzir. Kad se govori o očevom ili partnerskom dopustu kao samostalnom pravu očeva ili drugog životnog partnera, partnerice smatramo da bi ono trebalo biti minimalno u trajanju od 2 mjeseca, smatramo da je dobro naravno da se uvodi, ali isto tako smatramo da bi trebalo biti i obavezno u nekom dijelu. Zašto smatramo da bi trebalo biti obavezno u nekom dijelu? Da se ponovno vratim na prethodni argument. Jedan od ključnih argumenata zašto se ženama ne produžuju ugovori na određeno ili zašto se ne zapošljavaju je upravo prepreka koja poslodavcima predstavlja trudnoća žene. U trenutku kada ćemo mi imati barem približno izjednačeno korištenje roditeljskog dopusta od strane oba roditelja, u tom trenutku će taj bajaz ta pristranost biti manja jer neće više imati tržišnu logiku. I ja mislim da prema tome trebamo ići. To naravno nije jedini argument. Drugi argument je također izrazito važan, a to je da želimo da svaki roditelj tako i muški roditelj dakle zaista ima priliku se em zbližiti s djetetom i ostvarivati svoja roditeljska prava od početka i da zapravo kroz to gradimo taj balans između privatnog i obiteljskog života i u nošenju sa roditeljskim obavezama i obavezama domaćinstva. Također, smatram o da treba propisati naknadu za vrijeme korištenja očevog ili partnerskog dopusta u iznosu od 100% plaće svih prethodno ostvarenih, ostvarenih prihoda. Također, smatramo da bi trebalo ukinuti gornju granicu odnosno delimitirati naknade za roditeljski dopust. U slučaju da ostane kao što ostaje sada ta gornja granica smatramo da bi je trebalo početi vezati uz prosječnu plaću u RH, a ne uz proračunsku osnovicu. Naime, vi ste vidjeli sada da i ovaj mada se radi o povećanju vi kada usporedite taj iznos, dakle taj gornji limit on je recimo manji od prosječne plaće u Zagrebu jel. Dakle, nismo još niti na razini te prosječne plaće što se tiče recimo glavnog grada. Također, smatramo da treba povećati naknade za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta u polovici punog radnog vremena te ih vezati uz iznos plaće, a ne proračunsku osnovicu. Isto tako napraviti kod korištenja prava na rad u polovici punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta. Apsolutno ključno više naknade potrebno je propisati za vrijeme korištenja prava na roditeljski dopust u polovici punog radnog vremena iz Članka 15. stavak 4. zakona i prava na rad s polovicom punog radnog vremena radi pojačane brige djeteta iz Članka 16. Ono što se, što želimo također naglasiti u ovome obraćanju jest da naravno apsolutno podržavamo zahtjeve svih roditelja koji imaju djecu sa teškoćama u razvoju i činjenici da zapravo ono što oni dobivaju kao naknade zaista ne pokriva ni osnovne troškove života, a kamoli povećane troškove života koje upravo imaju na, sa osnove i činjenice da se radi o djeci s teškoćama u razvoju. Također djeca s teškoćama u razvoju nisu homogena skupina i trebamo ih prestati tretirati kao homogenu skupinu i gledati koje su potrebe različitih obitelji s obzirom na težinu i vrstu zapravo teškoća koju djeca imaju. Također, smatramo da bi trebalo ukinuti uvjet staža osiguranja pri ostvarivanju prava na rodiljne i roditeljske dopuste iz statusa samozaposlene osobe te visinu naknada računati prema prosjeku zadnjih 6 isplaćenih plaća. Evo nažalost ističe mi vrijeme, ima još jako puno toga što samo govori o tome da je ovaj zakon trebao ići u dva čitanja. Nemamo više prijavljenih klubova, idemo s pojedinačnim raspravama.

Hvala lijepa poštovana potpredsjednice. Kolegice i kolege, mi danas raspravljamo o zakonskom okviru temeljem kojega se ostvaruju određena prava, ali ono što se mi moramo zapitati je ostvaruju li se ta prava onako kako je zakonodavac propisao ili u primjeni ima devijacija, pa čak i kršenja onoga što je zakon propisao. Ja ću navesti samo neka. Sukladno važećem Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama zaposleni i samozaposleni roditelji ostvaruju pravo na rodiljni dopust, na roditeljski dopust, rad s polovicom punom radnog vremena, rad s polovicom punog radnog vremena zbog pojačanje njege djeteta, stanku za dojenje djeteta, dopust trudne radnice, radnice koja je rodila ili koja doji dijete, slobodan radni dan za prenatalni pregled, dopust ili rad s polovicom punog radnog vremena radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, te mirovanje radnog odnosa do treće godine života djeteta. Uistinu vrlo kvalitetno sve navedeno u postojećem zakonu brojna prava s kojima možda neki naši građani nisu ni upoznati, ali ako pogledamo na što se oni žale u uredima pravobranitelja onda vidimo da u primjeni postoje brojni problemi. Naime, jedan od najčešćih je da kad podnesete zahtjev pismeni svom poslodavcu oni uopće ne odgovaraju na upit recimo za korištenje polovice punog radnog vremena radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju i to majke dovodi u situaciju kada one moraju doći na posao kako ne bi dobile otkaz, a da nemaju osiguranu skrb za dijete. Imamo slučajeva degradacije majki nakon korištenja rodiljnog i roditeljskog dopusta na posao odnosno na radno mjesto koje je slabije plaćeno, imamo čak i otkaza jer se radno mjesto u međuvremenu ukine itd., itd. da sada ne nabrajam. Sve su to situacije s kojima se majke suočavaju i to uglavnom u realnom sektoru kod privatnih poslodavaca gdje često nema ni sindikalne organizacije koja bi ih zaštitila. Njih se sprječava u korištenju prava koja im po zakonu pripadaju, a uz naše pravosuđe i pravosudne postupke koji traju godinama često se u tu pravosudnu avanturu traženja pravde na sudu ne upuštaju, puno lakše im je spakirati kofere i otići u države gdje zakoni nisu tek mrtvo slovo na papiru kao što to kod nas često biva. Stoga je nužno zakonom dodatno zaštititi majke nakon povratka s rodiljnog i roditeljskog dopusta i budući da smo čuli od poštovane državne tajnice da je novo cjelovito zakonsko rješenje u izradi, evo u ovoj raspravi iskoristit ću prigodu i ukazati na ovaj problem, ali i ponuditi rješenje. Ono što je nužno to je propisati da najmanje 2.g. nakon povratka na posao se majci ne može dati otkaz i ne može ju se premjestiti na niže i slabije plaćeno radno mjesto. Budući da takvih kršenja ima previše bilo bi dobro ove odredbe unijeti u zakon i vidimo da je u izradi novo cjelovito rješenje koje bi nam na jesen trebalo doći na naše saborske klupe, mislim da bi ovo bilo kvalitetno rješenje ovih problema. Na kraju kratko ću se samo osvrnuti na probleme s kojima se suočavaju roditelji djece s poteškoćama u razvoju, pisali su svim klubovima. Evo ja sam kao predsjednica Odbora za obitelj, mlade i sport sazvala tematsku sjednicu, neki su bili, neki koji danas u raspravi govore o tom problemu i nisu bili, ali drago mi je da imamo konsenzus politički i opozicijskih i vladajućih da se njihovi problemi riješe, to se ne svodi sve samo na tu naknadu koja se nije mijenjala 5.g., ima tu još dosta problema koje smo mi u zaključcima naveli i svim nadležnima poslali, mislim da postoji politička volja i konsenzus oko toga, vidim da je formirano već i tijelo jedno za međuresornu suradnju. Kao što sam u razgovoru sa državnom tajnicom evo koja mi je potvrdila da već rade i konkretno na rješavanju određenih problema gdje bi oni konzumirali već postojeća prava koja im zakonom pripadaju, drago mi je da se na tome radi, da se na tome, uistinu pristupilo se ozbiljno i uvjerena sam da ćemo svi zajedno i učiniti nešto da se njihov položaj i sva prava koja im pripadaju evo da ih mogu i konzumirati. Hvala vam. Imate par replika, prva na redu je ona kolegice Ban Vlahek, izvolite. Zahvaljujem. Poštovana kolegice, spominjali ste u svojem izlaganju prava. Znam da ovo nije isti zakon, međutim smatram da to isto treba osigurati roditeljima njegovateljima. Da li se možete složiti s menom jer mislim da je bitno za spomenuti da tim roditeljima prestaje status odmah nakon smrti djeteta isto jednako kao i naknada, pa vas lijepo molim za komentar, hvala. Ja se nadam da u ovom cjelovitom zakonu koji će nam doći na jesen na naše saborske klupe ćemo riješiti brojne kategorije koje su tim zakonom u stvari obuhvaćene. Dosta se govorilo o djeci koja imaju poteškoće u razvoju, ali tu su i status roditelja njegovatelja, znači imamo cijeli niz kategorija i u stvari usklađivanje sa nekim drugim zakonskim rješenjima zato što nije to samo Središnji ured za demografiju, tu je i Ministarstvo rada i socijalne skrbi koje smo imali evo cijelo prijepodne vezano na ovaj Zakon o mirovinama treba uskladiti. I ono što je kod nas znakovito to je kad imate problem gdje treba više ministarstava surađivati, često to zapne i prebacuje se loptica iz jednog ministarstva u drugo, a ta međuresorna suradnja nekako izostane. Hvala lijepo poštovana potpredsjednice HS. Kolegice vi ste i u svojoj pojedinačnoj raspravi, ali rekla bi čak i u raspravi u ime kluba jače naglasili zapravo slijedeću temu. Ovo je samo jedna, jedan dio cjelokupne slike, za pravu sliku ako želimo zaista napravit jedan demografski iskorak, a taj demografski iskorak ima nekoliko svojih sastavnica, dakle o nekakvoj politici useljavanja, to bi trebali jednu posebnu tematsku sjednicu, ja bih rekla na temu cijeli sabor imati. Ali ja bih rekla nešto o pronatalitetnoj politici. Tu ima niz drugih seta zakona koji treba mijenjati pogotovo ja bih se osvrnula i možda se i vi malo osvrnite na niz poreznih zakona koji bi zapravo trebali tu prepoznati i mi bi trebali prepoznati taj jedan poticaj i pomoć ženama. Dakle, ne samo ove mjere nego mjere i zapošljavanja i ravnopravnosti, iste plaće za iste poslove i niz drugih stvari jer je to onda cijeli set mjera koji će biti poticaj ženama odnosno koji su elementi pronatalitetne politike u Hrvata. Kolegice Mrak Taritaš upravo moja rasprava i u ime kluba je nekako išla u tom smjeru da se naglasi kako mi bez snažne političke volje na najvišoj razini i suradnje svih nadležnih ministarstava, a tu, ja sam to i rekla na kraju jel poglavito mislim na Ministarstvo financija i poreznu politiku, mi nećemo polučiti neke veće rezultate. Kapitala ima, vidimo da ga ima još uvijek jako puno, ali nama suočavamo sa nedostatkom radne snage sve će, bit će sve gore i gore, evo čak i za neke industrije koje imaju odličnu perspektivu kao što je IT industrija u Osijeku recimo što sam navela, mi sada imamo ogroman problem jer njima nedostaje kvalitetne, kvalificirane i stručne radne snage i tu bi porezna politika se morala uprilagoditi, uključiti.

Slijedeća replika kolegica Marić. Poštovana kolegice govorili ste o problemima u privatnom sektoru, ali činjenica je da postoje i u realnom sektoru, u javnim službama pa konkretno evo i u zdravstvu o kojem ja govorim. Dakle, ima tu niz stvari, stanka za dojenje, pitanje da li se uopće koristi, limit je jel 2 sata dnevno. Moramo znati da je plaćana, ne 100% plaće nego 100% proračunske osnovice. Druga stvar, otkazi po povratku na posao što ste rekli, svjedočimo tome i ne sad toliko u zdravstvu ovih godina kada nas nedostaje, ali je bilo toga svakako. Smjene s vodećih funkcija po povratku na posao s porodiljnoga. Neću cvičat, ali i meni se to dogodilo prije 14 godina. Kod nas problem dežuranje, noćni rad, dakle tu je predviđeno vezno uz stanku za dojenje do godine dana djeteta. Nama je tu još vjerojatno kolektivnom ugovorom, nisam provjerila do 3 godine ne moramo dežurati, to je ok kada nas ima dovoljno, ali u nekim djelatnostima nema dovoljno ljudi i ljudi moraju dežurati Ma hvala lijepo kolegice Marić, meni je žao evo ja govorim o svojim iskustvima iz privatnog sektora, evo žao mi je čuti da se to događa i u javnom sektoru konkretno u zdravstvu. Poglavito u zdravstvu gdje nemamo dovoljno ni liječnika, ni kompletno zdravstvenog osoblja. Sve su to problemi o kojima žene razmišljaju kad ostanu trudne i kada se odluče na majčinstvo. Znači mi često banaliziramo i demografske probleme i situaciju i cijelu tu problematiku i svedemo to na naknadu. Dobro je, ok, naknade idu gore, ali to su problemi s kojima se brojne žene suočavaju jer ako vi znate da ćete biti smijenjeni, da ćete možda dobiti otkaz, ako imate ugovor o radu koji nije za stalno nego je na određeno vrijeme, neće vam se produžiti, to ugrožava vašu egzistenciju i to su sve ozbiljni problemi o kojima mi trebamo više govoriti. Zahvaljujem. Uvažena zastupnice Vučemilović u svojem izlaganju u ime kluba kojem pripadate govorili ste o šumi demografskih mjer4a koje se događaju u jedinicama lokalne samouprave, različitim jedinicama. Ja se s vama slažem. Neke od tih demografskih mjera su zaista inovativne, zanimljive i korisne. Neke su naslijeđene krajnje nemaštovite i gotovo nikakve. Mene zanima vaš stav kako biste vi to jednoobrazno uredili na nivou cijele države. Ja sam si dala malo truda pa sam pogledala onu excel tablicu koja je na stranicama Središnjeg ureda za demografiju i to je uistinu šuma.

Od toga da imate neke županije gdje nema nikakve naknade za novorođeno dijete do nekih drugih gdje za treće dijete je to i ono nekoliko desetaka tisuća kuna. Naravno da fiskalni kapacitet nije isti na razini svake jedinice lokalne samouprave ali mislim da bi demografiju ipak trebali staviti kao vrlo važno pitanje na razini države gdje bi država trebala odrediti onda sve one mjere koje su na srednji i na dugi rok, a na jedinice lokalne samouprave u principu staviti nešto što je specifično baš za svaku. Ovako je to [[Upadica: Hvala.]] stvarno jedna šuma. Hvala lijepo, nemate više replika. Nastavljamo dalje s pojedinačnim raspravama, na redu je uvažena zastupnica Andreja Marić. Poštovana državna tajnice sa suradnicom, kolegice i kolege, dakle ovaj zakon o kojem sad govorimo je inicijalno u svojoj osnovi stupio na snagu 9. srpnja 2008. i do sada je 6 puta mijenjan i dopunjavan. Evo, čak i kolegica iz vladajuće opcije kaže da ga zaista treba doraditi i promijeniti i osuvremeniti. Jasno piše u uvodnom dijelu ovog, ovih dopuna zakona da je svrha rodiljnih i roditeljskih potpora pa tako i roditeljskog dopusta omogućavanje njege i brige o djetetu, podizanje djeteta, zaštita materinstva, ravnopravna podjela prava i obveza skrbi između oba roditelja i usklađenje obiteljskog i poslovnog života. Činjenica je da ove izmjene donosimo prilično kasno, dakle moramo sve to skupa do 1. kolovoza riješiti i da se išlo u minimalne izmjene zakona kako bi se uskladili s Direktivom o ravnoteži između poslovnog i privatnog života, ali u svakom slučaju treba raditi na tome da se brojne stvari koje smo čuli u dosadašnjoj raspravi stave u nove izmjene zakona, ne znam kad ide, valjda na jesen ili kad je već plan.

Međutim, već smo govorili da treba riješiti što prije povećanje naknada … [[Govornik se ne razumije]] za njegu djeteta sa težim smetnjama u razvoju, to je i premijer obećao, ali evo u ovom zakonu to nismo dočekali. Također je veliki problem stvarno niska naknada za roditelje blizanaca, trećeg i svakog slijedećeg djeteta koji koriste dopust do 3.g. živote, podsjećam 2.328 kuna. Mi se moramo voditi primjerima drugih zemalja, ali onih koji su bolji od nas i koji su išli na još veću zaštitu odnosno pogodovanje glede rodiljnog dopusta, pa recimo Danska 14 dana 100%-tni iznos, Finska 54 dana, Francuska 89 eura po danu najveći iznos, Italija je ko i mi 10 dana 100%-tni iznos, Poljska 14 dana također u potpunosti plaćeno, Španjolska 16 tjedana puna plaća, dakle nemojmo gledati države koje su lošije od nas nego težimo onome, onima koji su bolji od nas. Par nomotehničkih dorada, već sam na ovom odboru govorila, u čl. 3. meni tu fali kak god ste vi dali ovaj, ovo nekakvu, nekakvo tumačenje, fali da obuhvaća i mrtvorođenu i umrlu djecu, dakle to i fali jer onda ispada da tu ostale kategorije nisu obuhvaćene. I čl. 10. govorimo u jednini, znači zaposleni ili samozaposleni roditelj ima pravo na roditeljski dopust u trajanju od 8 ili 30 mjeseci. Po meni tu treba množina, dakle roditelji imaju 8 ili 30 mjeseci, a sam roditelj pojedinačno ima 6 odnosno 28 mjeseci, pa mislim da bi tu taj dio trebali ispraviti. Također puno smo govorili o tome što treba izmijeniti, u svakom slučaju težiti da se delimitiraju naknade za roditeljski dopust, težiti tome da imaju očevi odnosno partneri dopust u trajanju od dva mjeseca od čega bi jedan mjesec bio obavezan i onda da budu 4 mjeseca plaćenog roditeljskog dopusta pri čemu se samo dva mjeseca mogu prenijeti na drugog roditelja. U praksi je problem ono što u svakom slučaju ne bi trebali dopustiti, dakle zakon ne smije uvjetovati ostvarenje prava roditelja radnopravnim statusom drugog roditelja. Slijedeća stvar riješiti pitanje naknada paušalnim obrtnicima, dakle sada se računa prema osnovici za plaćanje doprinosa 2.937 kuna, to je zbilja malo. Isto tako i za one koji imaju, dakle roditelji koji ostvaruju drugi dohodak, roditelji poljoprivrednici, morate znati dakle ugovor o djelu, autorski ugovor, 70% proračunske osnovice, znači svega 2.328 kuna. Već sam nešto govorila o problematici stanke za dojenje, dakle tu bi trebalo omogućiti da sve dok majka doji i osigurati puni iznos plaće za vrijeme dojenja, a ne da ima 100% proračunske osnovice, a ne 100% plaće.

Kolegice Marić, mislim da u ovoj raspravi će državna tajnica dobiti dosta elemenata za izradu ovog novog zakona i nadam se da će neke biti uvažene. Ono što svi znamo to je da razina prava u Hrvatskoj nije mala, ona je uistinu solidna i ide ka boljem, cijelo vrijeme mi to nekako dižemo, tu se ne može reć da idemo na niže nego idemo ipak na više. Ovo što ste vi istaknuli u vašoj raspravi vezano je upravo za ono što je ključno za pronatalitetnu politiku, a to je, to se odnosi na ovaj, ovo razdoblje znači kad imate treće i svako više dijete je li na tu naknadu do treće godine života koja je ipak ostala i sada ovim izmjenama još uvijek relativno mala i koju bi definitivno trebalo povećati jer tek treće i svako slijedeće dijete je u stvari pronatalitetna politika koja nas demografski diže iz ovog stanja u kojem se nalazimo. Dakle slažemo se da sve što ide naprijed je normalno ovaj olakšanje i nekakav doprinos demografiji, u svakom slučaju naravno i ovo što ste rekli troje ili više djece. Ta činjenica se ipak zanemarila, ovo je zaista premala naknada 2.328 kuna. Možda stimulirati, pa čak evo bilo je i primjera i nekakvih sugestija da ako se ide i na manji broj mjeseci, pa da se podijeli jedan roditelj 15 mjeseci, drugi 15 mjeseci, da se u svakom slučaju poveća ta naknada.

Kolegice Marić, dotakli ste se broja dana očevog dopusta i u državama EU i u našim susjednim državama. Slažem se s vama da bi dugoročno trebalo povećati broj dana koji su naravno 100% plaćeni, a s druge strane također bi trebalo senzibilizirati javnost i očeve pozvati da koriste te dane, znači nije dovoljno samo im zakonski regulirati to nego čak ih i motivirati da, da koriste te dane, nadam se da se slažete sa mnom. S jedne strane, dugo govorimo, što god ovdje da donosimo, informiranje, motiviranje ljudi, edukacija. Da, evo, slažemo se da treba povećati broj dana, ovdje u ovom Prijedlogu zakona mogu koristiti, je l', znači nigdje ne piše da moraju. Koliko će sada očeva to koristiti, ja se nadam da će koristiti u velikom broju, ali činjenica je da je i u prema ovom što smo i u raspravi govorili, da bi ih trebalo stimulirati, odnosno i to zakonski, je l', uvesti da taj rodiljni dopust, očinski, je l' zapravo, traje što duže i da bude stimuliran sa adekvatnom naknadom jer opet, o tome smo i u prijašnjem zakonu govorili i činjenica je da žene imaju manje plaće od muškaraca, nažalost. I normalno da onda muškarci ostaju raditi, žene su kod kuće, a kada bi muškarci bili stimulirani time da im naknada zaista bude što veća, a ne ovako sad koliko je limitirano tu, naravno da bi i to bila nekakva motivacija. Luka, kolega Brčić i ja .../nerazumljivo/... ovdje branimo muške boje, kolegica Anka Mrak-Taritaš, pojedinačna rasprava.

Evo pred nama je u hitnoj proceduri izmjene i dopuna zakona koja je u hitnoj proceduri samo zato što kasnimo, umjesto da smo bili jedna od država koja je imala priliku biti među prvima, mi smo se odlučili biti jedna od država koja evo, sad to ide u hitnoj proceduri da ne bi zakasnili i ja se moram na to referirati, dakle 13. svibnja 2019. g. išli smo sa prijedlogom izmjene i dopune zakona po kojem prijedlogu je ta izmjena i dopuna zakona trebala biti i zamislite, mogli smo to već imati. Ja moram priznati, postoji jedna stvar u kojoj se razlikuju ova dva prijedloga. Dakle u prijedlogu s kojim smo mi išli tada je bio očinski dopust obaveza. Dakle nije imalo pravo nego obaveza iz jednostavnog razloga, svjesni činjenice i okvira u kojem živimo i potrebi da se i to regulira, ali što je tu je, tu gdje jesmo. Kao što sam već rekla, kad sam raspravljala u ime kluba, ja ću nešto malo više ovu raspravu vezati uz temu posvajanja. Dakle u Hrvatskoj se na razini godine dana posvaja negdje oko 110 djece. 2 godine se je pokazalo da je to nešto više, dakle u 2020. je 120 djece posvojeno, a prošle godine 2021. 135 djece. U svom izvješću pravobraniteljica za djecu je naglasila da je nešto veće posvajanje, ali je naglasila i još jednu stvar koju ne smijemo zanemariti, da je puno više djece u ustanovama i nekako zaključak koji se iz tog nameće, da je puno više djece u ustanovama jer se u centrima za socijalnu skrb, bez obzira kako se oni danas sukladno novom zakonu zovu, puno više djece odvaja od obitelji nakon svih onih slučajeva koji smo imali da su obitelji djece smrtno stradala. Dakle oca koji je svoju djecu bacio, ne moram vas podsjetiti na malu Nikol i puno više se odlučuje da se dijete izdvaja iz obitelji i sve ostalo. I ono što se pokazalo je sljedeće, da mi imamo puno više dakle, djeca se posvajaju što su manja. Što su djeca starija su teže posvojiva i sad umjesto dakle ja moram naglasiti, netko tko se odluči posvojiti dijete, njemu neće ovaj moment ekonomski bit razlog zašto se netko odlučio posvojiti dijete, on će posvojiti dijete, ali mi kao sustav, kao država bi trebali voditi o tome računa i biti prema tome zaista nekako kroz sve zakonske odredbe, pomoći. Dakle mi još uvijek i tim jednim prijedlogom zakona sam isto išla u proceduru pa je bilo odbijeno jer to nema smisla, u kojem bi trebalo voditi računa o sljedećem, da zaista posvojitelji imaju pravo i na postojiteljski dopust i za djecu koja su starija od 8 godina. Da imaju određene stvari jer, dakle oni se moraju prilagoditi za tu djecu, djeca se moraju prilagoditi na njih, oni se, dakle vi kad odlučite roditi dijete, vi ste već spremili svim svojim mjerama ste spremni roditi to dijete, kad se odlučite na postupak posvajanja, on je dugotrajan, on je težak, još pogotovo ako odlučite posvojiti dijete koje ima 10, 11, 12 godina, vi se na to morate pripremiti i umjesto da vam sustav omogućuje da vi jedno vrijeme budete s tim djetetom, živite s tim djetetom, sustav se ponaša da je to dijete brojka. To dijete nije brojka i o tome trebamo voditi računa i to raditi sa posebnom pažnjom i na posebni način. U tom smislu sam i dala amandman na ovaj Prijedlog zakona da se pravo na očinski dopust odnosi i na one koji su posvojili, dakle da ima rok u kojem ima pravo na očinski dopust od trenutka kad su posvojili to dijete. Mislim da je kolega tu naglasio i još jednu situaciju, dakle ponavljam, moja iskustva koja imam i iz bliže i daljnje sredine, znam da kad se netko odluči posvojiti dijete, on će ga posvojiti, vodit će brigu, dakle neće biti ekonomski razlog, ali objasnite mi. Zašto nema neka prava koja ima dakle u trenutku kad je biološki roditelj iskoristio, recimo, novčanu potporu, vi posvojite to dijete, budući da je biološki roditelj to iskoristio, vi nemate pravo na tu potporu, ja ne razumijem zašto.

Poštovana kolegice Mrak-Taritaš. Što se tiče posvojenja, imam primjer kolegice koja je, bi bila samohrana majka, nema životnog partnera i ona se godinama muči sa posvojenjem. Teško može posvojiti dijete, u nekoliko navrata je pokušala, radi se o situiranoj materijalno zbrinutoj osobi, sve u normalnim uvjetima, međutim, teško može posvojiti dijete. Ono što evo, sad kolegica koja dolazi iz sustava, kad ste vi taj, tu problematiku pokrenuli, spomenuli ste stariju djecu. Kolegica veli da djeca od 11, 12 godina više ni ne žele biti posvojena, vjerojatno jer su u pubertetu i tako, međutim, imamo i slučajeva kad roditelji, odnosno budući roditelji ne žele tako stariju djecu.

Dakle duboko sam udahnula. Nema tu jednoznačnog odgovora. Dakle ja zaista znam i slučajeva kad su ljudi se odlučili posvojiti i stariju djeci i dakle pomoći trebaju i oni koji posvajaju, ali pomoć trebaju i djeca koja ipak idu i u sustav posvajanja. Ja nekako baratam nekakvim anketama i nastojim uvijek i razgovarati o problematici. Bila je jedna anketa među djecom u domovima. I ono što moram priznati da je mene, mislim moja sestra je socijalni radnik, godinama se baš bavila problematikom posvajanja pa ja to znam iz da tako kažem, iz prve ruke, i bilo je jedno gdje su, bilo je riječ o djevojčicama i onda su ih pitali, oni su rekli, mi bi htjeli da netko pere veš za nas. Da rublje koje ja dobijem ne miriši [[Upadica: Hvala.]] kao svako drugo nego da miriši drugačije, da je netko to oprao samo za mene. Poštovana kolegice, nedavno smo kad smo govorili o Zakonu o udomiteljstvu, a i vi ste sada u raspravi govorili o tome da su domovi za nezbrinutu djecu prekrcani, nema ih dovoljno, premalo je posvojenja, ali i premalo i udomljene djece. Ja nemam iskustva sa posvajanjem, ali moja obitelj je imala velikog iskustva kroz niz godina sa udomljavanjem djece, 14 ili 15, čini mi se. Nekada su naknade bile puno manje, sada smo nešto podigli te naknade i ovdje nije sad, ono što vas želim pitati, nije toliko stvar u svoj visini naknada, nego upravo o problematici kad vam dijete, recimo, udomljeno, uđe u obitelj, čak smo svojevremeno imali dvoje ili troje djece istovremeno, ako su bili braća i sestre u pitanju, vi ste toliko isto iznenađeni i zaprepašteni tom situacijom kao i djeca i treba vam nekakva prilagodba. Dakle da li ćete si uzeti bolovanje, da li ćete si uzeti, ne znam, neplaćeni dopust, Kako biste vi to riješili? Dakle mi se često i opće i prema djeci i prema tim odnosima gledamo kroz brojke. Ja to znam, nisu, znam, imam jednu uzrečicu, nisu ljudi krumpiri pa da ih sad prebacujete iz jedne košare u drugu košaru, a još manje su djeca. Dakle svi trebaju neku prilagodbu, trebaju neko vrijeme, trebaju vrijeme za novonastalu situaciju, pogotovo netko tko dakle nije ni imao, netko tko se bavi udomiteljstvom, pretpostavka je da ipak možda je to već drugo, treće, ili, a i kad je prvo, treba vrijeme. Ajdemo se mi svi zajedno sjetiti. Živimo, prošli smo koronu, prošli smo onaj dio kad nije bilo uopće tog kontakta i svi smo iz te korone izašli izbezumljeni, izašli smo željni, da idemo na godišnji odmor, da idemo po, ne znam, po koncertima, dakle znamo što smo to prošli. Sad zamislite [[Upadica: Hvala.]] što prolaze sva ta djeca. Poštovana kolegice, evo, govorimo jedna od novina dakle u ovim izmjenama zakona je svakako i pozdravljamo dakle taj očinski dopust, koliko je tema interesantna očevima govori podatak možda da nas ovdje sad ima, ne znam, 15, 16 žena u sabornici, a evo, uz predsjedavajućeg, 4 kolege.

Znači samo 5% očeva uopće koristi roditeljski dopust, evo nadamo se da će krenuti koristiti ovaj očinski dopust i pričali smo ovdje, možda bi ga trebalo staviti da bude obavezan, da na neki način, je li, populariziramo, pričali smo ovdje o raznim modelima, ja sam našla, evo i podatak i pitala sam u replici, druge zemlje daju i financijske poticaje [[Upadica: Hvala.]] očevima da koriste tu vrstu dopusta. Dakle, ajmo biti svjesni uopće okolnosti u kojima živimo i zašto se uopće očevi na porodiljni dopust odlučuje vrlo teško ili bilo kako i neću vam ni reći da kad se tu netko odluči, da je onda to bio primjer koji je bio u dnevniku pokazan, mislim kao primjer, to, to su neke stvari koje treba biti. Kako je i to sam kad sam govorila u ime kluba rekla, zašto je nastao taj očinski? Ne zato što se netko sjetio i bio pametan nego je vidio da u razvoju djeteta ta figura oca dolazi prekasno. Da dolazi uopće da je dijete zakinuto za to. Prema tome, ako to već znamo da je tome tako, meni se čini da ne bih imala ništa protiv da je tu bilo da obavezno idu i očevi 2 tjedna na očinski dopust, pa onda ćemo tokom vremena vidjeti da li je to 2 ili 3 tjedna i to bi bila jedna mjera koja bi [[Upadica: Hvala.]] apsolutno bila prihvatljiva.

Ono što vidimo iz ove rasprave, to je da smo u raspravi sad otišli i na posvojenje i na udomitelje, znači ulazimo u domenu i drugih ministarstava, ne samo Središnjeg ureda za demografiju, to sam govori koliko je ovo sve ustvari jedna vrlo kompleksna tematika. Ali, evo, ja ću se vratiti na početak vašeg izlaganja kolegice Mrak Taritaš vezano za onu dilemu da li očinski dopust treba biti obavezan ili po izboru odnosno pravo koje će se onda konzumirati ili ne uz sve ove probleme koje već sada imaju žene odnosno majke kada se vraćaju sa roditeljskog dopusta i u konzumaciji prava koja im zakonom pripadaju. Ja inače ne volim te obaveze, te obaveze onda uvijek imate nekako potrebu da budete drugačiji, ali nekako mi čini da zaista treba tu poticati i dolazimo do onog suštinskog pitanja o kojem trebamo uvijek raspravljati to je razlika u plaćama između muškarca i žene za iste poslove i onda tu dolazi posredno do svega ostalog. Ja često znam govoriti jednu anegdotu iz vlastitog života kad sam upravljala jednim sustavom raspisali smo natječaj. I ja sam samo onako usput prošla i tamo su bili neki kandidati i bila je nekakva, jedna mlada, mlada žena koja je onako vrlo sramežljivo rekla da ima malo dijete. I ja sam kako znam nekad zaista biti malo agresivnija nego što bi trebalo, ja kažem šta imate malo dijete. Ona kaže da onako tiho. Prednost vam je da imate dijete i da ćete imati djecu. Poštovana kolegice govorili ste o posvojenju i svakako tu moram istači da su zapravo sudski postupci ti koji su dugotrajni i koji su zapravo veliki i ključni uteg zašto je posvojenje kao postupak zapravo dugotrajan i ne ide u interesu djeteta i zapravo se vrlo često tu štite interesi bioloških roditelja koji dobivaju beskonačne prilike za svoje, za svoje roditeljstvo. U tim postupcima svakako ono što će možda sad doći do promjene su ti obiteljski odjeli koji su uspostavljeni odnedavno, no to je nešto što će sudska praksa pokazati, a i ovaj povećani broj posvojenja je svakako ono što i rekli zapravo i povećan broj izdvajanja djece iz obitelji. Ono što bi ja htjela reći pa i ovdje je bilo govora da svi žele reći to nije u mom resoru, dok god mi ne maknemo takav fokus razmišljanja da to nije u mom resoru, pa i danas smo to čuli to nije u mom resoru [[Upadica: Hvala.]] mislim da nećemo se ni pomaknuti u rješavanju problema Dakle, vi uvijek možete stvari rješavati formalno i onda reći nije moj resor sorry ne bih se ja s tim htjela ili htio baviti, a možete probati i sagledavati jednu širu sliku. Ja uvijek nekako mislim da treba sagledavati širu sliku da pokažemo što hoćemo bit.

Te su se stvari promijenile, ali da bi se te stvari promijenile morala su biti dva velika pika da tako, da ne nazovem to nekako drugačije.

Kolegice Mrak Taritaš upravo je na naše mailove stigao prijedlog vašeg amandmana što se tiče ovog zakona. Iščitala sam ga i stvarno je amandman koji bi bilo dobro podržati kad govorimo o očevom dopustu i o roditeljima, očevima koji su posvojitelji. Imam u krugu prijatelja ljude koji su posvojili djecu i naravno u trenutku kada je dijete došlo u njihovo okruženje očevi su u pravilu uzimali neplaćeni dopust neko kratko vrijeme da bi bili s njima.

Dakle, bilo je tu od naših strane oporbe puno amandmana koji su se nama činili da su dobro strukturirani, činili su nam se da su ok, činilo mi se da, činilo se da se trebalo prihvatit. Čak je bilo nekih amandmana za koje smo rekli ok nećete ih prihvatiti sada ali ići ćete kroz izmjenu i dopunu zakona i to napraviti. Kod nas zapravo glavna, glavno razmišljanje u toj jednoj politici koja je vezana za djecu treba biti opredjeljenje. Da li ćemo poticati posvajanje, da li ćemo poticati posvajanje i starije tzv. neposvojive djece i da li ćemo onda imati tu mjeru koja će nam to omogućavat? Ako se odlučimo da imamo to onda je ovo jedan od načina, a ako to zadržimo na formi ili na ono nije moj resor i nek rješava neko drugi onda ćemo biti točno tu gdje je, ali nekakvo malo svjetlo je da je ipak nešto više djece posvojeno nego što je to bilo uobičajeno [[Upadica: Hvala.]] proteklih godina.

Vidite da se to radi 5 do 12, 20 dana prije nego što ističe rok, ali hvala Bogu na EU jer da nema direktive i obveze da ovo prenesemo u naše zakonodavstvo pitanje je kada bismo i bismo li imali očinski dopust. Podržavam ovo što ste rekli, to predlažu i CESI-ce i još neke udruge koje se bave ovim na način da od ova dva mjeseca mogućeg korištenja očinskog dopusta jedan dio bude nepremostiv odnosno da jedan mjesec bude obvezan i to opravdavaju time da je potrebno osigurati očevima da se snažnije povežu sa svojom djecom.

Dakle, ja uvijek mislim da treba gledati cijeli paket i da je taj paket izuzetno važan i da ako želimo zaista napraviti iskorak da to tako trebamo napraviti. Ali ono, vratit ću se na vaš početak odnosno brzina na okidaču. Sjetite se kad smo mi bili tu u raspravi koji je bio vezan uz dakle menstrualne potrepštine i tad smo svi rekli smanjit ćete vi taj PDV i vrlo brzo se smanjio na 13%, ja sam sigurna da će se smanjiti i na 5% i da će to jednako tako brzo ići. Ja kad sam išla s ovim prijedlogom i kad sam dobila odgovor i na odboru sam bila ja sam rekla gledajte doći ćete vi na moje, jednostavno ćete doći jer je direktiva takva, ona je stupila, ima ograničenje i doći ćete prije ili kasnije, al bi bilo dobro da dođemo prije jel da pokažemo da je zemlja koja to vodi računa i žao mi je umjesto da budemo jedna od prvih koji to ima, bilo je mogućnosti da imamo, mi ćemo bit jedna od zadnjih, ali što je tu je.

Evo pojedinačnu raspravu svi nekako usmjerimo na neko područje koje želimo posebno naglasiti. Danas imamo evo već jedan, već drugi zakon koji na neki način povećavaju određena materijalna i financijska prava pojedinoj kategoriji naših građana, ujutro smo bili na temi skrbi o starijim osobama, a sada o mladim obiteljima i djeci. Ja ću se prikloniti onima koji vrlo često u pozitivnom smislu kažu hvala Bogu da smo članica EU, pa evo i danas jedan oporbeni kolega, gle čuda ja ću ipak pohvaliti oporbenog kolegu koji je to naglasio, da svakako imamo direktive koje nas obvezuju, imamo direktive s kojima se na neki način možemo i uspoređivati, ali imamo i sredstva, različita sredstva iz različitih fondova kojima možemo i neke naše projekte na dobrobit građana lakše i provoditi. Europski stup socijalnih prava ima niz točaka vezano možda za ovu temu, ja bi istakla ovaj cilj usklađivanje poslovnog i privatnog života. To je ono kada, evo sad govorimo o rodiljnom i roditeljskom dopustu od 14, 12, 14 mjeseci ili 28 i 30 mjeseci, međutim to djetešce ili djeca rastu i odnosno roditelj koji je zaposlen, a cilj nam je da roditelji zaista budu zaposleni što je jako dobro zbog njih samih, ali i zbog materijalnih položaja njihovih obitelji nađu se u čudu kuda sa tim djetetom i onda je ono što su prethodna vlada, a sada i ova nastavila, a to je izgradnja ustanova za predškolski i školski odgoj, pa ću ja istaći da se približavamo lisabonskim ciljevima, da imamo već 70% djece koja su obuhvaćena predškolskim odgojem, pretežno vrtićima, da smo u prošlom sazivu imali što smo unaprijedili materijalni položaj vrtića što smo izgradili 300 novih, ukupno 500 vrtića, što smo iz Europskog socijalnog, a to je bila izgradnja isto iz europskog, iz europskih fondova odnosno iz državnog proračuna, što smo iz Europskog socijalnog fonda 300 milijuna usmjerili na dvosmjenski rad u vrtićima i na nove programe, time dali novu kvalitetu u odgoju djece, ali i zaposlili do 4 tisuće teta u vrtiću kako ih kolokvijalno zovemo. Zakon o odgoju i predškolskom odgoju omogućava da se dio škola koje imaju prostora prenamijene jednim dijelom u vrtiće i to su jedinice lokalne i područne samouprave koje su bile tome sklone i vične upravo i učinile. Ono što je najnovije to je iz Nacionalni program obnove i oporavka 1,2 milijarde, natječaj je obnovljen za isto značajan broj vrtića i mislim da je ovaj dio smještaj odgoja i obrazovanja djeteta nakon rodiljnog i roditeljskog dopusta roditelja zaista već dobro pokriven i naznake idu u tome pravu, pravcu. Naravno kada govorimo o demografskim mjerama to je širok područje, to obuhvaća zaista puno rada i aktivnosti svih resora u državi, od porezne do stambene politike, a ne možemo reći da i nismo i u tome imali ovoga novih promjena. Što se tiče porezne, smanjenje PDV-a, vi znate da je išlo na niz proizvoda, međutim vrlo često to ostane bez efekta. Stambeni krediti za mlade obitelji također su bili usmjereni u tom pravcu, svakako da treba i pojačavati neke odredbe Zakona o radu i štošta. Međutim, jasno da je najjača demografska politika radna mjesta, dobro plaćena radna mjesta, ekonomski standard svih roditelja i oni koji to žele biti i koji jesu, ali treba isto tako biti potpuno realan da nije to jedini razlog zašto se ljudi odlučuju da imaju djece, onda bi bogate europske države imale jako puno djece, veliki prirodni priraštaj i visoki natalitet, a to baš nije tako. U tome ima još nešto, treba imati i vjerojatno i smisao i cilj života i opredjeljenje o odgoju i o djece. Ja još uvijek vjerujem da mi jesmo ta država koja će se tome posvetiti, a isto tako i da smo mi kao ljudi taj potencijal. Kolegice Anka Mrak-Taritaš, izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS. Kolegice Murganić, ma imat ću jednu vrlo jednostavnu repliku, dakle tamo 2019.g. kad sam išla sa prijedlogom izmjena i dopuna zakona da direktiva koja je tad bila usvojena, za koju smo znali da nam slijedi odnosno znali smo da ćemo morati u svoje zakonodavstvo ju prihvatiti, da ćemo imati rok, tad sam išla sa prijedlogom izmjene i dopune zakona, bila je u proceduri i tad je i državna tajnica i onda i sad bila ista, probala objasniti da zašto to ne može i kako ne može, ja bih od vas htjela čuti zašto, zašto niste 2019. išli s tom izmjenom i dopunom zakona prihvatili tu direktivu, imali ju u izmjeni i dopuni zakona i imali 3 godine nešto što, što i apsolutno i danas svi odobravamo i mislimo da je dobro.

Naravno da bi bilo odlično da smo mogli na državni proračun imati takav da smo mogli sve ove mjere, sve direktive u isto vrijeme među prvima u Europi usvojiti međutim šta bi se u narodu reklo, to košta, to je opterećenje za državni proračun, a kada smo preuzeli 2016. odnosno 2017. vlast mi jednostavno nismo znali koju bi mjeru prije kao prioritet stavili u proračun, a ja sam već niz njih nabrojala. A ja bi mogla vas pitati, a zašto vi unazad 9 godina niste povećali roditeljne i roditeljske naknade pa bi preostalo možda i novaca i stvorila bi se bolja osnova za povećanje svih drugih naknada. Ali sada jesmo i idemo u pravcu ne samo po toj direktivi, ne samo po toj naknadi nego po mnogim drugima, a evo danas je baš takav dan koji to potvrđuje sa ova dva zakona.

Dakle, iako malo dobrodošao dodatak na mirovinu i povećanje mirovine sad raspravljamo i o roditeljskim i o rodiljnim naknadama koje su u velikoj mjeri i demografsko pitanje, a najavili ste zapravo da se evo očekuje na jesen sveobuhvatnija izmjena jednog ajmo reći seta, seta zakona koji se tiče ovog pitanja. No, kad govorimo o obiteljskim politikama još u predizbornom programu HDZ-a pod nazivom Sigurna Hrvatska obećali ste udvostručenje iznosa dječjih doplataka, pa evo moje pitanje vama je da li možemo očekivati da će se sve te sveobuhvatne izmjene koje će doći na jesen zapravo uključivati i to udvostručenje dječjeg doplatka kao još dodatnu demografsku mjeru ili možda čak da li možemo očekivati možda jedinstveni dječji doplatak za svu djecu, dakle nevažno o primanju [[Upadica: Hvala.]] njegovog roditelja, dakle svako dijete je jednako važno. Evo ja ću reći da je Zakon o dječjem doplatku drugi zakon i kada se donosi ovaj najavljeni od strane državne tajnice cjelovit zakon, Zakon o rodiljnim i roditeljskim naknadama on neće obuhvaćati dječji doplatak, međutim razumjela sam šta ste vi htjeli reći. Da je i to sigurno jedan, jedna mjera, jedan financijski dodatak obiteljima odnosno nešto što je usmjereno na djecu.

Izmjena je išla više u smjeru da povećamo obuhvat osoba roditelja koji mogu na ime svoga djeteta koristiti dječji doplatak međutim taj imovinski cenzus, dohodovni cenzus je bio zaista vrlo nizak i taj efekat povećanja broja korisnika nismo povećali.

Poštovana kolegice Murganić ovim izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama uvodimo niz noviteta. Jedan od njih je i uvođenje plaćenog očinskog dopusta u trajanju od 10 dana za zaposlene i samozaposlene roditelje za jedno dijete odnosno 15 radnih dana u slučaju rođenja blizanaca, trojki ili istovremenog rođenja više djece. Ono što je jako zanimljivo reći i istaknuti da ovaj drugi dio koji će vjerujem biti ljudima najzanimljiviji, a to je najviši maksimalni iznos naknade plaća koji se isplaćuje za vrijeme korištenja prava na roditeljski dopust sa sadašnjih 5.654 kune ide na maksimalni iznos od 7.500 kuna što je povećanje od 33% Treba istaknuti da je to već drugo povećanje iste naknade u evo nešto više od 2 godine što je svakako pohvalno i vjerujem da ćemo i dalje nastaviti raditi u ovom smjeru.

Veliki dio naših roditelja je obuhvaćen sada pogotovo s ovih 7.500 na neki način možemo reći da su njihove roditeljne naknade limitirane što mi je drago da ipak idemo postupno prema onima koji ipak imaju niže plaće, niže prihode, a oni koji imaju veće plaće vjerojatno će lakše i premostiti taj period od, od nižih primanja od 6 mjeseci, ali to svakako nije cilj. Cilj nam je da obuhvatimo sve jer to ima jedan i psihološki ne samo materijalni efekat.

Evo poštovana kolegice često ovdje ovaj u saboru vidimo zakone koji i složimo se oko nekih tema i oporba i pozicija, opozicija i opozicija, ali i predlože se neki zakoni sa strane opozicije ali ih pozicija ne prihvaća evo samo zato što su opozicijski pa čini mi se da je ovo isto jedan slučaj evo kako je kolegica rekla prije 3 godine kad je predlagala nije se prihvatilo evo danas dolazi, ali da ne komentiram dalje to. Ono zanima me vaša ideja ono kako sam rekla danas samo 5% ili manje od 5% roditelja, očeva koristi onaj roditeljski dopust uopće, sada evo uvodimo ovu novinu, pozdravljamo, dobrodošla novina, dakle taj očinski ovaj dopust je li dobra ideja da bude obavezan ili na koji način zapravo živimo u društvu gdje je na neki način sramota ako otac ode na porodiljni je li na roditeljski dopust. Pa neću ja bježati, hvala, oprostite [[Upadica: Samo izvolite.]] neću ja bježati od činjenice da, da je to mali postotak, da smo mi tradicionalno društvo i da je nekako uvriježeno da je majka više sa djetetom, možda tu ima neke i biološke i prirodne ovoga pogotovo u prvim danima ovaj porive, ovo se sad malo šalim, međutim ima još jedan razlog, sigurno je da, govorili smo o tome da je razlika i u plaćama, pa vjerojatno su plaće očeva znatno, znatno veće, pa je i to jedan od razloga zašto se nisu uputili na roditeljski dopust, ali kako te naše naknade rastu, ali i stasa jedna nova generacija vrlo spretnih mladih muškaraca koji su spremni i znaju i trebaju na koncu se upustiti u podizanje djece i mislim da, da idemo ipak u tom pravcu da će biti toga sve više. Poštovana kolegice Murganić, danas čujemo različite prijedloge, a i kritike što je to HDZ trebao napraviti i što nije napravio. Ja bi tu podsjetila da je upravo 2008. za vrijeme HDZ-ove vlade uveden ovaj zakon odnosno rodiljne naknade u visini plaća i svako povećanje da je upravo učinila HDZ-ova vlada, pa vas molim da vi onako kratkom kronologijom nam kažete u kojem vremenu i kad, kakvo je povećanje bilo po pitanju rodiljnih naknada. Pa evo vi ste već načeli kao prve naknade, pa ja moram i danas napomenuti spominjane su od strane kolegica i status roditelja njegovatelja i naknada za njegovatelja i ovaj roditeljske naknade sve su bile donesene i uvedene kao prvo pravo za vrijeme HDZ-ovih vlada, što je i po meni logično, mi se opredjeljujemo za tradicionalno njegovanje obitelji, obiteljskih vrijednosti i mislim da to nekako se u potpunosti uklapa u našu općenito politiku i naše obiteljske politike i mislim da možemo biti zadovoljni. Meni je drago da se ipak oporba, jer ovo su ipak mjere odnosno iznosi koji se ne mogu obezvrijediti, i s time slažu. Ja mogu razumjeti da nas kritiziraju, neki puta te kritike mogu biti prihvaćene, ali mislim da možemo biti zadovoljni sa svime što smo sada, do sada učinili. Poštovana kolegice Murganić, drago mi je da ste u vašoj raspravi naglasili kako demografija jest svakako pitanje države, ali ste naglasili da je i pitanje pojedinca. Ono što ovdje treba posebno podcrtati jest da je naknada, roditeljska naknada za drugih 6 mjeseci u mandatu vlade premijera Plenkovića narasla za 4 tisuće i 900 kuna, dakle sa 2.600 na 7.500 kuna, a ja vas molim kao osobu koja je itekako uključena u resor demografije i koja to jako dobro prati da nam nastojite sveobuhvatno prikazati u stvari sve ili što više demografskih mjera koje je implementirala ova vlada iz što više resora recimo počevši sa 6 mjeseci dodanoga staža za majke i posvojiteljice prilikom ostvarivanja mirovine kako bi imale 2% veću mirovinu po djetetu. Pa evo ono što cijelo vrijeme naglašavamo, bilo je i u raspravama isticano da nam je za kvalitetno cjelokupno funkcioniranje društva i države potrebna međuresorna suradnja ne samo na deklaratornoj razini nego stvarno učinkovita kroz stalni rad praćenje propisa sve sa jednim ciljem povećanje životnog standarda naših obitelji naših građana i u tom smislu smo i krenuli sa demografskim mjerama, na neki način svaki resor je mogao u tom startu učiniti nešto što bi imalo kao prizvuk, kao prefiks demografski i mislim da je tu već spomenuta porezna politika gdje smo imali oslobađanje odbitka od osobnog dohotka koji se povećavao za svako rođeno dijete, pa ovoga oslobađanje od PDV-a za neke potrepštine koje su vezane za djecu, stambeni krediti. Vi ste spomenuli u poreznoj reformi brojne ove mjere koje su vezane za dohotke. Poštovana kolegice, evo kolegica Majda mi je ukrala na neki način misao kada je potencirala i vašu misao na kraju vašeg pojedinačnog govora da neke bogate zemlje nemaju dobru demografsku sliku znači nije uvijek rađanje djece potaknuto samo materijalnim motivima već prvenstveno vrijedno nosnim sustavom. Ja bih također ovdje ako je u vašoj mogućnosti samo tumačenje terminologije jer vidio sam upotrebljavaju se termini u istom kontekstu i rodiljni dopusti i porodiljni i roditeljski dopust, međutim pretpostavljam da se rodiljni dopust prvenstveno odnosi na majke, žene, a i danas smo konstatirali da jedino žene još rađaju, tako da roditeljski dopust se odnosi uglavnom i na očeve, ali i za onih primjerice 6 mjeseci kada se oni uključuju ka roditelji, pa ne znam jel tu došlo možda do miješanja terminologije Dobro ste vi to naciljali, da ima obavezni rodiljni dopust koji se zaista veže samo za majke, međutim i dio tog rodiljnog dopusta uz suglasnost majke može preuzeti i otac i to je, ako je to poslije onih 90 dana obaveznog rodiljnog roditeljski se odnosi na obadva roditelja, međutim ja kad vas vidim kolega onda se ja sjetim kako su ustvari jedinice lokalne i područne samouprave brojne, kroz svoje brojne mjere dale zaista puno doprinosa u jačanju demografskih mjera u svojim sredinama, neke su to bile čak iznosi enormni i zaista u nekim sredinama su i kvaliteta općenito života takova da mogu se pohvaliti i sa ajmo reći i sa malim baby boom, boomom, ha ha baby boom se dogodio što želim ustvari da dogodi u cijeloj Hrvatskoj.

Poštovana kolegice, pa evo sami ste rekli da je i prethodni zakon, a i ovaj itekako doprinosi poboljšanju kvalitete života svih naših građana. Ono što je interesantno i sigurno ćete vi bolje još znati da broj vrtića koje smo izgradili, a u odnosnu recimo na europski standard a i svjetski, poznato je npr. da društvenih vrtića tipa kao što mi imamo npr. nema u Australiji, nema u Americi itd. Dakle, to je itekako značajno za, zapravo demografska mjera kojom je poboljšava i pokušava pomoći porodicama odnosno zaposlenim majkama i roditeljima. Evo upravo vrtići rekla sam da se približavamo sa obuhvatom smještaja djece Lisabonskim ciljevima. Već sad imamo 70%, kada sam ja došla u ministarstvo bilo je to ispod 60% i mislim da je to itekako značajno za odgoj i obrazovanje djece za jednake šanse već u startu od najranijih dana. Ono što bi htjela možda reći upravo u kombinaciji sa intervencijama jedinica lokalne i područne samouprave koji su osnivači vrtića, koji sufinanciraju u znatnom iznosu nama vrtići nisu u ekonomskoj cijeni gotovo nigdje, u znatnom iznosu sufinanciraju smještaj djeteta u vrtiću, a čak i sa državne razine imamo programe, državna tajnica je to nastavila i već proširila da se i kroz državni proračun pomaže u sufinanciranju smještaja djece u vrtićima.

Izvolite. Iako je već puno toga rečeno, a vidim da je interes od strane naših kolega i kolegica sa lijeve strane opao, međutim mi moramo istaknuti upravo ono što je kvalitetno i što se događa i ovim promjenama zakona. Naime, cilj je ovog zakona da se zaista uključi roditelje odnosno očeve na sudjelovanje u ranom odgoju djece i ono što je značajno da se ovim zakonom tom, uvođenjem novog prava u trajanju od 10 radnih dana za zaposlene i samozaposlene za jedno dijete odnosno 15 za dana u slučaju rođenja blizanaca, trojki ili istovremenog rađanja više djece. Dakle, u okviru tog prava ostvaruje se 100% naknada plaće i to je ono što je sigurno dobro i kvalitetno. Isto tako više puta je spomenuto, a trebamo još jedanput to reći da se povećava i najviši maksimalni iznos plaće, naknade plaće sa 5.654,20 na 7.500 kuna i to je kao što je rečeno već treći put da se taj iznos naknada plaće povećava. Iako neko kaže nije smisao samo to međutim to je itekako značajno da upravo majka koja u onih 6 mjeseci ostalih je ostaje doma ili, ili otac bitno je kolika će ta naknada biti i kako će moći i na koji način priuštiti određena, određena sredstva sa odnosno moći živjeti i servisirati svoje usluge. Isto tako ono što je važno za reći da je u državnom proračunu u ovom periodu za 2022. osigurano preko 90 milijuna kuna, a da će se naredne godine osigurati preko 272 milijuna kuna upravo temeljem ovih izmjena i dopuna Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama. Ja bi još isto istaknula vezano za demografske mjere, često se debatira o tome što sve je potrebno napraviti da bi se, da bi se podigao natalitet međutim čini mi se da svi demografski stručnjaci nemaju neku, neki recept i sve ovo što se kroz razne mjere bilo lokalne samouprave bilo državnog proračuna da se zaista ne sagledava koliki je to obuhvat i koliko je, koliko su te mjere itekako značajne. Iz iskustva iz lokalne samouprave upravo je ovo što je kolegica Murganić rekla značajno su se povećavale upravo te potpore za prvo, drugo, treće odnosno svako slijedeće dijete. Osim toga to su i ove potpore značajne za subvencioniranje cijena vrtića, a da ne kažem još i učenje stranog jezika itd. i u predškolstvu, a i u ovaj i u školskoj dobi. Dakle, jako je važno da se u tim, tom periodu osigura kvalitetno zbrinjavanje djece, jako je važno da ima što više jasličnih grupa. Dakle, nakon godine dana je itekako ili od 6 mjeseci pa na dalje jako je značajno upravo da roditelji imaju mogućnost zbrinuti svoje dijete u određenim institucijama i na taj način biti sigurni da će dijete biti paženo i da će imati sigurnu skrb. Zbog toga mislim da je sve ovo što i ove mjere i kroz ovaj zakon i sve ono što smo radili do sada kroz smanjivanje PDV-a, dakle porezne mjere, povećavanje dohotka, itd. je itekako značajno u demografskom smislu i da to treba itekako priznati, da je u ovom periodu od 2016. naovamo jako puno mjera napravljeno i poduzeto. Evo, i vi ste isprovocirali dosta replika. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče, poštovana kolegice, vi ste rekli da li su stavili u svojoj raspravi jedan upit da li demografski, da, demografi dali kao stručnjaci jedan presjek koje su to mjere koje bi mogle znatno poboljšati našu demografsku sliku i svi smo mi to ovdje verbalizirali, čak i ovdje gdje nije to strogo tema, ali se jako povezuje i ja puno puta dok sam radila u tom ministarstvu sam se pitala što to možemo mi sve napraviti da bude taj značajan preokret. Da, činjenica da bogate zemlje, dakle nisu, plaćeni su naknade, nisu ovoga, jedini razlog, da li su vrtići, treba ih, svakako ih treba, da li će to ovoga, ići u poboljšanje nataliteta, očito neće, da li su to još neke usluge, servisi za prehranu cijele obitelji, servisi čuvanja starijih članova, servisi gdje bi se djeca čuvala dok roditelji imaju svoje slobodne aktivnosti, podizanje djece je zaista zahtjevno ili možda imigracijska [[Upadica: Hvala.]] politika. Teško da mogu to bolje odgovoriti od vas. Dapače, mislim da se, da ste puno dublje u toj materiji, puno više o tome znate, ali kažem, kroz sve ove mjere koje se sa razine lokalne samouprave koje se natječu na način da stimuliraju rođenje djeteta, mnoge lokalne samouprave razvijaju pojedine industrijske zone pa u okviru tih industrijskih zona su nastali dječji vrtići, jaslične skupine i predškolske skupine, dakle sve je to ono što je itekako važno da bi se demografska slika i uopće da bi se natalitet podigao jer bez toga zaista nema, nema napretka, nema opstanka nijedne nacije. Poštovana kolegice, ne mogu ne komentirati i primijetiti da ovaj Zakon koji je strašno važan i za demografiju i za sve ovo ostalo, onaj dio sabornice ne zanima, ali nešto druga sam vas htjela pitati. Dakle u ovo doba krize, naravno, za provedbu ovog Zakona trebalo je osigurati i sredstva. Kolika su sredstva osigurana, kolika je ova sredstava osigurala da bi se zakon proveo i da bi na taj način poboljšali kvalitetu života, što mladih majki, a što očeva, omogućili zapravo da mogu biti sa svojom obitelji doma. Pa evo ja sam napomenula da je u 2022. osigurano 90, preko 90 milijuna kuna, a u narednoj godini 2023. 273 milijuna kuna, dakle sve su to nova sredstva koja je potrebno iznaći kako bi se sva ova prava mogla i servisirati i kako bi se zaista ostvarile na odgovarajući način. Uvažena kolegice Perić, evo, moram reći da i sa terena već i prilikom najava ovih prijedloga izmjena i dopuna ovog Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, već su jako pozitivne informacije od mladih ljudi, od mladih roditelja i onih koji to tek planiraju postati, zato smo i mi ovdje da doprinesemo tome da ono što o čemu raspravljamo i one zakone koje donosimo, da dođu do krajnjih korisnika, a naravno da onda i trebamo znati i osluškivati njihovo bilo pa sam vas htio pitati konkretno i u kraju iz kojeg vi dolazite, vjerujem da je već bilo pozitivnih reakcija, kao i za ovaj zakon, prijedlog zakona koji smo imali prije ove rasprave, dakle evo smatram da danas donosimo, odnosno raspravljamo o izuzetno bitnim izmjenama i dopunama zakona i stoga smatram da bi definitivno ovo trebalo biti medijski odlično Da, reakcije su vrlo pozitivne. Dapače jer i ja sam baka pa imam eto malih koji trebaju njegu i brigu, a osim toga i njihovi roditelji koji trebaju osigurati osnovne životne uvjete i sigurno je svaka kuna koja se na ovaj način može ostvariti u ovaj, preko ovih prava rodiljnog ili roditeljskog potpore itekako važna jer svi ste vi mladi zapravo u naponu snage kada i formirate obitelji, ali isto tako morate osigurati pristojan i normalan život za svoju djecu.

Govorili ste o brojnim demografskim mjerama pa samo ste rekli da su bile i neke koje se odnose na porezna rasterećenja pa ja bih samo podsjetila da je u 2020. umanjena godišnja obveza poreza na dohodak i to 100% za mlade do 25 godina, odnosno 50% za one od 26 do 30 godina po osnovu porezne osnovice od 360 tisuća kuna. Smanjena je stopa poreza na dohodak, povećan je osnovni odbitak i slično, međutim, smanjen je i PDV na brojne artikle pa bi vas molila da nas podsjetite još jedanput na koje to artikle kao isto jedna od demografskih mjera su donesene za vrijeme ove Vlade? Nekoliko puta se interveniralo na PDV. Prvi put je to bilo na dječje sjedalice pa je to bilo na 5% Nakon toga od 1. travnja 2022. imamo smanjivanje PDV-a na dječju hranu u visini od 5%, a isto tako pelene gdje su snižene sa 25 na 13%

Poštovana zastupnice pitanje demografije je pitanje svih pitanja … [[Govornik se ne razumije.]] okolnostima života, mladih ljudi, ljudi već sa djecom i u svim ovim kriznim situacijama u kojim se nalazimo evo vlada u zadnjih 20-ak godina prvi put u već nekoliko navrata ova vlada pokušava napraviti pravi iskorak sa svim ovim pomoćima, ne samo pomoćima na životni standard za mlade ljude da jedan doprinos koji se pokušava usmjeriti u bolji život za istinsku demografiju, za, za djecu, za stvaranje novog života.

Evo spomenuli smo poreznu politiku, oslobađanje mladih od poreza u određenim visinama 50 ili 100%, stimuliranje kroz evo povećanje ovih naknada rodiljnih, roditeljskih. Zaista u svim tim segmentima, a da ne kažemo koliko je kroz i socijalni fond, kroz europska sredstva, ali i kroz državni proračun koliko je dječjih vrtića izgrađeno što je zapravo preduvjet da bi se roditelji mogli sigurno vratiti u svijet rada. I posljednja replika kolegica Majda Burić. Izvolite. Poštovana kolegice Perić, ja želim istaknuti kako je dostupnog, dostupnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja svakako isto tako jedna od važnih demografskih mjera. Tako je do 2017. ova vlada ustvari sagradila i rekonstruirala, dogradila 500 vrtića diljem RH. Od tih 500 skoro 100 upravo u mojoj Primorsko-goranskoj županiji i Istarskoj, a do prije 10 dana do 2.7. bio je otvoren novi natječaj za koji su sredstva osigurana unutar NPO-a vezano uz gradnju novih vrtićkih kapaciteta diljem cijele Hrvatske s namjerom da se stvori još 22.500 novih kapaciteta. Osim toga spomenuli ste i produljeni rad dječjih vrtića kao također jednu od demografskih mjera koju provodi [[Upadica: Hvala.]] ova vlada pa vas molim da to komentirate. Dakle, potreba za vrtićima je ogromna. Ono što mogu i što ste spomenuli jako puno objekata je napravljeno. Još uvijek u pojedinim sredinama nedostaje. Recimo moj grad je uz vrtiće koje imaju dva odnosno tri vrtića gradska angažirao i dodatno i privatne vrtiće na način da bi se zbrinulo što više djece pa je onda preko 90% djece obuhvaćeno ovaj predškolskim odgojem što je jako značajno da bi na taj način zaista mogli i uz to ponovno nedostaje kapaciteta ali sad je to pitanje omjera mogućnosti financiranja zapravo zaposlenika i samih potreba [[Upadica: Hvala.]] za vrtićima. Sada će govoriti kolegica Branka Juričev Martinčev. Poštovana državna tajnice sa suradnicom, kolegice i kolege, pa danas kad govorimo o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama treba reći da je pokretanje demografskih trendova jedno od najvažnijih pitanja oko kojeg treba graditi društveni konsenzus jer u okolnostima demografskog starenja cijele Europe i pada nataliteta što povećava pritisak na održivost mirovinskog i zdravstvenog sustava demografske opstojnosti i vitalnost Hrvatske goruća su pitanja o kojima ovisi budućnost našeg naroda i novih generacija. U posljednjih 10-ak godina najjasnije se upozorava na populacijske probleme u prvom redu na slab natalitet, na rast broja staračkih domaćinstava, ali i neravnomjeran prostorni razmještaj stanovništva. Mnoge mjere su usmjerene povećanju nataliteta međutim radi se o izazovu koji će konačni uspjeh donijeti tek nakon duljeg razdoblja. Treba poticati sve izravne i neizravne mjere populacijske politike. Budući je to izazov pred čitavom Europom treba dodati i usklađivanje nacionalnih mjera sa populacijskom politikom sličnih europskih politika. U proteklih 5 godina udvostručila se roditeljska naknada koja se odnosi na drugih 6 mjeseci nakon poroda te je podignuta sa 2.660 kuna na 5.654, a sada povećavamo na 7.500 kuna i 13 lipa što je 225,5% proračunske osnovice. Istodobno uvodi se i novo pravo, očinski dopust od 10 radnih dana za zaposlene i samozaposlene očeve za jedno dijete odnosno 15 radnih dana u slučaju rođenja blizanaca, trojki ili istovremenog rođenja više djece, međutim potrebno je i puno više. Za preokretanje demografskih trendova uvedene su i brojne mjere od onih za mlade, promicanja zapošljavanja na neodređeno, podizanja plaća, jačanje kreditne sposobnosti, oslobađanja od poreza ili njegovo smanjenje, te rješavanje stambenog pitanja, ukinuto je i stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa i zamijenili smo ga pripravništvom, podigli smo iznos za mjeru samozapošljavanja za mlade sa poslovnom idejom, pomogli smo na više desetaka tisuća mladih obitelji koji su riješili stambeno pitanje kroz POS-ov program ili subvencioniranim stambenim kreditima. U tim obiteljima je rođeno ili usvojeno više tisuća djece. Ulaganjima u vrtiće poboljšani su materijalni uvjeti i to u 5.g. u preko 500 vrtića, međutim svoj doprinos trebaju dati i poslodavci, a i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Poslodavci mogu osigurati kvalitetnija radna mjesta, veća primanja radnika, kao i bolje uvjete prilagođene roditeljima. Jedinice pak lokalne regionalne područne samouprave oni također mogu izdvajati. Imamo primjere općina i gradova koji daju besplatne vrtiće, imaju oni koji sufinanciraju i prijevoz i knjige, čak i potrepštine, školske potrepštine i slično, a imamo i one koji u ovoj krizi odlučuju ukinuti mjeru roditelj odgojitelj. Izdvojene mjere Vlada RH od 2016.g. do danas su također i 6 mjeseci dodatnog staža za majke po djetetu čime su im mirovine povećane za 2% za svako dijete. Imamo mjere aktivne politike zapošljavanja, ali i porezne olakšice na dohodak za mlade do 25.g. odnosno do 30.g. o kojima smo maloprije govorili, o kojima sam govorila u replici, imamo snižene stope PDV-a za dječje pelene, dječju hranu, auto sjedalice, daljnja ulaganja u stambena zbrinjavanja, kao i ulaganja u izgradnju i rad dječjih vrtića. Vlada se odlučila i za podršku općinama za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti, povećan je dohodovni limit za doplatak za djecu, povećane su kao što smo čuli i roditeljske naknade, imamo i pilot projekt besplatni prijevoz djece, te potpore mladim poljoprivrednicima. Dosadašnja ulaganja vlade u predškolski odgoj doprinjela je tome da od 2017. do danas imamo ulaganja u 498 vrtića vrijednih 2 milijarde kuna, od toga imamo preko 200 novih vrtića.

Poštovana kolegice, evo na kraju ove rasprave zasigurno jer svi smo se složili djeca u prvom planu i u središtu njihovo dobro i njihova dobrobit. Ja bih spomenuo u kontekstu i ovih rasprava i naše domove za nezbrinutu djecu i ljude koji rade s njima koji evo maksimalno se daju, imam iskustva dok sam radio u Splitsko-dalmatinskoj županiji u određenim domovima da koliko je moguće zamjenjuju roditelje i evo sad me zanima, vjerojatno niste u mogućnosti dati odgovor, ali tu je državna tajnica, kako su ova novčana sredstva naknade upućena prvenstveno zbog djece, znamo da hrvatska država itekako ulaže u ove ustanove u dobrobit djece, zanima me ova razlika koju dobivaju roditelji, a standarde imaju djeca koja dobijaju, koji su u domovima tzv. glavarine, da li razlika ide i ovoj djeci na konto samih ustanova, hvala. Kolega Brčić, pa najvjerojatnije odgovor će vezano za ovo sufinanciranje dati državna tajnica možda u svom završnom izlaganju, međutim sve pohvale Domu Maestral, jako dobro sam upoznata sa radom u tom domu. Naime, grad Vodice i ja kao gradonačelnica svojevremeno smo se odlučili i financirali jedno dijete iz tog doma i sve pohvale svima onima koji pomažu i na takav način taj dom i olakšavaju život djeci u domu. Uvažena kolegice, pomoć pri preokretanju demografskih mjera svakako je i ulaganje u obrazovanje i edukaciju naše djece. S obzirom da imamo NPOO kolika su sredstva predviđena u NPOO-u, za šta su točno predviđena i šta mi zapravo od toga očekujemo? Pa ulaganje u sustav odgoja i obrazovanja do 2026. kroz NPOO je planirano 4 milijarde i 467 milijuna, od toga ide dio za izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju i opremanje predškolskih ustanova, također i onih osnovno, osnovnih škola i opremanje srednjih škola. Kroz ova ulaganja osigurat će se dodatnih 22 tisuće i 500 mjesta samo u predškolskim ustanovama, što je i iznimno bitno i sigurno je pomoć ovoj našoj kako mi kažemo pokretanju i preokretanju demografskih trendova.

Poštovana zastupnice evo sigurno da su očevi dosad imali veliku ulogu u odgoju djece u obitelji, ali s ovim zakonom dobivamo jednu novu ili jedan novi i situaciju pozitivnu na standard, na cijelu obitelj i kakvo je vaše iskustvo, što mislite u kom smjeru će to kod nas u tom procesu ići i da li će se uistinu naši očevi odlučiti za taj dopust i da li mislite da će to biti jedna dobra mjera koja je pred nama? Kolega Deur, uvjerena sam ne samo ovih 10 odnosno 15 dana nego da će se većina očeva odlučiti za korištenje tog dopusta. Naime, znamo da dva mjeseca manje može roditelj ako to se odluči radit samo jedan, najčešće to radi majka, prema tome jel u odnosu na korištenje prava za rođene npr. blizance, treće ili svako slijedeće dijete uvodi se promjena da se propisuje pravo kada koristi samo jedan roditelj, da to bude u trajanju od 28 mjeseci, a kada to rade oba roditelja, onda imaju pravo na 30 mjeseci i uvjerena sam da će se očevi odlučiti na tako nešto jer 2 mjeseca nije tako malo da bi bili više jedno od roditelja uz svoje dijete, a ne dali ih u jedno od naših ustanova. Vi ste u svojoj raspravi baš lijepo sistematski pobrojali set različitih mjera koje su donijete na razini prošle i ove Vlade, unazad 6 godina. Mogu reći da su pokrile gotovo sve resore, odnosno bolje rečeno nekako sve sastavnice naših života naših građana i naravno da svi nestrpljivo očekujemo rezultate, oni sigurno neće biti onakovi kako svi priželjkuje. Prostora za još nove mjere i nova poboljšanja svakako ima i tome težimo, uostalom, nitko ne završi sav posao za svoga života ili za svojim mandata. Međutim, ono što bih posebno naglasila, da bi to bile još kvalitetnije, sveobuhvatnije, financijski teže mjere da se nisu 2019. g. dogodile tzv. preklapajuće krize, ali i tu Vlada intervenira [[Upadica: Hvala.]] i ne može se reći da se ništa ne čini [[Upadica: Hvala.]] i da se ne vodi briga o građanima. Pa kolegice Murganić, jako dobro znamo sve mjere koje su tzv. Covid mjere Vlada donijela i kako je pomogla i osigurala opstojnost 800 tisuća radnih mjesta i sa preko 12 milijardi kuna pomogla 126 tisuća poslodavaca. Imamo i aktivne mjere zapošljavanja i slično, međutim, maloprije nisam stigla reći da kad je u pitanju program društveno-poticajne stanogradnje, imali smo do sada kroz taj program je izgrađeno 8200 stanova.

Pričali ste i rekli ste o unazad nekoliko godina o ulaganju u 498 vrtića u RH, za što je izdvojeno više od 2 milijarde kuna, a ono što je bitno reći da će u periodu koji je pred nama kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti je namijenjeno još 1,22 milijarde kuna. Da ne bismo tu pričali o tim velikim iznosima koji su stvarno respektabilni, bitno je naglasiti da Vlada, Vlada smatra da će nakon tih ulaganja od 1,22 milijarde kuna biti obuhvaćeno 90% djece. Dakle 90% djece u RH imat će svoje mjesto u predškolskim ustanovama. To je bitno reći, o tome je govorila i kolegica Murganić prije mene, kako taj postotak, s obzirom na jedan kratak period jer nekoliko godina je stvarno kratak period, a radi se o drastičnom povećanju, velikom povećanju djece koja će naći mjesto u predškolskim ustanovama, evo, pa vaš mali komentar. Pa evo mogu samo ponoviti da je prema Nacionalnom planu oporavka i otpornosti koji kao što sam rekla iznosi i za sustav odgoja i obrazovanja će biti uloženo preko 4 milijarde, nešto manje od 4,5 milijarde kuna, samo za izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju i opremanje predškolskih ustanova izdvojit će se milijardu i 620 milijuna kuna i time osigurati dodatnih 22 500 mjesta u predškolskim ustanovama. Time će se sigurno povećati i obuhvat djece koje će sudjelovati u ranom i predškolskom odgoju, a i podići će se obuhvat djece u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju sa 76,3% na gotovo 90%

Poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovana državna tajnice Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade gđa. Josić sa suradnicama, cijenjene kolegice i kolege saborski zastupnici. Evo iznimno mi je drago da imam prilike govoriti o ovim bitnim, prebitnim izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama. Što reći, a da već nije rečeno, ja bih se osvrnuo na jedan dio koji možda još treba naglasiti, a to je upravo cijeli niz mjera koje je Središnji državni ured za demografiju i mlade donio u proteklom razdoblju i na čemu im doista čestitam, a radi se o sljedećim mjerama. Središnji državni ured za demografiju i mlade provodi niz mjera, a jedno od njih je poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima. Radi se o opremanju i uređenju dječjih vrtića gdje se jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu javiti i ostvariti svake godine na tom natječaju značajan iznos za poboljšanje upravo materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima. Jedna konkretna mjera je i potpora za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti, to je upravo mjera na koju najviše mogu aplicirati općine, jedinice lokalne samouprave gdje mogu ostvariti maksimalan iznos od 220 tisuća kuna godišnje, a radi se o 500 kuna po djetetu što je iznimno bitno, pogotovo manjim općinama kako bi sve veće izdvajanja za predškolske djelatnosti jer znamo da su otišli i materijalni troškovi i režije i cijena hrane, sve to pada na teret, da, općina i gradova jer nije popularno podizati opskrbnine, dakle taj teret je sve veći i vidim i sam kao načelnik općine Dubrava koliko moramo svake godine sve više izdvajati da bi smo nadomirili te razlike. Ja vjerujem da govorim u ime mnogih načelnika i gradonačelnika. Zanimljivo je istaknuti da kroz tu mjeru osiguravamo i jedan mjesec besplatnog vrtića za roditelje tako smo i mi u Dubravi osigurali već evo drugu godinu za redu jedan mjesec besplatnih opskrbnina za svu djecu i roditelje što uvelike olakšava roditeljima financiranje. Još ono što bih istaknuo uz ovaj očinski dopust koji uvodimo evo po prvi puta u trajanju od 10 radnih dana za zaposlene i samozaposlene roditelje za jedno dijete odnosno 15 radnih dana u slučaju rođenja blizanaca, trojki ili istovremenog rođenja više djece. To je posebno bitno istaknuti evo dobio sam kroz, kroz današnji dobio sam i pitanja roditelja koji imaju u svojim kolektivnim ugovorima kod svojih poslodavaca većina njih ima ugrađen i neki dopust koji ide na teret poslodavaca, naravno da ostaje i to. Dakle, ovaj očinski dopust od 10 odnosno 15 dana se nadograđuje i na tih 2, 3 ili 5 ili više dana koliko ostvaruju roditelji kod odnosno očevi ostvaruju kod svojih poslodavaca. To je po meni izuzetno dobra mjera i baš iz tog razloga naravno može se koristiti do 6 mjeseci dok dijete ne napuni 6 mjeseci života, ali naravno i sam kao relativno mladi otac znam koliko je bitno pogotovo u tim prvim danima biti uz suprugu i pomagati, a i samim time se više socijalizirati i identificirati kao novi i mladi roditelj. Ono što bih istaknuo je i povećanje iznosa to nije beznačajan iznos vezano za ovih 7.500 kuna. Dakle, najviši maksimalni iznos naknade plaće koja se isplaćuje za vrijeme korištenja prava na roditeljski dopust za zaposlene i samozaposlene roditelje sa sadašnjih 5.654 kune povećava se na 7.500 kuna. Kao što su rekli govornici i kolegice i kolege prije mene prije toga je taj iznos, prije nekoliko godina bio 2.600 kuna. Dakle, sa 2.600 kuna na 7.500 kuna je gotovo utrostručenje. To nije mala stvar i to treba naglašavati i to treba govoriti dakle taj maksimalan iznos za tih 6 mjeseci će biti 7.500 kuna i znam da će puno, puno značiti. Vrijeme mi ističe, imao sam još puno toga za reći. Suradnja jedinica lokalne i regionalne samouprave sa, sa vladom je jako bitna jer općine, gradove i županije mogu kroz svoje mjere i kroz svoja proračunska sredstva značajno [[Upadica: Hvala.]] poticati mlade roditelje.

Hvala potpredsjedniče. Poštovana državna tajnice, poštovane kolege zastupnice evo danas je pred nama ovaj Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama kojeg je vlada uputila u sabor. Evo, prijedlog zakona možemo pozdraviti iz puno razloga. Jedan je rast cijena života koji je sigurno pokazatelj sa kojim sve izazovima i problemima se obitelji, mladi ljudi danas susreću. Pitanje demografije je i dalje pitanje svih pitanja. Kako zadržati mlade obitelji, kako im osigurati život, okruženje u kojem mogu ostvariti obitelj, imati djecu? Jer djeca su sigurno jedna blagost božja koja je daje jednu sliku života naše domovine. Današnja uloga obitelji i roditeljstva prilično se promijenila. Danas nije lako ni biti roditelj, složit ćete se svi. Zaposleni mladi ljudi sa djecom, mladi ljudi danas nalaze se u situacijama gdje s jedne strane pokazuju sve veće profesionalne ambicije, dok s druge strane prirodna želja svake mlade obitelji je zasnovati obitelj i imati djecu. Vlada RH odredila je pitanje demografske obnove kao jedno od strateških pitanja budućnosti Hrvatske i snažno zagovara nastavak rada na zaustavljanju negativnih demografskih mjera. Neke od mjera koje vlada preuzima prema mladima i obiteljima odnose se na obrazovanje, stipendiranje, osamostaljivanje, promicanje zapošljavanja na neodređeno vrijeme, poticanje, rješavanje stambenoga pitanja, jačanja obitelji kroz populacijsku poreznu, socijalnu, stambenu i druge sektorske politike. Sigurno da je nužno prepoznati potrebe mladih ljudi koji zasnivaju obitelj, pomoći im, ublažiti financijski teret te omogućiti lakše usklađivanje obiteljskih i poslovnih obaveza. Izmjena i dopuna o roditelju i roditeljskim potporama koji se u proceduri … [[Govornik se ne razumije.]] u povećanju najvišeg iznosa naknade plaća samo je sve ovo povećanje koje su se u svim rastu u ovoj vladi napravile, ovo je treće povećanje u mandatu vlade Andreja Plenkovića. U prvom mandatu Vlade RH dva puta je povećan maksimalan iznos naknade plaća za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta za zaposlene i samozaposlene roditelje. Prvi put sa 2.660 kuna na 3.991, a drugi sa 5.654 na, na još prema većem povećanje su naknade plaća za vrijeme roditeljskog dopusta koje su na pola radnog vremena sa sadašnjih 2.300 na 3.658 kuna. Stoga pozdravljamo uvođenje i ovog očinskog dopusta za jer mlade obitelji će imati više mogućnosti u raspodjeli roditeljskog vremena, zajedničkog odgoja i brigu vlastite djece. Očekujem kako će i ove izmjene zakona kroz rast visine naknade na plaće utjecati na životni standard obitelji. Vjerujem kako će uvođenje očinskog dopusta dodatno potaknuti očeve u njihovom uključivanju, sigurno da je to i dosada bilo, ali ovo je jedan novi trenutak koji sigurno daje jednu posebnu i jednu radost i skrb o novorođenom djetetu u prvim danima djetetova života. Jasno je kako materijalna potpora nije jedina, ali vlada ulaže i kroz druge resore, kroz vrtiće, čuli smo koliko je financijski povećanje minimalne plaće, stambeno zbrinjavanje i porezne olakšice. Vlada je 2016. do danas uvela zajamčene mjere od poreznih olakšica na dohodak za mlade do 25.g. i 30.g., snižena je stopa PDV-a na 13% na razne potrepštine, hranu, sve moguće one osnovne potrepštine života koje jedna mlada obitelj susreće se po prvi put kao obitelj u svom životu. Isto tako ulaže se kroz razne mjere stambenog zbrinjavanja, ulaže se u izgradnju grad dječjih vrtića. Sigurno da dječji vrtići daju jedan poseban stimulans mladim obiteljima u tim njihovim životnim ambicijama i u poslu. Ono što vlada na državnoj razini i državni ured rade to je nešto što pokazuje i što može sigurno, kao što sam rekao danas, daje jednu poticaj i Gradu Zagrebu da se ugleda i da može uistinu s uključivim naporima sigurno u teškim vremenima pomoći uključivosti pomoć mladim ljudima.

Poštovane kolegice i kolege, na samom kraju evo ove današnje rasprave još jednom bih ponovila da Klub zastupnika SDP-a podržava implementaciju Direktive o ravnoteži između privatnog i poslovnog života u nacionalno zakonodavstvo, ali istovremeno izražava i žaljenje što to radimo 5 do 12 odnosno 20 dana prije isteka samog tog roka do koji smo dužni isto prenijeti, a to je 2. kolovoza. Drugo, s obzirom na najavljene sveobuhvatne izmjene zakona u koje će vlada ići, a koje su u ovom slučaju izostale mi ćemo ponoviti odnosno ja ću u ime kluba ponoviti još samo jednom nekoliko stvari za koje vas molim da na njih obratite pažnju, dio njih nije po nama dobro reguliran niti ovim prijedlogom zakona, ali mislim da se neke nejasnoće i unaprjeđenje sustava mogu postići njegovom implementacijom u daljnjem razvoju samog ovog sustava rodiljnih i roditeljskih potpora. Prvo ono što smatramo da je nužno nikoga ne diskriminirati i da roditeljske potpore zaista trebaju ići osobama koje percipiramo kao podijeljenu odgovornost i koje skrbe o djeci, neovisno o tome radi li se o bračnom partneru ili partnerici, izvanbračnom partneru ili partnerici, neovisno o tome radi li se o formalnim ili neformalnim životnim partnerima, neovisno o tome radi li se o članovima zajedničkog kućanstva ili članovima šire obitelji u slučajevima gdje imamo jednoroditeljske obitelji gdje skrb de facto spada samo na jednu osobu i prilično su u nezahvalnoj, nezahvalnoj poziciji i država bi im mogla asistirati na način da prepozna sve te različitosti u kojima današnja djeca žive i odrastaju i gdje skrb o njima preuzimaju i druge osobe koje nisu formalni bračni partneri. Isto tako kada imamo sporove vezano uz dokazivanje očinstva treba otkloniti sve zakonske barijere da se zbog tog postupka dokazivanja očinstva koji često zna biti dugotrajan miruju ili ne aktiviraju prava na korištenje određenih prava odmah prije završetka tih dugotrajnih postupaka. Treće, ono što također o čemu treba razmisliti je, još jednom ću ponoviti, o delimitiranju roditeljskih naknada, neovisno u drugom, u drugom dijelu, ali i kad govorimo i o očevima, neovisno o tome radi li se o ženama ili o muškarcima. Ovdje kada govorimo o očinskom dopustu vrlo često, to smo već danas čuli muškarci imaju više plaće, vrlo često je taj financijski aspekt razlog zašto niže plaćena osoba u toj obitelji, a to je najčešće žena, bude ta koja zapravo u punini koristi roditeljski dopust, a onda ne ostvarujemo onu punu intenciju direktive što je potrebno da se na neki način osigura da se otac više poveže s djetetom, da s druge strane ženu oslobodimo da može se vratiti na tržište rada, ali i razmisliti o tome da jedan dio tog dopusta bude neprenosiv odnosno da bude obvezan čisto da bismo i spriječili diskriminaciju potencijalnu očeva koji izraze želju kod poslodavaca da isti žele, žele koristiti jer toga još uvijek ima bez obzira što kao društvo napredujemo u nekim dijelovima. Treće, ako nećemo delimitirati te roditeljske potpore onda hajmo biti dosljedni, ako je za naknadu u punini, nazvat ću to tako u punom radnom vremenu, za korištenje u punom radnom vremenu je 225,5% osnovice onda neka naknada za korištenje u pola radnog vremena, u trajanju u pola radnog vremena bude polovica od toga, a ne manje kao što je predloženo ovim, ovim zakonom. Jednako tako kad govorimo o zahtjevima roditelja djece s težim teškoćama išla je najava i nadam se da ćemo to vidjet u slijedećem zakonu, ne samo povećanje naknade nego i ono delimitiranje u smislu da njihova naknada ovisi o radnopravnom statusu drugog roditelja i da se ona ograničava u korištenju samo do 8.g. života. To je to [[Upadica: Hvala lijepo]] Zakon ima nekakav iskorak, al očekujemo od onog drugog pravog sveobuhvatnijeg puno više. Evo i na kraju današnje rasprave obratit će nam se državna tajnica Željka Josić, izvolite. Hvala vam na konstruktivnim prijedlozima. Evo ja ću se osvrnuti samo na nekoliko komentara. Svi ste se dotaknuli demografske obnove i u tome ste svi aktivno sudjelovali i hvala vam na tome. Ono što trebamo znati da negativni demografski trendovi nisu se dogodili jučer niti su se dogodili preko noći već jedan cijeli, cijela desetljeća se ustvari događaju i ono što je bitno naglasiti da rađanje nije to koje će samo riješiti demografski, negativni demografski trend već imamo cijeli niz različitih drugih politika koje se moraju vezati na ovo. Ono što smo zaboravili da smo stara populacija, više od 20% stanovnika nam je iznad 65 godine, ali isto tako i dio stanovnika smo samim postajanjem članice EU izgubili migracijom. Dakle ono što u demografskom smislu moramo raditi je jedan dio koji radimo i kroz ovaj Zakon što ne može bit jedina mjera koja će ju potaknuti, ali može biti jedan kotačić u lancu, ali isto tako kroz cijeli niz drugih politika koji su vezani i uz obrazovanje i uz tržište rada i uz stanovanje. Ja ću se evo, osvrnuti i na ovaj zadnji komentar kolegice zastupnice Glasovac, da nismo izjednačili sve roditelje odnosno osobe izjednačene s roditeljima. To smo vrlo jasno propisali i kroz ove izmjene i dopune Zakona kroz čl. 2, ali isto tako i u čl. 5 u st. 6 i ono što je vrlo bitno, uskladili smo sa postojećom i regulativom zakonskom u RH sa Obiteljskim zakonom i sa posebnim propisima. Puno vas se osvrnulo i na djecu s teškoćama u razvoju, mislim da ne treba to ponavljati kako je primarno sustav socijalne skrbi sustav koji o tome skrbi. U ovom Zakonu postoje roditelji koji se brinu i koriste dopust za djecu sa težim smetnjama u razvoju, koji je propisan do 8. g. života no ono što mi kao država i kao Vlada želimo učiniti i što se doista čini kroz razne zakonske regulative i u području obrazovanja je riješeno i kroz pravilnike, da ta djeca imaju doista pravo sudjelovati i u osnovnoškolskom obrazovanju i u predškolskom odgoju i obrazovanju. Ja ću ovdje još jedanput naglasiti, puno smo se puta doticali predškolskog odgoja, sami osnivači su ti koji upravo poboljšanju kvalitete u predškolskom odgoju i obrazovanju mogu značajno pomoći i ovoj djeci i ne udaljiti iz od njihovih vršnjaka. Dakle nije samo potpora ta koja će pomoći već cijeli niz usluga koji može i mora biti na raspolaganju našim obiteljima, kako onima koji imaju djecu s teškoćama u razvoju, tako i onima koji imaju zdravu djecu. Druga stvar koja se spominjala je vezano za prekršajne odredbe, sve ono što stoji u ovom Zakonu i svaka od propisanih, svako od propisanih prava podliježe naravno, prekršajnim odredbama ako ih poslodavci ne poštuju i mislim da smo to vrlo detaljno razradili. Kako smo vrlo brzo izišli iz okvira ovog Zakona, dotaknuli smo se i Zakona o radu i Obiteljskog zakona i brojnih drugih propisa, što samo ukazuje na to da ovo nije tako jednostavna tematika i da trebamo o njoj međuresorno razgovarati. Naime, ugovori na određeno vrijeme, ugovori o djelu sada su i izmjene i dopune Zakona o radu u tijeku i vjerujem da će se pronaći puno bolja rješenja, a što se tiče samih otkaza trudnica, to je isto tako, propisano u Zakonu o radu kroz prekršajne odredbe, kao i povratak samih žena sa njihovog rodiljnog odnosno roditeljskog dopusta i nekvalitetna rješenja nakon njihovog povratka od strane poslodavaca. Evo, ja bih s ovim završila.

Josić, ja se slažem da treba osigurati i vrtićku i školsku potporu za djecu s teškoćama, ali to neće riješiti problem roditelja djece s većim teškoćama, odnosno s težim teškoćama u razvoju i to ne opravdava činjenicu da i dalje ostaje zakonsko ograničenje da oni svoje pravo mogu koristiti do 8. godine života jer nažalost, za razliku od djece koje nemaju teškoće, ovdje tek počinju veći problemi za roditelje kada djeca krenu u školu, uz sav napor gdje oni njih moraju voziti i sve ono što zapravo izazove s kojima se susreću, oni nažalost ne splašnjavaju kako djeca odrastaju nego vrlo često postaju sve zahtjevniji i postaju sve teži za njih same. Toliko mislim da je to još jedan dodatni argument za to da se ide u tom pravcu da se ukine

Imamo još Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva i molim predstavnika povjerenstva gospodina Roberta Jankovića da podnese izvješća. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege, Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora razmotrilo je na 28. sjednici održanoj 11. srpnja 2022. godine pisanu izjavu zastupnika Dražena Barišića o ponovnom obnašanju zastupničke dužnosti koja je upućena predsjedniku Hrvatskog sabora 6. srpnja 2022. godine. Povjerenstvo je utvrdilo da je u skladu s Člankom 14. stavkom 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor mirovanje zastupničkog mandata Draženu Barišiću započelo 17. rujna 2020. godine te da je zamjeničku dužnost zamjenika zastupnika započeo obnašati Mato Čičak 18. rujna 2020. godine odnosno na dan kada je sabor odlukom utvrdio zakonske pretpostavke za primjenu instituta zamjenjivanja. Odredbom Članka 14. stavka 2. i 3. zakona propisano je da mirovanje zastupničkog mandata na može trajati manje od 6 mjeseci, a da mirovanje prestaje 8 dana od dana podnošenja pisane izjave o ponovnom obnašanju zastupničke dužnosti predsjedniku sabora. Povjerenstvo je utvrdilo da su ispunjeni zakonski uvjeti za prestanak mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Dražena Barišića 8 dana od dana podnošenja zahtjeva te da s istim danom prestaje obnašati zastupničku dužnost njegov zamjenik Mato Čičak. Slijedom navedenog, Povjerenstvo na temelju Članka 14. stavka 3. zakona i Članka 116. Poslovnika Hrvatskog sabora većinom glasova predlaže Hrvatskom saboru donošenje odluke o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika. Dana 14. srpnja 2022. godine prestaje mirovanje zastupničkog mandata zastupnika Dražena Barišića.

Otvaram raspravu. Da li se tko javlja za raspravu? Zaključujem raspravu, glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. E ovime kolegice i kolege završavamo današnji rad, vidimo se sutra u 9 i 30.